narodni poslanici, nastavljamo sa radom.

Prva je na listi narodni poslanik Olgica Batić. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, članovi Vlade, kolege i koleginice, na prvom mestu što se tiče seta medijskih zakona, moram da pohvalim pre svega napor predlagača, Ministarstva kulture, budući da se radi o potpuno novim zakonima, bar kada se govori o Zakonu o javnom informisanju i medijima. Dakle, nije se išlo za onim popularnim nekakvim izmenama i dopunama. Što se preostala dva zakona tiče, oni potpuno uređuju materiju koja do sada zakonski nije bila uređena. Naravno, da se u tom smislu može govoriti o reformskim zakonima, za razliku od onih zakona gde se donose izmene i dopune i gde te izmene i dopune ne doprinose izmeni teksta osnovnog zakona u procentu od 50% u kom slučaju se nikada ne mogu kvalifikovati kao reformski zakoni. Načelno, moj kolega Mirko Čikiriz je već, kao ovlašćeni predstavnik izneo stav poslaničke grupe SPO DHSS što se tiče podrške davanja ovim medijskim zakonima, a sam zakon o javnom informisanju i medijima naravno, jasno je da se pošlo od onih koncipiranih ciljeva koji su, pre svega, iskazani u medijskoj strategiji, a koje je Vlada Republike Srbije usvojila 2011. godine. Akcionim planom, koju tu spomenutu medijsku strategiju prati, predviđa se donošenje zakona o kojima danas raspravljamo i kada bilo ko od ovlašćenih predlagača, kaže mi smo naš posao završili, jeste u tom smislu što ste zakone uputili u skupštinsku proceduru, što se o njima raspravlja, ali ja bih dodala da ih niste završili, nego da vaš posao ovime tek počinje. Nadam se, i očekujem nastavak rada i vašeg ministarstva kao i svih drugih po ovom pitanju. Lako je doneti zakon, ali je teško pratiti njegove efekte u praksi i naravno, analizirati njegove primene kada za tako nešto dođe vreme, jer bez praktične primene ovih zakona oni će nažalost, postati samo mrtvo slovo na papiru.

U tom smislu ću dati neke konstruktivne sugestije, a pretpostavljam da su i moje kolege to već učinile putem amandmana. Neke od tih amandmana sam pogledala i mogu sa sigurnošću reći da su izuzetno dobri. Naime, u Zakonu o elektronskim medijima u članu 74. koji reguliše pružanje medijske usluge uz pribavljanje odobrenja, odnosno dozvole i to u stavu 1. u svojoj tački 3. kaže da medijsku uslugu pruža bez prethodno pribavljenog odobrenja, odnosno dozvole, pružalac medijske usluge koji reemituje program na teritoriji Republike Srbije u skladu sa odredbama Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji.

Što se tiče Zakona o elektronskim medijima, imam još neke sugestije, kao i neke moje kolege već sam spomenula dobre amandmane pojedinih kolega iz poslaničkih grupa i o tome ćemo raspravljati u raspravi o pojedinostima. Ono što sa ovog mesta takođe moram da kažem, to neko može da spočita i da kaže da je to ono što većina danas ovde iznosi, ali činjenica jeste da je DHSS još pre nekoliko godina bila prvi inicijator i najglasniji zagovornik ukidanja RTV pretplate. Na tako nešto naišla je na podršku građana i ovoj Skupštini je predato preko 200 hiljada potpisa, kasnije se ta podrška građana uvećava.

Budući da smo bili svedoci da su bila predlagana neka drugačija rešenja u ne tako skorom periodu, bilo je to činjeno pre godinu, godinu i po dana, kada se predviđalo da se medijski javni servisi finansiraju iz budžeta, da se RTV pretplata u potpunosti ukine. Razlog je vrlo jasan, recimo šta ukoliko ja uopšte ne pratim RTS i uopšte ne pratim medijski servis niti programe koje oni emituju, zašto bih bila obavezana da plaćam taksu u iznosu od 500 dinara? Da li samo zato što me na to obavezuje ovaj član zakona i to član 38. zato što sam korisnika merila električne energije po stambenoj jedinici? Mislim da u tom smislu i 2016. godine, kada se bude otpočelo sa naplaćivanjem takse, da će opet građani naići na prilično nezadovoljstvo i mislim da to imate u vidu i kada se bude raspravljalo po amandmanima, budući da ima i amandmana koji upravo idu u cilju da se ovakv predlog, naravno, izbriše, jer ne smatramo ga celishodnim, a na otpor građana Srbije sigurno ćete, naravno, naići. Ono što je poslanička grupa SPO-DHSS već iznela, a to je da ćemo naravno podržati ovakve medijske zakone, jer već sam rekla da pre svega namera predlagača je više nego dobra, a obezbeđuje se sve ono što je već i pobrojano u ovim zakonima. Naravno neću čitati ni obrazloženja, kao ni razloge za njihovo donošenje. Moje načelne primedbe odnose se na već pomenutu taksu, a ne ukidanje RTV pretplate i mislim da ćete sa sigurnošću naići na nezadovoljstvo građana 2016. godine kada budu bili primorani da plaćaju nešto što plaćaju i danas i što plaćaju dugi niz godina i to je to.

Kada donosite reformske zakone onda je potpuno jasno da mnoge od tih mera ne mogu biti popularne. Naprosto, ono što je pokazala evropska praksa to je da je u smislu i kvaliteta informisanja i nezavisnosti informisanja taksa najbolji način i najbolja garancija upravo nezavisnosti javnih servisa. Moram da kažem da je pitanje šta ukoliko ne gledam RTS, a potrebno je da plaćam taksu, ili RTV, sve jedno, to je kao pitanje šta ako se ne razbolim, a imam zdravstveno osiguranje. Naprosto, javni servisi predstavljaju jako bitnu polugu demokratskog života. Tako da, ovo je bilo jedino moguće rešenje. Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Znam da pominjanje javne rasprave kod mnogih ministara izaziva pojavu da im se podigne kosa na glavi, ali tu naravno ne mislim na ministra koji je ovde danas prisutan. Oko toga bih nekoliko reči, pošto je to bila dominantna tema. Ne možete da zovete javnom raspravom nešto što je bila javna rasprava pre nego što ste doneli konačan predlog zakona koji ide prema poslanicima. To pre toga može da se zove konsultacijama, bilo kako, a kada Vlada usvoji tekst onda se on pusti u javnu raspravu, da se zna o čemu se vodi javna rasprava. Za ovu temu sedam dana je sasvim dovoljno. To je jedna primedba, ali to nije suštinska primedba. Nije dobra navika i nije dobar običaj da vlast prepada opoziciju i javnosti i građane brzim predlozima zakona, ali postoji rešenje i za to i mi smo ga iz Nove stranke našli. Ono što je mnogo važnije to je da je pitanje javnog informisanja uvek problematično, da je to pitanje koje nikada nije rešeno, ni u najdemokratskijim zemljama, da tu uvek postoji velika borba za ostvarivanja prava na informisanje i na slobodu sa novinarske strane, a i dovoljno informisanja sa strane građana, tako da ovaj set zakona daje solidnu osnovu za početak te borbe. Dali smo dvadesetak amandmana koji su tu da poprave ove predloge zakona, ali je najveća odgovornost da li će mediji biti slobodni i da li će građani imati punu informaciju je na vlastima i na novinarima. Sloboda i u ovom slučaju, kao i u svim drugim slučajevima se ne dobija nego se za nju borite. I kada se borite i kada se izborite morate da je čuvate. Vlast kada donosi neke zakone uvek treba da razmišlja da neće biti doveka vlast, da će biti opozicija i da će onda možda nešto što je spakovala opoziciji da se vrati kao bumerang. Mislim da mi u našoj istoriji imamo puno takvih primera. Poslednji primer je bila ova izmena zakona 2009. ili 2010. godine, kada je pooštren bez bilo kakvog osnova odnos prema medijima, ali najgori primer u modernoj srpskoj istoriji za maltretiranje medija, građana i javnosti uopšte je Zakon o informisanju iz 1999. godine, kada je ministar informisanja bio Aleksandar Vučić. To je drakonski zakon koji je mnoge medije naterao na to da propadnu, da finansijski budu uništeni. U vreme tog zakona i tog ministrovanja je ubijen i Slavko Ćuruvija, što nema nikakve direktne veze, ali govori o atmosferi koja se tada stvarala. Ono što imamo danas kao opciju još jednu, to je da ponovo imamo cenzuru koja je ovakva ili onakva, auto ili nametnuta, to je potpuno nevažno. Svako ko to demantuje govori neistinu, imamo primer novinara Škora koji je rekao svoje mišljenje o Vladi u jutarnjem programu, koji ko zna ko vidi ili ne vidi, pa je zbog toga izbačen sa mesta urednika nedeljnog izdanja jednih novina na mesto novinara u nekoj sportskoj redakciji. Konačno, imamo veličanje takse, odnosno poreza za plaćanje javnih servisa kao krunsko rešenje koje je na tragu evropskih najboljih iskustava. Naravno da bi to bilo dobro da mi i u drugim oblastima imamo ta iskustva, ali ih nemamo. Moguće je da mediji budu nezavisni i ako nemaju pretplatu. Najbolji primer za to je period od 2001. do 2004. godine, tada se nije plaćala pretplata za RTS nikakva, a to je sigurno vreme kada su svi mediji, pa i javni servis bili najžešći kritičari vlasti i to svako ko se malo seća ili ko pogleda istoriju, setiće se da je to tačno. Prema tome, taksa, porez na TV pretplatu nije garancija nezavisnosti. Imamo sudstvo kao jednu aktivnost koja može da se poredi. Sudstvo je nezavisno, finansira se 100% iz budžeta, znači ne postoji nezavisna taksa za sudstvo nego se finansira iz budžeta, a sudstvo mora da bude nezavisno. Želim da ovo bude početak borbe za ostvarivanje prava na slobodno informisanje. Ono danas u Srbiji ne postoji, ono je ostvarivo kroz jedan dugi proces u kome, ponavljam, najvažniju ulogu ima vlast i imaju novinari, a imaju i građani koji moraju da traže i od vlasti i od novinara da dobiju pravu informaciju.

Gospodine predsedavajući, reklamiram povredu Poslovnika, član 106. koji kaže da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Malopređašnji govornik, imali smo prilike svi ovde da čujemo, je pričao skoro o svemu samo ne o onome što je zapravo tačka dnevnog reda. Gospodin malopređašnji govornik se ponaša kao da je prespavao poslednjih 15 godina, a onda se probudio i eto ga sada ovde i drži nam neke moralne pridike. Gospodine Živkoviću, produkti vaše vlasti su cenzura, medijski mrak, vanredna stanja, „Sablje“ i slične stvari koje smo imali prilike da trpimo i da gledamo. Molim vas, vi ste poslednja osoba koja može da nam drži moralne pridike ovde.

Reklamiram povredu Poslovnika, član 107. - dostojanstvo Skupštine, zato što kada iznosite nešto ne možete da iznosite neistine, a to vređa, naravno, čitav parlament, posebno pričajući o nekim tamnim vremenima. Podsetio bih, u to svetlo vreme, gde je gospodin bio premijer, imali smo akciju „Sablja“, gde ste dolazili na referisanje šta ćete da napišete u novinama. Ako ste pisali slučajno nešto suprotno tome, mediji bi vam se gasio. Prema tome, sramno je da se ovakve stvari iznose i da se ovako obmanjuje javnost, posebno sada u situaciji kada se donosi zakon koji je vrhunac demokratije i koji su svi pohvalili. Ako se neko diči periodom u kome su gasili medije i u kome su takođe novinari, a podsetiću na ubistvo novinara Pantića, i te kako bili i likvidirani i šta se sve dešavalo, zaista bi trebalo da se stidi, s obzirom da je akcija „Sablja“ zaista što se tiče medija najgori mogući mrak koji je bio u ovom delu Evrope. hvala. Za mene je to bila više replika, a mogu da je prihvatim kao takvu. Izvolite. Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, poštovani gosti, smatram da su povređeni članovi 103, 107. i 109. Poslovnika Narodne skupštine. Narodni poslanici, njih dvojica iz SNS koji su govorili pre mene, reklamirali su povredu Poslovnika, a prema vašem priznanju, gospodine predsedavajući, jedan od njih dvojice, gospodin Đukanović, a ja ću da pokažem da je i drugi isto to uradio, nisu objasnili da je povređen Poslovnik, već su replicirali gospodinu Živkoviću. Podsećam vas da je prvi govornik iz Napredne stranke koji je reklamirao povredu Poslovnika saopštio da gospodin Živković nije govorio o tački dnevnog reda. Ja sam uočio ovde, a mislim da ste i vi evidentirali, da se za reč javio i ministar koji je sigurno hteo da odgovori na sve ono o čemu je govorio gospodin Živković. Ministar se sigurno ne bi javio za reč da nije procenio da postoji osnova da odgovori gospodinu Živkoviću u okviru zajedničkog načelnog pretresa o tri predloga zakona koji su stigli iz Ministarstva kojim upravlja gospodin Tasovac. Vaša je dužnost bila, gospodine predsedavajući, da opomenete i upozorite obojicu narodnih poslanika koji krše Poslovnik tako što se javljaju za reč na osnovu povrede Poslovnika, a onda, umesto da objasne kako je povređen Poslovnik, repliciraju gospodinu Živkoviću na ono što je gospodin Živković govorio o sadržini tri predloga zakona koji su danas na dnevnom redu. Molim vas, gospodo, veoma je važno kada raspravljamo u ovoj Skupštini da poštujemo neka pravila, pravo i procedure. Ako to ne radi vladajuća grupa poslanika ovde, onda je to velika opasnost za našu demokratiju u našoj državi. Hvala, gospodine predsedavajući. Shvatio sam i jednog i drugog da su reklamirali povredu Poslovnika, a po osnovu povrede dostojanstva Skupštine. Poimanje povrede dostojanstva Skupštine, svaki od nas ima svoje viđenje. U tom smislu ja sam im dozvolio da oni na svoj način to obrazlože. Koliko to neko prihvata ili ne, to je sada drugo pitanje. Prema tome, lično smatram da ni u jednom, ni u drugom, ni u trećem slučaju nije došlo do povrede Poslovnika, nego je stvar sada kako ko doima ono što je neko rekao.

Znači, prvo ima reč ministar. Izvolite, gospodine ministre. O čemu se radi? Javna rasprava se sprovodi pre upućivanja nacrta zakona Vladi i to je tako i predviđeno Poslovnikom Vlade. To je jedna stvar. Druga stvar, što se tiče finansiranja iz budžeta, on se primenjuje u jako malom broju evropskih zemalja i mi smo i napravili sada u ovom prelaznom periodu od godinu i po dana, što je dovoljno vremena da se javni servisi stabilizuju i da imaju, da kažem, jedno stabilno finansiranje, kako bi mogli da ispune sve ono što predstavlja javni interes. Drugi model, to je pretplata koja se vrši preko trećeg lica. On se pokazao kao potpuno neuspešan. Imamo i taksu i, pri tome, ono što mi se čini da ovde nije dovoljno precizirano. Znači, definisano je ovim zakonom da taksa ne može biti veća od 500 dinara, što znači da može biti i manja. Hvala, ministre. Izvolite. Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, srpska istorija je, nažalost, puna nekih mračnih, crnih tačaka. Mračnih tačaka kada su se gubili ljudski životi. Loše je kada se podsećamo na te stvari i na ta dešavanja, a jedan broj tih dešavanja i tih događaja je ostao nerešen. Ukoliko se pravi konekcija i veza između ministra informisanja i jednog ružnog događaja, kao što je zversko ubistvo gospodina Đuruvije, mogu istom tom logikom da postavim pitanje i da postavim paralelu sa ubistvom, recimo, gospodina Gavrilovića, koji je ubijen na parkingu posle sastanka sa gospodinom Koštunicom. Ko je bio savezni ministar unutrašnjih poslova? Mogu da postavim i pitanje za mučko ubistvo generala Buhe na parkingu, noću. Ko je bio ministar unutrašnjih poslova, savezni ministar unutrašnjih poslova? Mogu da postavim i jedno pitanje za koje zaista cela država ima žal, a to je, nažalost, zversko ubistvo i premijera Vlade Republike Srbije. I opet je isti čovek bio ministar unutrašnjih poslova, savezni ministar unutrašnjih poslova. Gde je tu veza? Gde je tu odgovornost? Ali, odgovornost na Vladi Republike Srbije i na premijeru Vlade Republike Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću, je ta što su posle godina tumaranja, neznanja, manjka želje da se na te stvari stavi tačka, procesuirani ljudi koji su likvidirali gospodina Ćuruviju. Ti ljudi su sada u pritvoru i sudskom postupku i optužnica je podignuta. To je naš odnos prema takvim stvarima koje su se desile u istoriji.

Da li vi stvarno mislite da ja ne znam Poslovnik? Prvo, da vas upozorim da mi ide vreme. Jedan je korišćenje prigovora na Poslovnik kao replike od prethodnih govornika, a konačno i sada na izlaganje gospodina Babića, koga niste pitali na čije izlaganje daje repliku. Molim vas, gospodine Živkoviću, samo da se razumemo, nemate pravo replike na povredu Poslovnika. Gospodin Babić je, po mom shvatanju, imao pravo na repliku vama, jer ste direktno pomenuli zakon iz 1999. godine i poimenično ste gospodina Vučića pomenuli, lidera njihove partije.

Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, poštovani gosti, smatram da je povređen član 104. Poslovnika Narodne skupštine, zato što u tom članu piše kada jedan narodni poslanik ili narodna poslanica u ovoj Skupštini ima pravo na repliku. Gospodin Babić je u svom izlaganju ovde komentarisao izvesne događaje u vreme kada je gospodin Zoran Živković bio ministar unutrašnjih poslova u Saveznoj vladi. Nije bilo neophodno na osnovu člana 104, gospodine predsedavajući, da gospodin Babić pomene ime gospodina Živkovića da bi svako ko malo zna neke informacije iz savremene istorije Srbije znao da on govori o gospodinu Živkoviću i o „Sablji“ Ja smatram da gospodin Živković ima pravo na repliku i da ćete, poštovani predsedavajući, sami povrediti Poslovnik i da ću ja morati još jednom da se javim, na osnovu člana 103. sada, ukoliko gospodinu Živkoviću ne obezbedite pravo na repliku. Jer, po Poslovniku, član 104. očigledno ima pravo na to.

Ja sam odlučio da nema pravo i molim vas da završimo s tim.

Poštovani predsedavajući, tačno je da predsedavajući Narodnom skupštinom mora na kraju da odluči da li neki narodni poslanik ima pravo na repliku, ali ta odluka ne sme da bude odraz, poštovani predsedavajući, samovolje bilo kog narodnog poslanika, potpredsednika ili predsednice Narodne skupštine, već predsedavajući Narodnom skupštinom takvu odluku mora da donese na osnovu sadržine Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije. Poštovani predsedavajući, ukoliko odlučite da gospodin Živković nema sada pravo na repliku u očiglednom slučaju, to će biti jedan od primera, ali ne jedini, strašne samovolje u vođenju ove Narodne skupštine. Hvala vam. Ja preuzimam taj rizik samovolje u ovom slučaju.

Gospodine predsedavajući, cenim vaše napore da preostali tok sednice bude u cilju obrazloženja ovog zaista reformskog zakona na koji je Srbija dugo čekala i koji, po mom mišljenju, predstavlja prvi ali važan korak u rešavanju problema u oblasti medija. Vrlo je važno što je on usklađen sa zakonima EU, što je Evropska komisija dala vrlo visoko mišljenje na njegov predlog. I sama pripadam stranci, a mnoge moje kolege su rekle, koja je u proteklom periodu ne retko, zahvaljujući lošim zakonima u oblasti medija koji su bili i koji su takođe loše primenjivani, doživela medijski linč. Očekujem da ovaj zakon koji je zaista dobar omogući svakom građaninu i svakom predstavniku političke stranke da može nesmetano, slobodno da iznosi svoje informacije, da ne bude zloupotrebljen ni u kakvom kontekstu, a takođe očekujem da ovaj zakon omogući građanima Srbije u narednom periodu pre svega istinito, kvalitetno, potpuno i blagovremeno informisanje. Mislim da sva tri zakona imaju nekoliko veoma važnih ciljeva. Pre svega, on treba da omogući slobodan razvoj i maksimalnu profesionalizaciju svih medija, transparentnost, i to kako u sistemu finansiranja tako i u vlasničkoj strukturi medija, a svi smo svedoci u novijoj istoriji Srbije koliko je bilo zloupotreba kada je bila u pitanju vlasnička struktura medija. Vrlo je važno što se država definitivno povlači iz medija i za to postoji precizan rok do kada će to uraditi. Naravno, ona samo u jednom delu, što je potpuno pozitivno, zadržava pravo da bude u sklopu određenih medija, što je nesumnjivo u svim demokratskim zemljama. Ovim zakonom će se postići suštinsko popravljanje položaja urednika kao i unapređenje zaštite prava novinara i sprečavanje nedozvoljenog udruživanja u oblasti javnog informisanja, što, naravno, zabranjuje govor mržnje i poštuje ljudsko dostojanstvo. Više mojih kolega je govorilo o projektnom finansiranju medija. Slažem se sa ovim načinom finansiranja i smatram da je novac koji mediji dobiju na konkursima, da će o njihovim prijavama odlučiti komisija, bitan i važan. Ono što su me mnogi predstavnici novinara i sami novinari i novinarskih udruženja pitali, a verujem da će se to rešiti podzakonskim aktima što je u ovom trenutku nepoznanica i ne zna se tačno koliko će tog novca biti da bi oni mogli da konkurišu i apliciraju za njegovo korišćenje. Pre svega mislim da je ovim zakonom važno i to što je on predvideo da se u periodu od pet godina po privatizaciji moraju zadržati programske strukture i sadržaji, što će pomoći tranziciji medija ka tržišnom funkcionisanju, ali i očuvanju programske šeme što je posebno značajno kada je reč o medijima koji se izveštavaju na jezicima nacionalnih manjina. Ono što sam takođe htela da kažem, mislim da je podneto dosta amandmana, ali da većina tih amandmana idu u prilog tome da se ovaj dobar reformski zakon poboljša, jer kao što sam rekla Srbija je dugo čekala na jedan ovako dobar zakon. Podnela sam nekoliko amandmana kada je reč o emiterima u Srbiji i ne sumnjivo da je ovim zakonom predviđeno da nije dozvoljeno da se emituju reklame na preko graničnim kanalima koji program emituju iz inostranstva, a reemituju ga u Srbiji i posluju u tzv. sivoj zoni. Moram da kažem radi objektivnosti, istinitosti do sada i nije moglo ovo pitanje da bude rešeno, jer kada su prethodni zakoni donošeni nije bilo prekograničnih kanala. Oni su u međuvremenu stvoreni. Rade uglavnom u sivoj zoni i pokušavaju da unište pre svega naše domaće emitere. Dakle, o tome ću preciznije govoriti kada bude rasprava u pojedinostima. Smatram da ovu oblast treba dodatno još pojasniti, da ona bude razumnija i da jednostavno ne bude nikakve dileme u primeni ovog dela zakona. Što se tiče TV pretplate, moram da kažem da pretplata ili taksa, manje-više, to je isto za građane Srbije, zato što u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji oni treba da izdvajaju određeni novac za javne servise i mislim da su građani Srbije odgovorni ljudi i žele taj novac da izdvajaju zbog toga što shvataju važnost javnog servisa, međutim mislim i to su primedbe koje smo mi dobili od građana ovih dana iz unutrašnjosti, oni žele da bude malo više informacija na javnom servisu iz unutrašnjosti, da bi oni više gledali naš javni servis i da bi samim tim i plaćali sada pretplatu, a i tu taksu. Verujem da se to može urediti jednom adekvatnom uređivačkom politikom RTS, koji će takođe ova tri zakona omogućiti. U svakom slučaju, Nova Srbija, kao poslanička grupa, će podržati sva ova tri zakona u danu za glasanje. Hvala. Izvolite. Ovo što ste spomenuli mislim da je jako bitno, a to je upravo i definisano kroz javni interes i to je ono što je obaveza i RTS i RTV, a to je da upravo imaju onaj program koji apsolutno pokriva potrebe svih građana Srbije. Oni u obavezi da svojim kvalitetom informacija i motivišu građane, tako da to ne bude taksa koja je samo zakonska obaveza, već da bude kao što je i u drugim evropskim zemljama, zapravo jedna potreba i reakcija na ono što javni servisi predstavljaju u odnosu na sve ostale komercijalne sadržaje. Reč ima narodni poslanik Dragoljub Mićunović.

Prema tome, ja ću od sada voditi dijalog sa vama. Upravo, obraćam se vama. Reč je o ovom zakonu na tehnički način kako će se urediti medijska sfera, ali iza toga ovde je reč pre svega o slobodi, a o slobodi se razgovara jako dugo, hiljadama godina. Problem nije bivao u tome ima li negde slobode ili ne, već kako je ona raspodeljena. U najvećim diktaturama bilo je najveće slobode za pojedince. Oni su mogli da rade šta hoće, da kažu šta hoće. Ima jedan pisac u Rumuniji koji je mogao da kaže šta god hoće, dok bi drugi za to dobijali robije i onda mu ovaj pisac kaže, u ovoj zemlji, slobodni smo samo nas dvojica, ti da radiš šta hoćeš, a ja da kažem šta god hoću. Prema tome, oko slobode se vodi stalno spor, da li je ona postala univerzalno pravo koje važi za sve ljude ili je neko to prigrabio. Dakle, to se menjalo. Ono što želim da kažem ovde jeste nešto što se tiče evropskih vrednosti i da znamo, da ne pravimo nikakvu mistifikaciju. Sam je ministar rekao da je morao da požuri i da smo mi morali da donesemo ovaj zakon. Mnogi su se govornici ovde i hvalili da je sve to bilo naproveri u Evropskoj komisiji, raznim komisijama za medije pri Savetu Evrope. Dakle, mi smo uradili nešto pod moranjem. Možda smo to i želeli, ali forma je ta da moramo da usaglasimo sa evropskim zakonom. To neće biti slučaj samo sa ovim zakonom, nego sa svim zakonima, jer ono što mnogi ne znaju, svaka zemlja kada ulazi u veliku zajednicu, kao što je EU ili bilo koja druga, ona jedan deo suvereniteta delegira njima. Međutim, ovde me je koleginica Vukomanović prozvala za svedoka, da sam ja svedok vremena i verbalnog delikta i neprijateljske propagande itd. Dakle, nadam se da to nije učinjeno zbog mojih godina, da bi se one istakle, već više zbog mog pamćenja, da ja pamtim vremena kada se bez suđenja ili zakona išlo na debele robije, kada su ljudi proglašavani politički nepodobnim, pa gubili poslove, kada je uzimao pasoš ko je hteo ljudima itd. To su bila vremena, a u tim vremenima, bio je osamdesetih godina jedan forum za odbranu ljudskih prava i sloboda. Mi smo branili prava i slobode, jer su bile strašno ugrožene. Bilo je hiljade ljudi koji su uhapšeni zbog neprijateljske propagande. To je bio član 133. Krivičnog zakonika, skupljali smo peticije po čitavoj zemlji. Dakle, borba za slobodu je uvek bila prisutna kao i želja onih koji poseduju moć da je ograniče. Ono što je kasnije bilo, to sam opisao u knjigama i neću da zloupotrebljavam ovo skupštinsko vreme, devedesete godine i šta se tada radilo, govorilo, pisalo i činilo. Hteo sam ovo da kažem samo zbog toga, da neki ljudi ne pomisle da istorija potiče upravo od onog trenutka kada oni obeleže taj trenutak. Ima istorija, a naročito istorija ugnjetavanja i borbe za slobodu, jako dugu istoriju. Kada je reč o slobodi, o čemu ovaj zakon govori, gospodine predsedavajući, to treba da branimo svi. Mi se predstavljamo, dakle, biračko telo ili narod i oko toga ne bi trebalo da bude mnogo sporova i ko god želi da popravi, da te slobode bude više, dobro je došao i nikada nisam, gospodine predsedavajući razumeo ljude koji napadaju poslanike zašto pišu amandmane. Znate, poslanik je slobodan i da govori šta hoće, piše mu tamo u knjižici da za to i ne odgovara, a kamoli da podnese amandman ili ne. Uskraćivanje ili sumnjičenje unapred, nije dobro za širenje slobode. Što se ovog zakona tiče, kao što sam malopre rekao, znamo da je ovo evropski zakon, jer ga je EU formulisala i ambasador EU je nekoliko puta javno urgirao da se on donese što pre. Tu ima malo primedbi. Ima nekih koje su promakle ili se provukle. Jedna od tih je onaj član 76. o namerama. To je najopasnija stvar koja se može doneti. Taj čuveni član o neprijateljskoj propagandi je govorio o namerama nekoga da time što je rekao, želeo da prekrši ugled države, a taj spor je vođen kroz ceo liberalizam i nije to ništa slučajno. Jedan od najvećih liberala Džon Stjuart Mil, kad u glavi o slobodi medija, on kaže, ja se nadam da su prošla vremena, kada je trebalo da se borimo za slobodu govora. Pre nekoliko godina stigao je jedan krajnje represivni zakon u Engleskoj. Prema tome, budimo svesni da ovo što činimo, činimo iz potrebe da nam EU veruje da idemo u reforme, a ako mislimo da ćemo mi to tako reći i prihvatiti i doneti zakon, a onda ćemo ostaviti sadašnji haos u našim medijima, ostaviti sve tabloide udružene sa policijom, više su pendrek policijski, nego neka obaveštenost da će to tako prolaziti, onda se ljudi o tome varaju. Mi moramo da učinimo da danas što ovde donesemo, postane i praksa, jer i najgori režimi su donosili sjajne zakone, ali to ništa ne znači. Zavisi sve od toga koliko ćemo imati snage da ovo sprovedemo, bez toga, možda nije imao dobru nameru ili da ostavimo da o tome razmišlja, ne zna se ko tačno, da li je iza toga stajala neka loša namera ili ne. I na kraju, ovde ima jedan problem - čemu služe mediji? Ona su definisana u Minhenskoj deklaraciji iz 1971. godine. Prvo, da obezbede slobodu informisanja, slobodu medija, drugo, da obezbede najvišu vrednost istine, upravo traganju za istinomko osnovnim ciljem medija i treće, da se mora poštovati ljudsko dostojanstvo i privatnost ličnosti. To je ključno. Ako mi širenjem jedne slobode, kao što je sloboda govora ili medija, ugrozimo drugu slobodu koja je dostojanstvo ličnosti, onda mi nismo napravili dobar posao. Dakle, te dve stvari moraju da idu zajedno. Da li mi danas imamo garanciju da naši mediji neće tako olako tretirati ljudsko dostojanstvo, pa će svako ko bude pozvan na neki informativni razgovor već biti obeležen kao najveći kriminalac, pa kada se sutra ispostavi da su ga zvali zbog neke informacije to se neće ni objaviti. To je ugrožavanje ličnosti. Na kraju, ovde se govorilo o autocenzuri. Šta je autocenzura? To je kada sami sebi kažete – e, to je opasno, to nemoj da radiš, zbog toga će te otpustiti, izgubićeš platu, da ne kažem ići ćeš u zatvor, ili nešto gore. To onda pretpostavlja postojanje atmosfere širenja straha, ili deficita vladavine prava u društvu i to loše o tome govori. Da li smo razmatrali jedan ključni subjekt ovde, novinare? Imam kod sebe papir i nekoliko rasprava smo o tome imali u jednom demokratskom, političkom forumu, gde sindikat novinara govori da veliki deo novinara ima vrlo mizerne plate, drugo, da veliki deo njih je samo na ugovoru ili na nekakvoj reči da su tu i svakog trenutka se oni osećaju nesigurnim za svoju egzistenciju i ne možemo sada od njih tražiti da budu heroji nekakve etničke časti i da oni samo to brane. Moraju se stvoriti uslovi da oni budu potpuno slobodni, da nemaju nikakav osećaj prisile od urednika, od bilo koga drugog. Zadatak je novinara da služe istini i da se odupre, pre svega uticaju vlasnika i javne vlasti. To piše u jednoj drugoj deklaraciji iz 1946. godine, a uključena je i u Povelji Ujedinjenih nacija. Prema tome, mi ovde raspravljamo o nekim vitalnim vrednostima, a ove tehničke stvari dajte da popravimo amandmanima, pa će o njima biti reči. Ali, nemojmo tvrditi da nekakva sloboda počinje od juče ili prekjuče, ili nekakvo zlo, ne znam od kada, nego dajmo da raspravljamo šta danas u svetu jeste dominantno regulisano međunarodnim poveljama i čega se mi moramo pridržavati, a te naše priče da li je neko za Evropu, ovoliko ili onoliko, to se neće mnogo ceniti. Hteo sam samo toliko reči namerno, kao što vidite predsedavajući, nisam pomenuo ni jednu ličnost, kako ne bih izazvao replike i onaj deo debata u Skupštini ovde, koje me zbilja mnogo ne veseli, kada do njega dođe. Hvala vam lepo. Gospodine Mićunoviću, ja imam potrebu da podržim vaš pristup istupanja narodnih poslanika i verujem i očekujem da će se najveći deo narodnih poslanika ugledati na taj princip izlaganja i obraćanja, pre svega, predsedavajućem, a ne međusobnom prepucavanju, da upotrebim tu malo ružnu reč, i na taj način dovodimo situaciju da se krši povreda Poslovnika i vređanja, što sigurno ja najmanje to želim. Na kraju krajeva, mislim da to nama dvojici i dolikuje da budemo promoteri takvog nastupa. Hvala vam. Reč ima narodni poslanik Milorad Stošić. Izvolite. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, danas govorimo o tri medijska zakona o Predlogu zakona o javnom informisanju i medijima, Predlogu zakona o elektronskim medijima i Predlogu zakona o javnim medijskim servisima. Primena ovih zakona doprineće kako se očekuje zaštiti interesa građana, u sferi informisanja i na jedan celovit način biće uređena oblast medijskih zakona. Medijska scena Srbije transformiše se i reformiše već više od jedne decenije. Efekti reforme koju smo imali za sada ne ulivaju poseban optimizam, da će ovi zakoni bitnije uticati na izmenu strukture informisanja u Srbiji. Nešto bih se vratio na jedan dokumenat koji je trebao da bude usklađen sa ovim zakonima, to je Strategija o razvoju sistema javnog informisanja u Republici Srbiji, kojom su utvrđene smernice sistema javnog informisanja do 2016. godine, sa osnovnim ciljem daljeg jačanja uspostavljenih demokratskih odnosa u toj oblasti.

Samo bih jednu napomenu, da se tom strategijom predviđa da se pored postojećih javnih medijskih servisa osnuju još sedam javnih regionalnih servisa i time omogući ravnopravnost, ravnopravan tretman celoj Srbiji. Dosadašnja praksa nije, privatizacija, dala rezultate u ovoj oblasti. Stupanje na snagu Zakona iz 2001. godine, stvoreni su pravni osnovi i okviri da se sprovede sveobuhvatna privatizacija medija, koji su u vlasništvu države. Privatizacija u medijskoj sferi do sada nije bila uspešna i od velikog broja javnih glasila koja su bila u privatizaciji, veliki broj nije privatizovan, a jedan deo koji je privatizovan jednostavno nije funkcionisao. Mi u Nišu smo takođe imali problem sa privatizacijom medija. Krajem pretprošle godine imali smo tu nesreću da zatvorimo još dva jaka regionalna javna servisa koji su privatizovani, a to su „Televizija pet“ i „Televizija zona“, mediji koji su imali veliku gledanost, raznolikost programa i time pravovremeno i sveobuhvatno informisali javnost jugoistočne Srbije. Sada u vreme aktuelne ekonomske krize, kakva će sudbina biti medija na tržištu, na tenderima, aukcijama, kada nemaju investitora ni u mnogim profitabilnijim oblastima, pitanje je veliko? Nemogućnošću osnivanja regionalnih javnih servisa, smanjujemo mogućnost nekomercijalnog programa, mada Komitet ministara Saveta Evrope savetuje i preporučuje da zemlje članice treba da teže tome da javnost ima na raspolaganju dovoljno širok dijapazon medija raznih vlasnika, kako privatnih, tako javnih, uzimajući u obzir karakteristike medijskog tržišta, pre svega specifičnosti komercijalne i konkurentske aspekte. Takođe, u okviru pravnog uređenja vlasništva, Komitet ministara savetuje da zemlje članice treba da se postaraju za obezbeđivanje dovoljnog broja različitih medija. Ova pravila treba da budu prilagođena veličini i specifičnostima, specifičnim karakteristikama nacionalnog, regionalnog i lokalnog tržišta. Dakle, jasno je da se ne podržava favorizovanje, postojanje isključivo komercijalnih medija na regionalnom i lokalnom nivou, već traži pluralizam vlasništva. U preporukama se dalje kaže da zemlje članice treba da podstaknu razvoj ostalih medija koji su kadri da pruže doprinos pluralizmu i ravnopravnosti. Ti mediji mogu postojati, ne primer u vidu opštinskih, lokalnih, manjinskih ili socijalnih medija. Ono o čemu se insistira, što se vidi iz ovog dokumenta je posebno bitno što je i ovaj zakon obezbedio, to je transparentnost vlasništva. Zemlje članice treba da obezbede da javnost ima informacije u vezi sa licima ili organima koji učestvuju u strukturi medija i o prirodi i razmerama učešća tih lica i organa, to je jedno posebno dostignuće ovog zakona. Mi stalno govorimo i jedni druge optužujemo – ko, kako, koliko i još niz optužbi o uticaju nad sredstvima javnog informisanja, što potpunim izlaskom države iz medija ne garantuje objektivnost, naprotiv, samo širi mogućnost uticaja pojedinaca ili grupa na medije. Nameće se jedno opšte pitanje, da li jugoistočna Srbija, severozapadna Srbija ili Šumadija, svejedno, ima isti tretman, status, položaj kao Vojvodina ili Beograd, koji se pokrivaju javnim medijskim servisima? Potrebno je dobro proučiti amandmane koji su podneti i eventualno popraviti ove zakone, kako bi obezbedili zastupljenost svih regiona Srbije na objektivno i pravovremeno informisanje u svim sferama života i rada, uz uvažavanje i poštovanje specifičnosti delova Srbije. Zbog svih nas i zbog javnosti moram kazati još jedan podatak koji ide u prilog regionalnih javnim servisima, a to je da se 36.000 Nišlija svojim potpisima izjasnilo da Niška televizija bude u statusu regionalnog javnog servisa, kao i to da je Skupština Grada Niša u dva, tri saziva jednoglasno se izjasnila i podržala izjašnjavanje 36.000 Nišlija i donelo odluku da Niška televizija bude regionalni javni servis. Kod ovih zakona ima dosta pozitivnih rešenja. Posebno je pozitivno što se ovim zakonom omogućuje transparentnost u sferi medija, čime će se znati vlasnička struktura svih medija. Takođe, ovim zakonom se omogućuje projektno finansiranje, koje daje mogućnost svim da dobrim projektima uspeju da obezbede dovoljno sredstava za kvalitetan rad, pravovremeno i sveobuhvatno informisanje javnosti, pa ko ima dobar projekat ili program, obezbediće i dovoljna sredstva za realizaciju svojih projekata i programa. Poslanička grupa PUPS će, nakon ove rasprave i rasprave u pojedinostima i poboljšanje kvaliteta ovih zakona kroz usvajanje određenih amandmana, u danu za glasanje podržati ovaj set zakona o medijima. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević. Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, poštovani ministre i poštovani gosti, mislim da je veoma važno da imamo ozbiljnu raspravu o sadržini upravo ova tri predloga zakona, naročito kada postoji ozbiljna sumnja da je u Srbiji danas zavladala čista cenzura i da postoje direktni politički pritisci na novinare, na urednike medija i na vlasnike medija. Nova stranka će uslovno da podrži sva tri predloga zakona i ta podrška je uslovljena stavom Vlade i poslanika pre svega vladajuće koalicije ovde o našim amandmanima. Nas dvojica, Zoran Živković i ja, podneli smo ukupno 15 amandmana i imamo makar jedan amandman na svaki od ova tri predloga zakona. Tri su veoma važne stvari meni za ovu diskusiju koju imamo danas. Najpre, tačka 1. Saglasan sam da su dobri zakoni o javnom informisanju i medijima, elektronskim medijima i javnim medijskim servisima jedan od uslova za konsolidaciju naše demokratije. Ministar je danas argumentovao jedan svoj stav istim ovim argumentom. Tu nema nikakve dileme, ali nije dovoljno, gospodine ministre, da norme smestimo na police. Iskustvo nam govori, barem koliko ja mogu da primetim, da naša praksa u neviđenoj meri nadilazi oni što je zapisano kao neka norma, stavljena u neki zakon, prethodno u predlog zakona itd. Vi ste deo izvršne vlasti i ja mislim, naprimer, da je izvršna vlast i pre, a naročito u poslednje dve godine, upravo svojim delovanjem nekih pojedinaca iz izvršne vlasti više od bilo koga drugoga oblikovala medijsku stvarnost koja je odudarala od onih ideala o kojima mi danas govorimo ovde, a i o kojima smo slušali od vas. Vi ste, gospodine ministre, lično uglavnom ćutali kada smo imali takve primere i naše je mišljenje, evo i moje, da u slučaju daljih sudara stvarnosti i normi vi nikako ne smete da postupate kao što ste postupali u prethodne dve godine. Vi prvi treba da reagujete, da napadate onoga ko hoće tu stvarnost da učini takvom da odudara od ideala i da se borite za ovu slobodu koja treba da bude zapisana u ovim zakonima. Druga stvar, ja mislim da je važno da se zna i da oko toga ovde imamo saglasnost, da sloboda medija ne može biti uspostavljena samo zakonom. Sloboda medija vredi onoliko koliko je vrednom učine pre svega novinari i građani Srbije. Ja mislim da to novinari u našoj državi treba i da čuju, da su oni ti koji treba da se bore za tu slobodu i da je to pitanje njihove borbe zapravo pitanje odgovornosti za delovanje unutar jedne inače uzvišene profesije u svakom društvu. Treća najvažnija stvar, gospodine ministre, saglasan sam da tri vrste autonomije medija treba da budu obezbeđene zakonski – institucionalna autonomija, programska autonomija i finansijska autonomija, ali nisam saglasan sa vama, i gospodin Živković je to takođe pomenuo, da će finansijska autonomija javnih servisa, kako je predviđeno ovim zakonima, odnosno zakonom, biti garantovana uvođenjem takse ili da će to biti moguće ostvariti u najvećoj mogućoj meri ako imamo taksu. Molim vas, vi kažete da postoji svega nekoliko država u kojima postoji takva praksa, a ja vam kažem da pogledamo samo naše iskustvo. I Zoran Živković vam je to rekao. Mi imamo neko iskustvo i za jedan i za drugi slučaj, ne baš za taksu, ali za pretplatu. Kada smo imali 2001, 2002. i 2003. godine budžetsko finansiranje javnog servisa, nema nikakve dileme, najveća kritika sloboda medija, novinara bila je primetna tada. Šta se desilo? Evo, gospođa Vukomanović je ovde danas rekla da 75% građana Srbije je odlučilo da ne plaća pretplatu. Zašto da ne plaća pretplatu, gospodine ministre? Zato što su sigurno i brojni građani primetili da je javni servis u rukama vlasti čak i onda kada plaćaju pretplatu, čak i onda, ja bih rekao da zaključim, ako uvedemo taksu. Imamo neko naše iskustvo. Ono nam sugeriše neku stvar, i kada smo imali pretplatu i ako budemo imali taksu, ne znači da će finansijska autonomija biti garantovana, a imamo i deo iskustva koji kaže – budžetsko finansiranje, to obezbeđuje. Mi imamo 11 amandmana oko takse. Moram samo da vas ispravim. Nisam ministar ni tri, ni dve godine, nego će u septembru mesecu biti godinu dana, ali ovo shvatam kao kompliment u odnosu na ono šta je urađeno. Hoću da vam skrenem pažnju da bi malo koja izvršna vlast donosila ovakve zakone ukoliko želi cenzuru, zakone koji su u potpunosti jedan ogroman korak i koji su u potpunosti usklađeni sa najboljom evropskom praksom. (Vladimir Pavićević, s mesta: Replika.

Reč ima narodni poslanik Branka Karavidić. Poštovani gospodine ministre, imali smo priliku da razgovaramo o setu medijskih zakona na Odboru za kulturu i informisanje. Moja prva primedba je bila na način na koji je ovaj set medijskih zakona stigao u Skupštinu. To je, čini mi se, više krivica predsednice Skupštine. U subotu je na sednici Vlade u 11,00 sati izglasan set ovih medijskih zakona. On se kasno uveče našao u e-parlamentu, a u ponedeljak u 10,00 sati je bila zakazana sednica Odbora, tako da mislim da svi oni ozbiljni poslanici, naročito članovi Odbora, koji žele da se ozbiljno pripreme za sednicu Odbora, a kasnije i za plenum, nisu imali dovoljno vremena da 333 člana sva ova tri zakona na valjan način sagledaju, ali to je više na predsednici Skupštine, koja je u ovako kratkom roku zakazala sednicu. Interesuje me šta vi mislite kakva je medijska slika Srbije u ovom momentu? Ja ću vam izneti par nekih svojih viđenja. Mislim da je netrasparentno vlasništvo nad medijima veliki problem. Mislim da je sve prisutna tabloidizacija medija, da su novinari izloženi pretnjama i napadima, da postoji autocenzura. Da li je neredovna i mala plata dovoljna motivacija novinara da izveštava nepristrasno, kritički ili možda da iznese lični stav? Naravno da nije. Novinar zna da će ga možda zadesiti sudbina, u najboljem slučaju, šefa deska u „Novostima“, koji se usudio da u danu kada se bira Vlada Srbije iznese svoje mišljenje o istoj. Nedugo zatim smenjen je sa tog mesta, uz obrazloženje glavnog i odgovornog urednika „Novosti“ da je njegova smena i onako bila planirana, a da ista nema veze sa primedbama vladajuće stranke. S razlogom ili ne, zna se ko stoji iza njegove smene. Naravno, tu je i primer novinara Nebojše Spajića, koji nije dugo ostao na funkciji savetnika direktora RTS, jer se usudio da ukaže na loše poteze vlasti. Posle orkestriranog napada u tabloidima povukao se sa te funkcije. Po meni je nečuvena reakcija predstavnika vladajuće stranke na svaku kritiku upućenu na rad Vlade i premijera. Naravno, nečuveni su i napadi na javni servis, na njegovu uređivačku politiku koja, kako rekoše, vodi hajku protiv premijera. Tabloidi se utrkuju ko će pre najaviti nečije hapšenje. Na naslovnim stranama se pokreću krivični postupci, unapred se okrivljuju oni koji su za nešto osumnjičeni, vrši se satanizacija opozicije i tako u nedogled. Gde je kraj svemu ovome, gospodine ministre? Šef delegacije Evropske komisije je upozorio u maju mesecu, citiram, da je situacija medija u Srbiji jako nezadovoljavajuća i da u medijima još uvek postoji neki neprijatni, pa čak i neprihvatljivi fenomeni. Devenport je naveo da podaci iz zvaničnih istraga cure u javnost i da se pojedine ličnosti u medijima napadaju na ličan i neprihvatljiv način. Majkl Devenport je rekao, takođe, da javni servisi moraju biti spremni da kritikuju vlast i Vladu, ali da vlast mora da razume, dodajući da je svaki pritisak na medije nedopustiv. Na vlasti je da ozbiljno shvati upozorenja koja stižu iz Evropske komisije. Gospodine ministre, želela bih da čujem vaše mišljenje na izrečene sugestije i mišljenje šefa Misije Evropske komisije u Srbiji? Da li će nam za sprovođenje ovih zakona, odnosno njihovu implementaciju biti neophodni tutori ili će vlast shvatiti da ona mora biti odgovorna za sprovođenje zakona ili će se pritisak na medije nastaviti u još većoj meri, obzirom da je u toku usvajanje tzv. reformskih bolnih zakona, a Vlada traži gotovo stopostotnu podršku medija? Gospodine ministre, vlast konačno mora shvatiti da je pod lupom javnosti i da je dužna, kako kaže zakon, da trpi iznošenje kritičkog mišljenja, a koja se odnose na rezultate njenog rada, odnosno politiku koju sprovodi, a u vezi sa obavljanjem njene funkcije, bez obzira na to da li se oseća lično povređenom iznošenjem tih mišljenja. Ovo je citat iz člana 8. Zakona o javnom informisanju. Moje pitanje je da li će osim usvajanja ovih zakona država išta učiniti na tome da mediji u Srbiji budu nezavisni i profesionalni. Na kraju, želela bih da iskažem dužno poštovanje za mali broj hrabrih i časnih novinara koji svoj posao obavljaju u skladu sa etičkim kodeksom novinara Srbije. Zahvaljujem. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice. Javljam se po članu 107 – dostojanstvo Narodne skupštine. Malopređašnja koleginica, koja je inače veoma konstruktivno nastupila u samom Odboru, saglasili smo se oko mnogo čega, je izrekla jednu neverovatnu stvar, a to vređa dostojanstvo svih nas. Neko kaže – zna se dobro ko stoji iza smene šefa deska „Večernjih novosti“ Bio mi je urednik svojevremeno u jednom nedeljniku „Revija 92“ O njemu mislim sve najbolje, ali ako već aludirate da je to neko iz vlasti, kažite imenom i prezimenom ko je osoba koja je kriva za njegovu smenu, jer bi svi voleli da to znamo. Hvala. Moram da konstatujem da nije došlo do povrede Poslovnika, bez obzira što ste vi tako doživeli njenu izjavu. Na kraju krajeva, znate da po Poslovniku svaki narodni poslanik ima pravo da iznese svoje viđenje sa kojim se vi možete slagati i ne morate.

Ne možete ovu Skupštinu da vodite kako vama padne na pamet, nego tako kako vas obavezuje Poslovnik.

Vi to dozvoljavate. Ponekad konstatujete i sami da su prekršili Poslovnik, ali vas to ne sprečava niti da ih prekinete dok govore, niti da im izreknete neku od mera predviđenih Poslovnikom, pa čak i onda kada utvrdite da su prekršili Poslovnik. Vi drugim narodnim poslanicima ne date priliku da odgovore na ono što su izrekli, govoreći da povreda Poslovnika ne može biti osnov za repliku, iako ste i sami konstatovali da su oni prekršili Poslovnik i zloupotrebili svoje pravo da reklamiraju, da vam ukažu na to da ste povredili Poslovnik. Molim vas da uskladite način na koji vodite sednicu sa odredbama Poslovnika, da tretirate sve poslanike jednako zbog toga što ovako, razgovarajući, nećemo daleko stići. To je vaše pravo. Lično smatram da na veoma korektan način vodim sednicu. Možda nisam u pravu, ali to je moje mišljenje, kao što je to vaše mišljenje. Pokušavam da budem tolerantan maksimalno, bilo da se to vama sviđa ili ne, ali ja znam da kada je konkretna ličnost u pitanju, ne mislim na vas, kada primenim metode Poslovnika, onda su oni povređeni. Prema drugom se može sve primenjivati, ali ne samo prema meni. Jesam tolerantan i prihvatam to. Mislim da je bolje da budem tolerantan, nego da ovde sada izigravam moćnika.

Smatram da nije došlo do povrede Poslovnika, a vaše je pravo da se izjasnimo o povredi.

Stavite se vi u moju ulogu da sada ko god to uradi da ga presečem k'o na panju. Gospodine generale, poštovani gosti, nema nikakve dileme da vi uživate izvesnu simpatiju u ovoj sali svih narodnih poslanika i naših gostiju, ali moram da reklamiram povredu člana 108, jer kada vi kažete da ste vi tolerantni i da ne bi trebalo da vam zamerimo na toleranciji prema narodnim poslanicima… Gospođa Jerkov je vama htela da kaže da ste tolerantni prema poslanicima jedne stranke, a kada se, na primer, poslanici Nove stranke, koji su u opoziciji jave po članu Poslovnika da kažu još koju reč o ovim predlozima zakona itd., onda niste tolerantni. Znate li šta ste nam odgovorili, gospodine predsedavajući, meni ste rekli da ćete vi, kao general, razume se, da odlučite da li ću ja da govorim ili neću da govorim. Smatram, gospodine predsedavajući, da to nije bila mera tolerancije. Saglasan sam sa gospođom Jerkov da vi čak i ne treba da sada razmišljate da li ste tolerantni, samo vas pozivamo da se na jednak način pridržavate tog Poslovnika prema svim narodnim poslanicima.

Tvrdim i garantujem da za predsedavajućim mestom nikada nisam rekao da kao general vama ne dam reč. Vodite računa, nemojte mi stavljati u usta ono što nisam rekao.

Šef delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport je izjavio da će usvajanje seta medijskih zakona biti veliki pomak u usaglašavanju sa evropskim standardima. Evropska unija i Evropska komisija žele da se implementira medijska strategija, a medijski zakoni su najvažniji alat za to. Mislim da već dugo teku razgovori na ovu temu. Evropska komisija je komentarisala nekoliko nacrta i čini mi se da Vlada ima nameru da usvoji ovaj set zakona što pre. To je veoma pozitivno, kazao je Devenport. U međuvremenu Vlada je usvojila predlog tog seta zakona.

On je tada dao ocenu o medijskom stanju u Srbiji, odnosno o medijskoj slici kakvu on vidi. Pozitivno mišljenje na set zakona pozdravljamo svi, naravno. I sami ste rekli da je dao mišljenje na usaglašavanje naših predloga zakona sa evropskim zakonima, ali to nije suština cele priče.

Nadam se da ćemo svi zajedno, naravno na čelu sa vladajućom strankom, vladajućom većinom, mi kao poslanici, svi građani, novinari, mediji da se uključimo i da damo maksimum od sebe da ovi zakoni zažive. Apsolutno je Vlada svesna i Ministarstvo kulture kakav je tek put pred nama, ako govorimo i o onome što je medijska pismenost, o čitavom nizu podzakonskih akata koji treba da dođu kako bi ovaj zakon zaživeo u potpunosti. Kako bih vam rekao, ne postoji drugi put, ovo je upravo prvi korak ka tome, a intencija Vlade je da analizirajući sve probleme iz prethodnih perioda postavi jednu dobru osnovu da se napravi bolja situacija u medijima i da kompletna medijska zajednica, gde zaista ne stavljam samo novinare, nego i oni koji su naši gledaoci, slušaoci, čitaoci i svi ostali da imaju kvalitetnije informisanje. Mislim da je upravo ovaj set zakona neophodan korak da bi se to desilo. Ne možemo nikako da ga preskočimo.

Dakle, zanima me da li u Srbiji važi Medijska strategija koju je usvojila Vlada Srbije 28. septembra 2011. godine i da li je Vlada promenila tu medijsku strategiju, na kojoj sednici i kada? Ko ju je promenio? Da li ste redefinisali Stretegiju, da li ste doneli novu strategiju i da li ste vi ovlašćeni ili bivši ministar Petković da to uradi i kada? Takođe zanima me da li je moguće da medijski zakoni budu u potpunoj koliziji sa svojim sopstvenim krovnim dokumentom, što Stretegija jeste i ko je tačno i kada odlučio da se to promeni?' Moram da kažem da su svi građani Srbije danas obavezni da plaćaju jednak iznos televizijske pretplate ili da finansiraju Javni servis iz budžeta. Ipak građani Vojvodine imaju mogućnost da prate Nacionalni javni servis RTS, a imaju i svoj regionalni servis, međutim niko drugi u Srbiji nema tu pogodnost. Ono što ima pogodnost, a što vi ne možete da objasnite nikako to je koju ćemo imenicu da upotrebimo za građane, među kojima sam i ja, koji su redovno izmirivali obaveze kroz plaćanje pretplate? Da li imenica počinje na B a završava na A? Ako je tako, molim vas da tim građanima koji su svo ovo vreme plaćali pretplatu date barem reči utehe za njihovu naivnost kroz izbegavanje zakonskih obaveza koju ste vi anulirali na sledeći način. Prvo je premijer nekoliko puta rekao da se ukida pretplata, pa se nije ukinula, a nastavili smo nas nekoliko hiljada da plaćamo pretplatu. Oni koji nisu nastavili da plaćaju pretplatu kao i oni koji ne uzimaju građanske dozvole, kao oni što ne plaćaju poreze, kao oni koji su vrlo bliski vašoj vlasti ispadaju jako pametni, a mi ostali ispadnemo ta imenica koja počinje na B a završava na A. Moram da vam kažem da ste vi i kroz ovo pokazali dvostruke aršine i visoki stepen kontrodiktornosti, jer kako drugačije da kažemo da je praksa tokom čitavog procesa donošenja medijskih zakona jedna od teza predstavnika ministarstva tokom javne rasprave o Nacrtu zakona o javnom informisanju bila je da finansiranje medija iz budžeta ugrožava njihovu nezavisnost, uređivačku politiku i konkurenciju na lokalnim i regionalnim tržištima. Kako sada mirite te dve stvari koje ste rekli? Danas građani Srbije treba da znaju da ćete kroz ove odredbe privatizovati lokalne radio i TV stanice, da neće biti šanse da ljudi dođu do lokalne informacije, da će ljudi koji rade u tim medijima ostati bez posla. Takođe treba da znaju da će plaćati pretplatu, ali se ona ne zove tako nego se zove taksa. Takođe to treba da znaju da će se to desiti za godinu dana i da će ljudi to morati da plate. Sada ste u koliziji, jer premijer jeste ispunio obećanje ukinuo je pretplatu, ali samo za malo i sada će se zvati drugačije. Ima tu dosta stvari koje su u pojedinostima, što ćemo kroz amandmane pokušati bezuspešno da promenimo.

To je osnov za kartelizaciju i veliku pokrivenost teritorije vlasništvom brojnih medija može da se obezbedi dominantan uticaj na marketinško tržište, kao što znate, a da se ne naruši uslov od 35% učešća u auditorijumu. Kontrolu treba da obavlja Agencija za zaštitu konkurencije.

Znao da ćemo navući neki problem što smo vas toliko kleli. Zakon o elektronskim medijima u članu 4. kaže – značenje pojedinih izraza, stav 1. tačka 1, deo definicije elektronskih medija i sadržaj elektronskog izdanja. Poštovani građani, ako su elektronska izdanja elektronski mediji to znači da svemoćna, nagrizena korupcijom mere rada, može da kontroliše, ima nadležnost nad sajtovima, ima nadležnost nad elektronskim prikazom i na taj način može to da kontroliše. To ne bi smelo tako da ostane, jer smatramo da i sad RRA ima prevelika ovlašćena i nad elektronskim i nad internet izdanjima štampanih medija, što nije u skladu sa evropskim standardima na koje se pozivate, a odgovorno tvrdim da vam niko iz EU nije rekao da treba da ukinete regionalne i lokalne servise, niko, zato što to postoji u EU i odgovorno tvrdim to. Tako smo se mi pozivali na Evropu kod reforme pravosuđa. Pa, znate kako smo prošli. Treća stvar - član saveta RRA bira se na period od pet godina i može biti ponovo biran, što u teoriji i praksi znači da nema ograničenja broja mandata, što znači da čak i članovi RRA koji su već imali dva mandata od po šest godina mogu biti ponovo birani u nedogled. Ograničenje broja mandata jedan je od osnovnih demokratskih principa i mi to tražimo da se promeni. Nestala je odredba po kojoj vlasnici i zaposleni u medijima ne mogu biti članovi saveta RRA. Dakle, da objasnim građanima, to znači da su budući članovi saveta RRA možda gospodin Željko Mitrović, gospodin Minos Kirijaku ili ti Nedeljković, pa i neki drugi. Ako negirate, ja vas molim da kažete ovde javno da to negirate. Da li postoji mogućnost da, recimo gospodin Vučićević bude član saveta RRA? Da li postoji mogućnost da Željko Mitrović bude član saveta RRA? Uz to nema zabrane izbora u savet lica koja su osuđivana za krivično delo, nema zabrane. Može i neko ko je osuđen, šta fali. Zadržava se budžetsko finansiranje i pretvarate javni servis u javno preduzeće, bar neko vreme, mada, kako su kolege rekle, i ova sadašnja situacija na javnom servisu, tj. na RTS je upravo takva kakvu ste i želeli. Nema opozicije, ima isključivo vlasti i to kad nas puste, puste nas jednu sekundu i to naravno nešto potpuno irelevantno. Ko tvrdi drugačije ja tvrdim da taj nema pojma šta se prikazuje na našoj televiziji, apsolutno odgovorno tvrdim. Moram da vam kažem da ste stavili da Vlada uredbom bliže uređuje način prenošenja sredstava, kao i kontrolu korišćenja sredstava u javnom servisu. To piše u zakonu. Vi znate šta to znači. To znači da će Vlada da apsolutno kontroliše sve što radi i sada, mada niko nikog nije zvao. Niko nikog ne zove, niko nikog ne pritiska. Samo, gle, nema opozicije nigde. Nigde nema opozicije. Jednom mesečno nam dajte sat vremena u udarnom terminu kod Gorislava Papića da vidite šta mi imamo da kažemo. Ili može samo u ovoj zemlji jedna strana da se čuje? Ovi mediji danas su kasarne gospodo i nema tu smeha. Moram da vam kažem, smatram da je neophodno da se obavežemo zakonom da se prenosi sednica RRA prenose javno, da se prenose uživo na veb sajtu, da je moguće akreditovati se za te sednice, da se sve analize i istraživanja javnog mnjenja stave na sajt Agencije, da se oni biraju na pet godina i nikada više, samo na pet godina, da član saveta mora da prijavi Agenciji za borbu protiv korupcije imovinu i sve podatke iz svoje familije i da to mora da se uradi. Potrošili ste vreme vaše poslaničke grupe, nemate više uopšte vremena. Izvolite.

Što se tiče vaše sumnje oko izbora budućih članova regulatornog tela, imajući u vidu da je član saveta funkcioner, primenjuje se zakon kojim se sprečava sukob interesa pri vršenju javne funkcije. Po pitanju takse mislim da zaista nema potrebe još jedanputa, pošto smo više puta objasnili. Pod jedan, u sledećih godinu i po dana biće budžetsko finansiranje koje će biti potpuno transparentno, a posle toga će se uvesti taksa gde će cena maksimalno moći da bude 500 dinara. Vi to znate sigurno i sami da kada se donose zakoni ne donosi ga samo jedno ministarstvo, jednostavno moraju da se usklade politike svih ministarstava i potrebno je da vi ono što stavite u taj zakon bude i primenljivo. Jedino na šta ne mogu da vam dam odgovor to je ova imenica koja počinje sa „b“, a završava sa „a“, koliko god sam se koncentrisao nisam uspeo da shvatim na šta mislite. Gospođo predsednice, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, spreman sam da izvršimo komparaciju, spreman sam da izvršimo merenje.

Hajde da vidimo, hajde da izmerimo kakva je tortura sprovođena nad SNS i nad Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem, hajde da izmerimo koliko puta se pojavio u elektronskim medijima Dragan Đilas u kampanji 2014. godine, a koliko puta Aleksandar Vučić. Neću da dozvolim paušalne metode ugnjetavanja i davanja etiketa koje nisu utemeljene ni u realnosti ni u istini. Sa druge strane, ovde je izrečeno nešto veoma teško, otežavajuće, da je RRA nagrižen korupcijom. Ako neko zna i kaže da je RRA nagrižen korupcijom i pojedinci RRA nagriženi korupcijom, a to ćuti, mislim da je to krivično delo, a ako tek tako stavlja etiketu da je ogrezao u korupciji gospodin Karadžić ili Porfirije ili gospođa Gordana Suša, to je onda strašno, to je onda vođeno političkom mržnjom. Ostalo je malo čini mi se lokalnih medija, gospodine ministre, koji se nisu privatizovali. Vi ćete na ovaj način novim zakonom ostaviti i ugasiti lokalne medije. Čini mi se da u gradu iz kojeg potičem lokalne medije je privatizovao bivši predsednik opštine.

Ovde se pogrešno prejudicira gašenje lokalnih medija. Kroz projektno sufinansiranje je zaista moguće da ti mediji dobiju jedan potpuno novi kvalitet. Takođe, privatizacija podrazumeva različite mogućnosti od toga da neko privatizuje taj medij, pa do toga da na kraju te akcije budu podeljene samim novinarima. Tako da, ne bih tako olako prelazio preko te potpuno nove institucije, a to je projektno sufinansiranje, jer je pri tome tu potpuno jasno i određeno koji sadržaji koji su vezani za javni interes će se podržavati.

Vi ste odgovorili Babiću.

Izvolite, dve minute. Dve minute. Zbog slučaja prethodnog predsedavajućeg i mnogobrojnih zloupotreba, znate sigurno da ću ja kažnjavati zloupotrebe. Izvolite. Predsednice, molim vas, kada se meni direktno obraća ministar u Vladi i obraća mi se šef većine, lider većine, obraćaju se meni direktno i govore o vladavini moje stranke, u tom slučaju, ako ništa drugo, pristojno je da odgovorim bar ministru, u smislu razgovora o izlaganju i međusobnom pojašnjenju. Ne mora biti uvredljivo. Ovo je treći put u poslednja dva dana da se predstavnicima opozicije ne dozvoljava da kažu, naravno, uz jedno vrlo ekstenzivno tumačenje ili suprotno od ekstenzivnog tumačenje Poslovnika. Dakle, ja vas molim da mi dozvolite pravo na repliku, zato što smatram da mogu da odgovorim i ministru i gospodinu Babiću, a na vama je, naravno, i uvek imate onaj član koji vam dozvoljava da potpuno samostalno to uradite, ali ja apelujem na vas da to ne uradite, već da omogućite opoziciji tih dva minuta da odgovore. Hoćete da mi date pravo na repliku ili ne? Sada ste govorili o povredi Poslovnika, tako da moja odluka čeka dve minute da vam istekne, pa ću vam reći. Smatram da nisam povredila Poslovnik i član 104, niti član 103. Uzmite i pročitajte sve stavove iz članova 103. i 104, pogotovo što nije slučajno dato na dispoziciju predsedniku ili predsedavajućem da odluče o tome. Zato postoji i predsednik, a postoji i predsedavajući, da bi nešto i odlučivali, da ne bi bili oni koji na aerodromu čitaju kada koji avion leti. To je očigledno. Potpuno razumem to što vi stalno ponavljate da se ne da opoziciji da replicira kada to želi, ali poslednjih sat vremena, pre nego što sam ja predsedavala, potpuno se demantuje. Svakako ću vam dati da replicirate. Ima još 30 i nešto poslanika, sigurno će biti nekog povoda da vi dobijete repliku. To što ministar nije mogao da se okrene ka meni, kako je to i gospodin Mićunović sugerisao da se svi obraćaju predsedniku, to je sad već malo i tehnički problem. Nije se obraćao vama, zaista. Nemam lošu nameru. Daću reč Miletić Mihajloviću, SPS. Izvolite. Poštovana predsednice, gospodine ministre, saradnici u Ministarstvu, dame i gospodo narodni poslanici, svakako da su veoma važni ovi zakoni, Zakon o javnom informisanju i medijima, Predlog zakona o elektronskim medijima i Predlog zakona o javnim medijskim servisima, koje danas mi ovde razmatramo. Zakon o javnom informisanju koji je donet 2003. godine je prevaziđen. U ovim novim okolnostima imamo nove momente, nove standarde, a posebno je rečeno da postoji potreba usaglašavanja našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU u ovoj oblasti.

Mi ne možemo da pričamo bajke o tome da je stanje u medijima dobro donošenjem ovog zakona i, kako reče gospodin ministar, ovo je tek prvi korak i pretpostavka da se stvari urede na najbolji mogući način, uz mnoge učesnike u ovoj oblasti, počev od onih kojima je to posao, pa preko države, do građana. Kada govorimo o medijima, naravno da se nameće pitanje slobode, koja je usko vezana za funkcionisanje medija. Javno informisanje je neosporno značajno, jer ono je, pod uslovom da je istinito, objektivno, potpuno i pravovremeno, u funkciji ostvarivanja pune slobode građana kao univerzalne vrednosti, o čemu je ovde bilo reči. Samo u potpunoj slobodi i demokratiji može se očekivati opšti napredak društva. Sloboda kao univerzalna vrednost stalno je u opasnosti, jer smanjenjem slobode jednih ostvaruje se veća sloboda drugih, a to svakako nije cilj. Svakako da su jedan od najefikasnijih alata za doziranje i raspoređivanje sloboda mediji. Brojne su opasnosti koje čine protiv objektivnosti i istinitog i potpunog informisanja. Naravno, ovo je problem ne samo kod nas u Srbiji, ovo je problem koji postoji i u razvijenim demokratijama. Po pravilu, po inerciji, svaka vlast, nekad više, a nekad u manjoj meri, nastoji da preko medija ostvari svoj uticaj i time učvrsti svoju poziciju. Takođe, loša ekonomska situacija, a samim tim i vladajuća politika, nije povoljan ambijent za objektivnost medija. Ne treba sumnjati da je naša Vlada, kao i mnogi drugi činioci našeg društva, svesna stanja naše medijske stvarnosti. Suština je, a naša Vlada je svakako to shvatila, da su slobodni, objektivni i odgovorni mediji uslov za razvoj demokratije i opšti napredak zemlje Srbije. Bez pravih i istinitih informacija nema kvalitetnog političkog odlučivanja, i to kako u svakodnevnoj praksi, tako i na samim izborima kada se predodređuje kakva će se politika voditi u narednom periodu. Pomenuli smo više puta ovde da ekonomski uslovi i ekonomsko okruženje veoma snažno utiče, čak i mimo vlasti utiče na profil medijske slike. Sakako, u vreme tajkunske privatizacije razne interesne grupe i te kako su kreirale medijske sadržaje u svoju korist.

U takvim uslovima mediji se instrumentalizuju u korist centara moći i na delu imamo tzv. medijski inženjering, kojim se modelira nova politička i društvena stvarnost i javno mnjenje. Dakle, u takvim okolnostima društvo ne može da ima javno informisanje sa etičkim i estetskim pristupom, sve postaje relativno i daleko od stvarnog i realnog. Na delu tada, u takvim situacijama, imamo teror nad istinom i ukusom. Naravno, ovo nije generalna ocena koja se odnosi na neki period, pa i na današnje stanje u svim medijima. To je pojava u nekim medijima i danas koji zloupotrebljavaju slobodu medijskog iskazivanja. Dakle, kroz medije se najavljuju hapšenja, izriču se presude i služi se intrigama češće nego istinom. Danas medijska industrija u potpunosti se priklonila vrednostima tržišne ideologije zanemarujući osnovne ideje prosvetiteljstva što je veoma značajno da do toga ne dođe. Od medija se očekuje da informišu, da zabave, da obrazuju i kultivišu. Zahvaljujući razvoju medijske industrije iz sveta spetakla i senzacionalizma uloga medija svedena je na informaciju i zabavu dok su marginalizovane druge funkcije kao što je obrazovanje i kultivisanje u smislu oplemenjivanja, naravno. Često se informacija u medijima modifikuje namerno u zabavu, zanemaruje se suština, a pravi se od toga slučaj. Naslovi fotografija dominiraju u odnosu na tekst i kroz naslov se provocira i prave se asocijacije u pravcu građenja slučaja koga u tekstu zapravo i nema. Pri svemu ovome, naravno, valja reći da se očekuje da na osnovu ovih zakonskih rešenja stvorimo jedan drugačiji ambijent uz veliku pažnju i praćenje kako će se ovo ostvarivati. Konačno, mi ne možemo da načinimo pristupe u EU ako ovo zaista ne ispravimo na valjan način. Osim temeljnog obrazovanja za profesionalni rad u medijima neophodno je stvoriti i takav društveno-politički i ekonomski kontekst življenja u kome su pored dostojnog materijalnog položaja na prvom mestu pravo, sloboda i istina.

Reč ima Dušica Stojković. Poštovana predsedavajući, uvaženi predstavnici Vlade, drage kolege narodni poslanici, do sada u Srbiji nije bilo političke volje za uvođenje reda u medijima kao i usvajanje pravne regulative koje detaljnije regulišu ovu oblast, pogotovo kada je reč o transparentnosti vlasništva nad medijima. Znači, oblasti javnog informisanja i uloge u kojoj imaju mediji zahteva dalju usklađivanje zakonskog okvira sa standardima sadržanim u međunarodnim dokumentima. Reč je o međunarodnim dokumentima UN, Savet Evrope i EU. Takođe, reč je i o primeni pozitivne prakse Evropskog suda za ljudska prava. Proces dalje demokratizacije i srpskog društva ogleda se kroz ostvarivanje slobode javnog informisanja zašta je neophodno doneti set ova tri medijska zakona. Reč je o usvajanju Zakona o javnom informisanju i medijima, Zakona o elektronskim medijima i Zakonu o javnim servisima. Sve članice EU su do sada imale prilike da u svojoj nacionalnom zakonodavstvu inkorporiraju upravo ove zakone. Hrvatska je to učinila još 2012. godine, kada je usvojila Zakon o elektroničnim medijima. Pozitivne ocene na predloge tekstova ovih zakona dolaze sa svih strana. Brisel je dao pozitivno mišljenje o ovim zakonima. Takođe, ovim šef delegacije EU u Beogradu, njegova ekselencija gospodin Majkl Devenport izrazio se pozitivno o usvajanju ovih medijskih zakona. Prema njegovom mišljenju set medijskih zakona rezultat je jedne veoma široke javne debate koja je u srpskom društvu provejavala u prethodne dve godine. Sve ovo su podržale i međunarodne institucije kao što su OEBS, i ostale zemlje članice EU. Javno slušanje o Zakonu o informisanju organizovane su 19. marta 2013. godine kada je resorni ministar bio gospodin Bratislav Petrović. Kancelarija za evropske integracije u svom izveštaju koji govori o sprovođenju nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU iz 2013. godine poznatiji kao NPAA govori o tome da se do sada nije pristupilo daljoj implementaciji Strategiji razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji koji važi sve do 2016. godine. Takođe govori o tome da je neophodno usvojiti pravnu regulativu koja bi rešila oblast elektronskih medija i javnih servisa. Postavlja se jedno prosto pitanje zašto je važno regulisati sferu medijskog prostora. Na svom evropskom putu Republika Srbija nastoji da harmonizuje i uskladi propise sa propisima EU, ali uvođenjem pre svega evropskih standarda u oblasti medija. Mediji su tema nekoliko poglavlja koji govore o pristupanju EU. Oni su završeni uspešno i govori se o nastavku daljeg proces pridruživanja. Neophodno je da imamo i usklađene medijske propise sa evropskom regulativnom. U okviru poglavlja deset, kada govorimo o informacionom društvu i medijima, mediji u Srbiji se prvenstveno posmatraju sa stanovišta primene direktive za audio-vizuelne medijske usluge. Dosadašnji Zakon o javnom informisanju koji važi više od jedne decenije je pun brojnih nedostataka, ne samo neusklađenosti sa pravnim terminima, zatim sa sadašnjom terminologijom koja vlada za savremena sredstva komunikacije, već njegova primena u praksi se pokazala kao veoma važno. Naime, postojeći Zakon o javnom informisanju nije dovoljno jasno precizirao način vođenja registra javnih glasila. Sada ovaj novi zakon o javnom informisanju i medijima uvodi jedan novi pojam. Reč je o pojmu registra medija koji tačno predviđa koji su to podaci koji su neophodni da se prikupljaju, koji su to podaci koji se evidentiraju, što praktično onemogućava zloupotrebu transparentnosti vlasničke strukture u medijima. Iako je postojeći zakon, koji je do dana danas postoji i funkcioniše u zakonodavnom sistemu Republike Srbije predviđa tzv. anitmonopolizamu sistemu javnog informisanja ta oblast više od jedne decenije nije urađen na jedna sveobuhvatan i sistematičan način. Posledica takvog sprovođenja u praksi više je nego očigledna, a nemogućnost uvida u vlasničku strukturu medija nažalost doprineo je da postoji tzv. medijska koncentracija, odnosno koju je jako često teško otkriti, ali i pratiti. Sve ovo je imalo jednu jako negativnu posledicu, a to je nepostojanje medijskog pluralizma. Nepostojanje adekvatnog medijskog okvira kada je reč o medijima ima za posledicu da građani Republike Srbije nisu zapravo znali ko su pravi vlasnici medija u Srbiji. Često su sami vlasnici medija i oni koji vode medije u Srbiji bili izuzeti od svake odgovornosti pred zakonom. Njima je jedino bilo da vode računa osvom vlastitom profitu. Nisu se obazirali na javni interes građana Republike Srbije, da budu pravovremeno, istinito i potpuno informisani. Primeri za to su brojni. Imamo izveštaje Agencije za borbu protiv korupcije koji govori da je firma sa Kipra, a kao jedan od vlasnika pojavljuje se u 2009. godini da se pretpostavlja da je u vlasništvu gospodina Miroslava Miškovića. Do sada nije postojao nijedan pisani dokaz koji je mogao da potvrdi da vlasništvo gospodina Miškovića u ovim medijima sve do trenutka da gospodin Mišković nije objavio da se povlači iz tog lista. U izveštaju bivše predsednice Sveta za borbu protiv korupcije, gospođe Verice Barać, ukazuje se na činjenicu da jedan od mogućih vlasnika „Pres“ i tadašnji predsednik DS. Možda je to samo odgovor na pitanje kome je do sada smetalo i ko je do sada želeo da postoji crni plašt na tajnosti vlasništva nad medijima u Srbiji. Sledeće pitanje koje se nameće – šta građani imaju od primene ovih zakona. Primenom evropskih standarda koji su direktno inkorporirani u sam tekst zakona, pre svega mislim kada je reč o Zakonu o javnom informisanju i medijima, građani će imati prilike da kroz razvoj slobodnih istinskih nezavisnih medija da zadovolje svoje potrebe bez diskriminacije. Takođe, imaće i slobodan pristup informacijama iz društvenog života. Imaće blagovremene informacije iz oblasti politike, privrede, sporta, ekonomije, kulture. Građani će imati pravo na pravovremeno istinito i potpuno informisanje bez bilo kojih oblika diskriminacije. Primenom evropskih standarda i procedura ostvariće se i pravo na stvaranje okvira u kome se garantuje slobodan protok ideja, slobodan protok mišljenja bez mešanja države. Povlačenje države iz vlasništva nad medijima osim u posebnim slučajevima predviđen je i ovim zakonom ali i aktuelnom strategijom o medijima i akcionim planom. Cilj ovog zakona je jasno definisanje javnog interesa i oblasti javnog informisanja. Transparentni sistem finansiranja medija u oblasti javnog informisanja i javnog prihoda budžeta, prelazak na projektno finansiranje uz jačanje kontrolu trošenja dobijenih sredstava. Građani Srbije moraju da znaju kako se troši svaki dobijen dinar od prihoda poreskih obveznika Republike Srbije. Brojne zloupotrebe su se dešavale, tako da ovaj zakon uvodi novine. Iz državnih fondova daje se ogroman novac za propagiranje u medijima, što državne institucije ne smeju da rade. Državne institucije moraju da rade samo ono što je u njihovoj nadležnosti a u njihovoj nadležnosti nije, recimo, bila npr, kampanja – „Očistimo Srbiju“, kojom je početkom 2011. godine, po informacijama koje su dostupne u medijima samo za jedan sajt koji je propagirao ovu kampanju, izdvojeno 25.000 evra ili 500.000 evra za prezentaciju kampanje – „Očistimo Srbiju“ na „Srbija openu“ Sa ovim će se stati u ovim zakonskim regulativama. Na jasan način je takođe preciziran i položaj urednika i zaštita prava novinara i podsticanje novinarskog udruživanja. Novim Predlogom zakona o javnom informisanju i medijima se pruža zaštita u skladu sa propisima iz oblasti radnog prava, kojim se pojačava osnov za zaštitu profesionalnog novinarskog integriteta, odnosno zabrana zloupotrebe zakona i šikaniranje novinara u cilju sprečavanja slobode javnog informisanja. Takođe, još je dodatno osnažen položaj novinara kroz pravo da odbije da izvrši nalog svog urednika ako bi se postupanjem u skladu sa tim kršio određeni propis, pravila struke ili kodeks ponašanja novinarske profesije. Imali smo sledeću situaciju da je jedan novinar za manje od dve godine više od petsto priloga pravio, reč je o tzv. PR prilozima o jednom mostu koji se gradio u Beogradu. Da li je za to dobio nalog od svog urednika? Da li je trpeo pritiske direktora marketinga datog medija? Da li je bio pod direktnim pritiscima političara ili mu je prostu golub Guta došapnuo da radi to petsto puta? Nećemo do sada saznati. Zamislite, više od petsto priloga je rađeno o jednom mostu. Da je vodio i vremensku prognozu, sa tog mosta, bilo bi mnogo. Transparentnost vlasništva o medijima, o čemu sam već na početku pričala, mi ćemo sada tačno znati ko nam kroji medijsku kapu. Uspostavljanje registra medija sa tačnim i preciznim podacima, za svaki medij ponaosob, kao mogućnost brisanja medija iz registra, samo su jedna od prednosti koje ovaj zakon usvaja. Zaštita medijskog pluralizma kroz sprečavanje nedozvoljenog objedinjavanja u oblasti javnog informisanja, zatim imamo određene prednosti koje se tiču zaštite maloletnika, zabrane javnog glasila i objavljivanje pornografskih sadržaja, ostvarivanje prava na informisanje osoba sa invaliditetom i to su samo neke od situacija koje se definišu ovim zakonom. Definiše se i situacija zabrane govora mržnje, poštovanje ljudskog dostojanstva i prezumcija nevinosti. Takođe, ono što je kuriozitet ovog zakona, regulisaće se tačno položaj predstavnika inostranih medija, stranih dopisništva i dopisnika inostranih medija. Nećete verovati, ali dok ovaj set medijskih zakona nije ušao u skupštinsku proceduru, važio je jedan stari zakon iz perioda komunizma, iz 1974. godine.

Ostvarivanje slobode distribucije medija, sprečavanje zloupotreba u vezi sa objavljenim informacijama od javnog značaja, jačanje mehanizma za otklanjanje povrede prava, konačno će svi ljudi koji su na javnoj sceni, imati pravo na odgovor i pravo na ispravku, što je jedan od osnovnih demokratskih principa. Na kraju obezbeđivanje uslova za adekvatnu sudsku zaštitu u slučaju prava na javno informisanje. Sve ovo ima za cilj da usvajanjem seta medijskog zakona, srpska medijska scena se konačno reši na jedan transparentan način, a građani će konačno imati prilike da budu bolje i kvalitetnije informisani. Da to nije moje subjektivno mišljenje, svedoče pozitivna mišljenja relevantnih međunarodnih institucija.

Kao član Saveta Evrope i potpisnik Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, Srbija se opredelila ka modernom, transparentnom, pravnom okviru, koji ide sve više u pravcu razvoja medija i medijskih sloboda. Na kraju želim da ukažem sledeće, građani Srbije u proseku tokom jednog dana, dobiju više od 106.000 reči i više desetine hiljada informacija što je potrebno da mozak obradi. Kako više ne bi bili zatočeni u kući „Velikog brata“ i kako nad nama ne bi se sprovodili opiti opisani u knjigama Nomad Čomskog o strategiji medijskih manipulacija, predlažem da u danu za glasanje podržite dobre medijske zakone kako bi zajedno omogućili nastavak evropskih integracija Republike Srbije, ali i uključenje Srbije i naših medija u evropski i medijski prostor, gde postoje jasna i unapred određena pravila.

O tome koje su mane i vrline predloženih zakona, o tome ćemo pričati kada budemo pričali u pojedinostima, kada budemo razgovarali i raspravljali o amandmanima koje je podnela opozicija, a ja bih želeo sada, pošto razgovaramo u načelu o sva tri zakona u paketu da otvorim jednu temu i da sa vama razmenim misli oko jednog vrlo bitnog dela koji prožima sva tri predloga zakona i koji po meni otvara vrlo bitno političko pitanje. To je deo koji se odnosi na javne medijske servise, odnosi se na javni interes i ono šta će se sve desiti po mišljenju našem, ako ovaj zakon u ovom izvornom obliku, bez usvajanja amandmana bude usvojen. Vi ste predvideli ovim setom zakona da sredinom sledeće godine svi mediji koji su u vlasništvu lokalnih samouprava treba da budu privatizovani i ja to razumem, vi ste skupštinska većina, to je politička odluka i vi imate pravo da mandatom koji ste dobili od građana Srbije, raspolažete kako mislite da je najbolje i da sprovodite i kreirate zakon onako kako mislite da je dobro. Istim zakonom, ovim setom ste predvideli da u Srbiji postoji nacionalni javni servis koji će imati dva državna kanala i tri kanala na radijskom programu, to je RTS1 i RTS2, i RTB1, 2 i 3. Ono što ste još napisali u ovom predlogu zakona, to je da u AP Vojvodina zbog nemogućnosti komercijalnih emitera koji će ostati posle privatizacija, da adekvatno zadovolje potrebe Vojvodine i javnog interesa građana Vojvodine, da treba da postoji i radio-televizija Vojvodina, prvi i drugi kanal, i tri radio programa. Ono što je po meni političko pitanje, koje mi ovde treba da raščivijamo, kako kažu ljudi, zbog čega je iz zakona izbačen predlog medijske strategije, da postoje regionalni centri, centri regionalnog informisanja, kako god da ih zovete, pošto je ovde jedno od obrazloženja zašto ne mogu da budu, postoji regionalni servis, zbog toga što ne postoje regioni, a evidentno je da su već deljene regionalne frekvence, pa ne znam kako ne može struka da to upari i da zadovolji potrebe građana, jer osnovno što vi želite da učinite, tako ja mislim, to je zadovoljenje javnog interesa svih građana Srbije na celoj teritoriji pod jednakim uslovima.

Grad Beograd kao glavni grad pokriva otprilike 5% teritorije Republike Srbije i ima broj stanovnika otprilike 20% življa Republike Srbije živi na teritoriji grada Beograda i imaju zahvatanja otprilike 40% bruto društvenog proizvoda. Ostatak Srbije je 65%, to je Srbija ispod Save i Dunava, gde živi 50% stanovništva i ima zahvatanje otprilike 30% u bruto društvenom proizvodu. Ovim zakonom, ako dođe do gašenja javnih servisa, uslovno nazvanih, to su lokalni mediji koji su u vlasništvu lokalnih samouprava koje gazduju njima i bude sve išlo na komercijalne emitere, građani Srbije južno od Save i Dunava, drage kolege poslanici, će biti u nepovoljnijem položaju, uslovno rečeno, biće građani drugog reda u odnosu na građane Beograda i građane Vojvodine. Zašto? Zato što grad Beograd kao glavni grad ima RTS-1, 2 i 3 programa, Vojvodina će imati RTV-1, 2 i 3 radio-programa. Za primer mogu da vam navedem moj grad, odakle ja dolazim, Niš, gde je posle 60 godina ugašena ispostava Radio-Beograda, znači, niški radio je ugašen i ne postoji. Primenom ovog zakona, bez usvajanja preporuke medijske strategije da postoje regionalni servisi, javni servisi, će informacije koje građani ispod Save i Dunava dobijaju se svesti na „Beogradsku hroniku“ i „Novosadski dnevnik“ Apsolutno sam za to da svi građani Srbije imaju mogućnost da gledaju i „Beogradsku hroniku“ i da gledaju „Novosadski dnevnik“, ali kao mogućnost izbora, a ne kao jedini izbor. Grad Niš koji je centar tog dela Srbije u kome gravitira preko milion i po stanovnika je u 2012. godini imao 800 priloga preko RTS-a. Da li vi mislite da problemi koji muče grad Niš, informacije koje ima jedan grad od 200 hiljada stanovnika i svo okruženje od milion i po stanovnika, treba da bude zadovoljeno kroz priloge u „Hronici iz regiona“ Ja mislim drugačije. Jer, ako svi građani Srbije imaju obavezu a plaćaju TV pretplatu, ma kako se ona zvala, i to je u redu, ako je odluka skupštinske većine i ako je Vlada tako uredila, u redu, to će biti zakon i to će se realizovati, onda ja tražim od ove Skupštine i od vas, gospodine ministre, jer vi ste i moj ministar, iako sam iz Niša, da ja imam ista prava i istu mogućnost javnog servisa kroz regionalne centre, kroz regionalne servise, kako god da ih zovete, pa ne zvala se to niška televizija, neka se zove Beograd četiri, pet, sedam, 12, nije bitno. Suština je bitna, da problemi lokalnih zajednica, bili dobri ili loši, se tu publikuju i da ljudi gledaju ono što ih interesuje. Jer, mene stvarno ne interesuje da li ide „dvojka“, mene interesuje da li ide autobus od Ledene stene do Niške banje. Mene stvarno ne interesuje da li radi vodovod, jeste da je to problem i to Beograđane muči, da li Makiš radi kako treba, mene interesuje da li je zamućena Studena. Znači, mi imamo sijaset svojih problema koje želimo da kroz taj javni servis adekvatno sagledamo i da budu propraćeni. Očekujem da svi poslanici, naročito iz mog grada, jer grad Niš je pokrenuo inicijativu i 35 hiljada građana Niša je potpisalo peticiju da niška televizija bude regionalni… Znači, 35 hiljada ljudi je potpisalo da bude regionalni centar i nadam se da će poslanici podržati stav svojih sugrađana. Ja se nadam da su vaše izlaganje vrlo pažljivo čuli i rukovodstvo RTS i RTV, jer mislim da je to upravo jedan pravac u kome oni moraju da poboljšaju svoj program i da obezbede da informacije iz cele Srbije budu dostupne svima. Ako mislite da mene u Beogradu manje zanima šta se dešava u Nišu, grdno grešite. I to ne samo u onome što je vezano za kulturu. Takođe, mislim da nije u ovom trenutku dobro da regionalne servise tretiramo kao političko pitanje, već moramo da ih tretiramo kao ekonomsko pitanje. Ako se ponovo vraćamo na strategiju koja je doneta 2011. godine, ona je ipak doneta u nekim drugim ekonomskim okolnostima, a donošenje zakona nije donošenje liste lepih želja nego jednostavno ono što je moguće u ovom trenutku sprovesti. Ukoliko se budu menjale okolnosti, pre svega ekonomske, mislim da niko nije protiv toga da kroz izvestan broj godina razmatramo kroz izmene i dopune zakona postojanje regionalnih centara. U ovom trenutku, to naprosto nije moguće. Ali, sa onim kako je definisan javni interes, koji mora da bude zastupljen u Javnom servisu, ja mislim da se dobar broj problema o kojima ste vi govorili rešava. U krajnjoj liniji, to je sada stvar na rukovodstvima RTS-a i RTV-a da počnu da proizvode takve programe gde će se i građani Niša, Vranja i svih drugih delova Srbije prepoznati, što mi se čini da se oni trude već sada, u ovom trenutku. Ali, kroz ovo stabilno finansiranje u narednih godinu i po dana kroz budžet, ja sam siguran da to može još da se popravi. Zahvaljujem. Nemate prava na repliku. Ministar je samo odgovorio. Izvolite. Poštovani gospodine ministre, gospodo poslanici, sistem javnog informisanja u svakoj zemlji ima poseban značaj za razvoj demokratskih odnosa u društvu, za razvoj ukupne kulture stanovništva jedne države, za ukupno razumevanje i stvaranje jedne klime u kojoj svaki čovek živi, bez obzira na vrstu medija, način javnog obraćanja i komuniciranja i zato ove teme, odnosno danas ove zakone mora da razmatramo i sa posebnom pažnjom. Strategijom razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji, usvojenoj 2011. godine, predviđeno je da se ovaj prostor do 2016. godine potpuno preuredi, privatizuje, reguliše novim zakonima koji će biti usklađeni sa najvišim standardima zemalja EU i to u stvari sada i radimo. Radi ilustracije, reći ću da prema podacima Radio-difuzne agencije, a stoji i u Strategiji, u Srbiji dozvole za emitovanje danas poseduje 321 radio stanica, jedna pokrajinska, 48 regionalnih, 267 lokalnih, da ima 134 TV stanica, šest nacionalnih, 30 regionalnih i 98 lokalnih. U procesu društvenih i ekonomskih promena, u dosadašnjem načinu privatizacije, status mnogih od ovih stanica je promenjen i one jesu privatizovane. Urušen je, međutim, u mnogim od njih ekonomski položaj medija, ostvarena je puna zavisnost, finansijska, ali i svaka druga, od kapitala, tako da smo dobili u celini za poslednjih 10-ak i više godina pad nivoa kvaliteta, neadekvatnu produkciju, tabloidizaciju, auto-cenzuru, o kojoj je takođe bilo reči. U suštini, svi smo nezadovoljni lošim stanjem i lošim kvalitetom. Naš cilj, kako stoji u Strategiji, odnosno cilj Vlade i države mora biti, a to je danas i naš najveći izazov, podizanje kvaliteta programa, jačanje civilnog sektora, stvaranje uslova da regionalni i lokalni emiteri na ekonomski održiv način proizvode urednički nezavisan i profesionalno kvalitetan sadržaj. On mora biti takav, što je i cilj demokratski razvijenog i uređenog društva, kao i da podstiče građane na novo, aktivno učešće u stvaranju medijske slike medijskih programa i sadržaja. Ciljevi su, u svakom slučaju, stvaranje kvalitetnog programa, jačanje pluralizma, puna uređivačka nezavisnost. Pred nama se danas nalazi set novih zakona koji na nov način reguliše oblast javnog informisanja i naša očekivanja od njih su svakako velika. Svaki od ovih zakona pokriva opšta pravila javnog informisanja, kao i posebna sredstva i metode ostvarivanja javnog informiranja. Ovi zakoni, ili bolje reći zakoni iz ove oblasti, u Skupštini su usvojeni pre desetak i više godina. U međuvremenu su delimično menjani. Međutim, sasvim je evidentno i sigurno da je sfera javnog informisanja i medija preko kojih se ona ostvaruje veoma dinamična, da se tu sredstva menjaju veoma brzo, metode i terminologija još brže, a svi zajedno se moraju usaglašavati sa onim što postoji u zemljama u okruženju, zemljama EU, kako bi se ostvarila puna kompatibilnost i sadržaja, i medija, i programa, i načina emitovanja, i sredstava, kao i puna nezavisnost. Brza i efikasna razmena informacija na širem prostoru svakako je svima nama danas zajednički interes. Danas i donosimo ove nove zakone koji u reformskom pogledu pokrivaju ogroman prostor i potpuno su u tom smislu novi. Zakoni koji su pred nama su, mogu reći, jedan od najhrabrijih reformskih poteza u ovoj oblasti i donose promene koje od nas traže razumevanje promena, uključivanje u te promene, učenje, prilagođavanje, a posebno utakmicu, utakmicu u znanju, utakmicu u kvalitetu i utakmicu u radu, jer privatizacija medija na ovaj način menja i položaj i ulogu osnivača, ulogu vlasnika, kapitala, odgovornost urednika, položaj svih novinara u ovom sistemu. U ovoj utakmici nedopustivo je grubo kršenje pravila o istinitom, dostojanstvenom informisanju, o značaju opšteg interesa, ali i o dostojanstvu svake ličnosti, bilo javne ili ne. Prva asocijacija kada se kaže „mediji“ danas jeste tabloidizacija, kršenje pravila, neetičnost, senzacionalizam, kritizerstvo, zloupotreba medijskog prostora, skrnavljenje ugleda pojedinaca. Nedopustivo je, štetno je, pa mora biti i kažnjivo, kada su mediji istovremeno tužilac pre tužioca, istražitelj pre istražitelja, sudija pre sudije. Prvo, ne sme se neprovereno, netačno i tendenciozno ljudi u medijima optuživati, ponižavati ili linčovati. Pominjem samo onaj član 8. o kojem je ovde bilo reči do sada. Tu su možda pregrubo neke stvari, terminologijom rečeno, ne sporeći, naravno, pravo i pravilo da svako, posebno javne ličnosti, moraju da budu istaknute u smislu ocene javnosti, ali ne nikad na rušenje sistema šta je tačno, a šta netačno, šta je medijska hajka, šta je neosnovani linč, šta je optužba stvaranje lične krivice bez suda, jer je to narušavanje ljudskog dostojanstva i etički je neodgovorno. Nama, donošenjem ovih zakona, ja tako razumem stvari, ovo uopšte i nije cilj. Informisanje mora da bude svakako objektivno i tačno, te se ovakvim zloupotrebama mora stati na put. Novinarstvo štetno deluje na sve ljude i sve oblike života. Cilj nam je postizanje drugih efekata i drugih kvaliteta. Zato podržavam, odnosno poslanička grupa SPS, svaku promenu koja obezbeđuje profesionalne sadržaje, kvalitet vesti i programe koji pobuđuju dobre emocije i ljudsku solidarnost, ali ne strah, nesigurnost, jer to dobro ne donosi nikom, a bilo ga je do sada i previše. Sledeće našta želim da skrenem pažnju, a što smatram jako važnim, jeste zaštita medijskog pluralizma. Kada je o tome reč, svuda se ističe njegov veliki značaj, jer u ovoj oblasti nikako nije dozvoljeno stvaranje monopola. Posebno se podvlači značaj javnog, otvorenog, svestranog, objektivnog informisanja iz više centara i raznih izvora. Čini mi se da ovde u ovom zakonu to nije možda dovoljno jasno definisano. To su članovi 45. do 47. jer se kaže da merna jedinica merenja pluralizma, 50% štampanih medija, odnosno 35% medijskog prostora u oblasti slušanosti ili gledanosti, a nigde se ne kaže kako, ko i čime meri taj procenat. Nije mi poznato da postoji jedan objektivan, standardizovan mehanizam za to, već se meri možda uzorkovanim istraživanjem ili na neki drugi način. Zato mislim da je možda radi preciznosti nevažno da postoji dodatak rečenice koja ipak sugeriše na to da jedan vlasnik može u tom smislu da raspolaže jednom nacionalnom frekvencijom ili medijem. Sledeće našta bih htela posebno da istaknem pažnju je zakon da govori o osnivanju javnih servisa na nacionalnom i pokrajinskom nivou, govori o osnivanju posebne ustanove preko koje se obezbeđuje informisanje naših građana na KiM, što smatram da je od posebne važnosti. Izuzetno želim da pohvalim, jer sam u jednom trenutku izgubila iz medija da je to prisutno, pa sam se čak uplašila da li to nećemo preskočiti. Dakle, apsolutno podržavam i smatram da je ovo od velike važnosti, ali zakonom je predviđeno i postojanje medija na lokalnom nivou, naročito način kako se osnivaju, finansiraju i sufinansiraju, i dalje funkcionišu, ali ipak smatram da je možda bilo dobro, makar i u naznaci, u zakonu da stoji postojanje i ovih regionalnih medija o kojima je reč, jer smatram da, na primer, lokalne zajednice u jednom trenutku mogu da imaju svaka svoju lokalnu stanicu, ali istovremeno, na primer, one u blizini, pa ću reći Jagodina, Ćuprija, Kragujevac, Kraljevo itd, mogu da prepoznaju svoj regionalni interes, da udruže svoja sredstva i sve ostale potencijale i time stvore u dogledno vreme i svoju regionalnu centralu, jer se time obezbeđuje upravo ono što smo rekli na početku zakona, da sva sredstva informisanja i mediji budu približena građanima. Ako smo sami konzumenti tih usluga i korisnici njihove, ako je tendencija da sami i učestvujemo u njihovom stvaranju, mislim da ovo nije zgoreg, bez obzira što mi nemamo u onom najklasičnijem smislu reči – regionalno organizovanje države Srbije, sem pokrajine i ovih interesa, ali za budućnost mislim da to neće apsolutno da škodi. Moglo bi se govoriti o značaju ovog programskog finansiranja i potpuno uvažavam pristup ka tome kao jednom posebnom segmentu i posebnoj temi. Pri tome, važno je podržati lokalne medije da se ne bi privatizovanjem izgubili i da ne bi i te lokalne sredine ostale bez svojih sadržaja i svoje mogućnosti da učestvuju u tome. U svakom slučaju, smatram da se kod donošenja ovih zakona ostvaruje transparentnost trošenja novca, stvaralačka utakmica, bolji kvalitet programa, usaglašenost sa zakonima EU. Svakako, ne sme to da bude zakon radi zakona, već zakon koji će poštovati, a time stvoriti pozitivnu stvaralačku, takmičarsku klimu, novi kvalitet informisanja, edukacija, ali života. U tom smislu, podržavamo ove zakone i glasaćemo za njih. Hvala.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, kolege poslanici, pred nama je set medijskih zakona, ali ću ja govoriti danas samo o jednom, i to ne slučajno. Ovaj zakon nisam čitala kao narodni poslanik, već kao neko ko je godinama radio novinarski posao u informativi. Od svih prethodnih zakona koje smo imali, smatram da je ovo možda jedan od najboljih i ima više razloga za to. Ovo je prvi zakon koji tačno reguliše šta su mediji, tačnije šta nisu. Dakle, nisu knjiga, film, nosači audio-vizuelnih sadržaja, naučni i stručni časopisi i internet pretraživači. Ovaj zakon napokon daje mnogo veća prava novinarima nego što su to imali do sada, zapravo imali su, ali smatram da su, barem iz mog iskustva, trpeli mnoge posledice. To je tačno regulisano članom 49. Zakona, koji jasno kaže – novinaru ne može prestati radni odnos, umanjiti se ugovorena zarada ili naknada, niti se može staviti u nepovoljniji položaj, jer je u javnom glasilu objavio istinitu tvrdnju i mišljenje, kao ni zbog toga što je svoje mišljenje izneo van medija, kao svoj lični stav. Takođe, u novinarskom poslu ima i bilo je pritisaka od strane urednika, ali i drugih lica da određenu informaciju, vest ili prilog mora da napravi onako kako mu se to naredi i na kraju taj novinar mora da se potpiše na taj prilog kao da je informaciju sam dobio, a nije. U članu 50. stoji da novinar ima pravo da odbije da izvrši nalog urednika, ako bi se u skladu sa tim nalogom kršio propis, pravila struke i novinarske etike. Ovim zakonom stavljena je tačka na pritisak novinara da radi po naredbi i da nema strahda, ukoliko urednik od njega tako nešto zahteva, može da izgubi posao. Termin koji u poslednje vreme koriste pojedinci jeste cenzura, ali to su upravo oni koji su za vreme dok su bili na vlasti najviše voleli da cenzurišu, i to upravo one koji su bili u opoziciji, pojedine političke funkcionere, ali javne ličnosti koje su iznosili stav i mišljenja koji nisu bili u skladu sa onima koji su bili na vlasti. Ponoviću se, sve govorim iz iskustva novinara i taj posao sam radila punih 13 godina. Pritisak nije vršen samo na novinare, već i na urednike, ali to je prošlost. Sada se u zakonu jasno definiše zabrana cenzure. Zato je jako važno da je zakonom regulisano, da je javno informisanje slobodno i ne podleže cenzuri. Dakle, novinar ima slobodu da profesionalno radi svoj posao i bez cenzure. Medijima se daje sloboda da objavljuju informacije i stavove o svemu o čemu javnost, tj. građanin, kao i mi treba da budemo na vreme i potpuno obavešteni. Takođe, jako je bitno da se svaki fizički napad na urednika i novinara kažnjava po osnovu zakona. Jedno načelo ovog zakona jeste zabrana monopola. Ovakav stav bitan je, jer svaki građanin ima pravo da formira svoje mišljenje o svemu što se dešava u zemlji, a upravo to može kroz različite izvore informacija i medijske sadržaje. Kada već govorim o zabrani monopola, nadovezaću se na deo zakona koji reguliše vlasničku strukturu u medijima, a koja će posle donošenja ovog zakona i usvajanja biti transparentna. Zašto je to bitno? Posebno je važno kada je reč o onima koji rade u medijima. Kada, na primer, jedna marketinška agencija, neću je imenovati, ima monopol i ekonomski, ali politički uticaj, jasno je da će ona uređivati i politiku u određenom mediju. Ako se suprotstavite istoj, ta medijska kuća, ili će biti ugašena, ili dovedena na minimum egzistencije, a samim tim novinari i svi zaposleni u toj medijskoj kući neće primati platu mesecima, kao što je to bio slučaj koji traje i dan danas, a neki će ostati i bez posla. Jedan od razloga zbog čega sam otišla iz medija je upravo ta materijalna situacija, ali mi je drago da danas kao narodni poslanik imam priliku da ukažem na sve probleme koji muče i novinare i medijske kuće. Ovim zakonom se jasno staje na put svim monopolistima koji su godinama bili uzrok loše materijalne situacije medijskih kuća, lošeg materijalnog stanja novinara, dok su se za to vreme oni samo bahato obogatili. Na kraju, kao poseban član bih izdvojila zabranu javnog izlaganja pornografije. Svi znamo da jednu novinu prodaje naslovna strana. Međutim, te novine gledaju deca i maloletna lica. Jasno je koliko to može negativno da utiče na njih. Dakle, štampani mediji, tj. novine neće smeti više da na prvoj i poslednjoj strani imaju pornografski sadržaj, jer će u suprotnom za kršenje ovog pravila novinar platiti kaznu od 50.000 do 150.000 dinara. Kada sam već kod kaznenih odredbi, napomenuću još neke – ukoliko se u nekoj informaciji neko označi krivim pre pravosnažnosti presude ili ukoliko se objavi slika maloletnika koja može da ugrozi njegovo pravo ili interes. Ovo su dakle samo neke kazne koje su predviđene ovim zakonom.

Reč ima narodna poslanica Ivana Dinić, a neka se pripremi narodni poslanik Milan Stevanović. Izvolite. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, kolege narodni poslanici i poslanice, set predloga medijskih zakona, koji su danas u skupštinskoj raspravi, iako naizgled nema direktan uticaj na privredu i razvoj naše države, zapravo uređuje na jedan svojevrstan način kulturološku sferu života, kroz održavanje kulturnog identiteta i razvijanje svesti u pravcu demokratizacije našeg društva u oblasti javnog informisanja. Stalni razvoj tehnike i stepen tehnoloških dostignuća imaju direktan uticaj na ovu oblast društvenog života, koja je veoma dinamična i u stalnom je razvoju. Stoga se sistem javnog informisanja mora uskladiti sa vremenom u kojem živimo. Naime, Ustavom Republike Srbije zagarantovana je sloboda mišljenja, izražavanja i razvoja ličnosti, kao i sloboda medija, ali baš zbog toga je neophodno definisati pravila kojima će se istovremeno obezbediti i sloboda i zaštita, kako u iznošenju, tako i u primanju i razmeni informacija i ideja putem medija, radi unapređivanja vrednosti, kao što su pravovremenost, nepristrasnost, istinitost i potpunost informisanja. Iz mog ličnog iskustva i dobre komunikacije sa ministrom Tasovcem, koji je pri izradi ovog seta medijskih zakona bio otvoren za svaki oblik saradnje, pouzdano znam da je šira javnost bila upoznata sa svim činjenicama kroz javna slušanja i debate koje su mnogo puta vođene na ovu temu. Mnogi nedostaci i nedorečenosti izmenjeni su i prilagođeni su najvišim međunarodnim standardima i standardima zemalja članica Evropske unije. Podržavam diskusiju koleginice Mirjane Dragaš u nameri da se sa ovim setom predloga medijskih zakona uskladi ili pronađe način prilagođavanja medijskoj strategiji do 2016. godine, koju je Vlada Republike Srbije usvojila septembra 2011. godine. Pitanje za ministra je da li će se i na koji način primenjivati mnoge odredbe ove strategije koje nisu usaglašene sa odredbama Predloga zakona o javnim medijskim servisima, Predloga zakona o javnom informisanju i medijima i Predlogu zakona o elektronskim medijima, a o kojima danas diskutujemo? Ukazala bih na zabrinutost građana Republike Srbije južno od Beograda povodom stepena informisanosti ovog područja, jer omogućavanjem formiranja samo nacionalnih i pokrajinskih javnih medijskih servisa oni ne bi bili u ravnopravnom položaju kada je u pitanju ostvarivanje javnog interesa u oblasti informisanja na regionalnom i lokalnom nivou, a što je protivno medijskoj strategiji do 2016. godine. Zbog toga bih predložila Odboru za kulturu i informisanje, kao i resornom ministru izmenu člana 2. Predloga zakona o javnim medijskim servisima, člana 8. i člana 13. istog Predloga zakona u kojima treba predvideti postojanje regionalnih javnih medijskih servisa, jer regioni definisani medijskom strategijom do 2016. godine podrazumevaju medijske regione, a ne teritorijalno utvrđene regione. Zbog toga je važno pitati da li je moguće formirati regionalne javne servise, čije bi se finansiranje pokrivalo putem pretplate slične sadašnjoj pretplati za RTS, dok bi se pravila koja važe za nacionalni i pokrajinski javni servis primenila i na regionalno emitovanje? Vlada Republike Srbije je do sada postigla velike rezultate u svim oblastima detaljnom istrajnošću, odlučnošću u rešavanju problema i situacije u kojoj se naša država nalazi, pokazujući jednu ozbiljnost u pristupu izvršavanja zadataka i visok stepen odgovornosti kada je u pitanju realizacija postavljenih ciljeva. Naša Vlada se na ovaj način, velikom brzinom, kreće u susret rešavanju onih problema koji unazađuju razvoj svih segmenata života naših građana. Jedan od osnovnih načina funkcionisanja medija, koji je predviđen ovim setom medijskih zakona jeste učešće na javnim konkursima, koji se raspisuju za tačno definisane projekte. Obzirom na ozbiljnost ocenjivanja projekata podnetih na konkursu, vrlo je bitno da zajedno dođemo do nekih sugestija koje će se sigurno pokazati kao vrlo korisne u sprovođenju ovih konkursa, odnosno u legitimnosti rada stručne konkursne komisije, kao što su recimo, definisanje obrazovnih, stručnih i drugih kriterijuma koje treba da ispunjavaju članovi stručne konkursne komisije iz redova nezavisnih stručnjaka za medije. Koliko će koštati njihov rad? Da li nezavisni stručnjak može da bude član jedne ili više stručnih komisija? Kome će članovi komisije polagati račune i koje bi bile sankcije usled njihovog eventualnog nesavesnog rada? Ko će nadzirati i kontrolisati rad komisija i mnoge druge? Ono što je jedna od najvećih prednosti, recimo, ovog seta medijskih zakona jeste podsticanje transparentnosti u radu svih medija, kao i stvaranje zdrave konkurencije u pogledu kvaliteta rada u oblasti informisanja od javnog interesa u smislu unapređenja objektivnosti, verodostojnosti i istinitosti izveštavanja. Povlačenje države iz medija na ovaj način približava svest našeg naroda, standarda i propisa sa direktivama zemalja članica EU. Ukazala bih na još jednu veoma važnu odredbu Predloga zakona o javnom informisanju i medijima. Naime, ovim predlogom zakona predviđeno je povlačenje države iz medija i privatizacija istih do 1. jula 2015. godine. Nažalost, do sada su se primeri privatizacije u medijskoj sferi pokazali neuspešnim. Ja sam uverena, da iako nakon 56 neuspelih privatizacija, i jedine uspele privatizacije kada je u pitanju radio „Srbobran“, uverena sam da Vlada Republike Srbije sa legitimitetom koji je dobila na poslednjim izborima, zasluženom podrškom i poverenjem građana usled visokog stepena odgovornosti i kompletne realizacije postavljenih ciljeva će nesumnjivo radi ravnomernog razvoja svih delova Srbije posebno obratiti pažnju na modele privatizacije, koji će uslediti kako u ovoj tako i u drugim oblastima. Svi smo svesni toga da je demografsko pražnjenje nerazvijenih sredina jedan od najvećih problema u Republici Srbiji. Zbog toga ne smemo da dozvolimo da informativni, obrazovni, kulturni i zabavni sadržaj medijskih usluga, koji zapravo predstavljaju nivo informisanosti jednog društva, a njihova primena stepen razvijenosti tog društva, načine centralnu i južnu Srbiju, otuđenim i nerazvijenim delovima Republike Srbije bez prava na ostvarivanje javnog interesa u toj oblasti. U nadi da će nadležno ministarstvo uvažiti neke od ovih predloga unapređenja i efikasnije primene ovog seta predloga medijskih zakona, poslanička grupa SPS u danu za glasanje će naravno podržati ovaj set medijskih zakona, kao i sve reformske zakone koji će ubrzati napredak našeg društva.

Što se tiče konkursnih komisija koje ste spominjali, oni će dakle imati od tri do pet članova i većini će činiti članovi koji su predloženi od strane medijskih i novinarskih udruženja. Međutim, ono što mislim da je jako bitno, da se ne bi stvorio tu pogrešan utisak, dakle, Zakon o javnom informisanju i Zakon o javnim medijskim servisima, upravo tretiraju pravo na informisanje svih građana na teritoriji Republike Srbije. U ostalom kada govorimo o konkursnim komisijama, evo ovde, znači vrlo jasno stoji polazeći od narodnog interesa organ nadležan za poslove javnog informisanja Republike Srbije, AP ili lokalne samouprave donosi odluku o konkursima koji se raspisuju u toku kalendarske godine. Još jednom bih ponovio ono što je više puta rečeno. Postojanje regionalnog servisa nije političko već ekonomsko pitanje u ovom trenutku. Takođe u trenutku kada je jasan stav države da se povlači iz vlasničke strukture medija, neko zlonameran bi to mogao da tumači kao pokušaj izbegavanja privatizacije. Apsolutno sam ubeđen da će kroz ovo stabilno finansiranje naša dva javna servisa i siguran sam da oni vrlo pažljivo slušaju, jer mislim da je ovo za njih dragoceno da čuju kakve su primedbe ljudi iz različitih sredina, da će oni tokom ovih godinu i po dana uspeti do tog stabilnog budžetskog finansiranja da i te sadržaje na adekvatan način prate, tako da u trenutku kada počne da se primenjuje taksa koja obavezna od 1. januara 2016. godine, to ne bude samo obaveza, nego da ljudi imaju svest da time doprinose i svom sopstvenom informisanju i da na taj način izgrađuju jednu od najbitnijih institucija demokratskog sistema, a to je javno informisanje.

Taj javni servis nije ispunjavao ono što je bio njegov zadatak zbog toga ovo je ovo bitno i zbog toga su bitni ovi zakoni. Želim odmah da kažem nešto što se tiče opozicije i hitnosti ovog postupka. Ako neko ima jasnu viziju šta želi da uradi, onda jedan ili dva zakona to ne mogu da sprovedu. Sve ove zakone moramo da dovedemo da bi što pre bili efikasni, jer jedan zakon sam ne donosi set reformskih zakona. Svuda na svetu se tačno zna ko je vlasnik kog medija i nema problema ako neko čuva interese vlasnika. Ali, ovde to nije bio slučaj. Neko je pod parolom neutralnosti u stvari bio vlasnik nečega i dominantno na medije. To ovaj zakon rešava. Sa druge strane kod javnog servisa je po meni najbitnije uređivačka nezavisnost. Dugo godina sam vodio političke kampanje. U medijima imate tri vrste vremena. Imate zarađeno vreme, plaćeno vreme, gde je zarađeno vreme za šta se mi u kampanji borimo. Napravimo veliki događaj, veliki miting i onda vidimo da na javnom servisu smo šesti ili sedmi sa tri sekunde ili deset sekundi vremena koje dobijamo. Plaćeno vreme je jednostavno, platite i gledate sebe i to je svuda na svetu tako. Postoji još jedno poziciono vreme, ali mi smo izmislili još jedno, političko. Tu je neko dobijao vreme samo zato što je imao uticaja u politici.

Mislim da tu treba da obratimo pažnju.

Kružio je jedan vic da tadašnji predsednik nije dozvoljavao ni deci da otvore čokoladu, on se pojavljivao na otvorenim. Što je najvažnije, to je bila vest dana na nekom mediju. Mislim da tome treba najviše da se borimo. Postavljam pitanje ministru da li on garantuje sprovođenje ovog zakona? Glavna stvar je implementacija zakona. Svaki zakon je mrtvo slovo na papiru. Ne može ministar to da garantuje.

Retko kada se dešava da neko ko ima ovakvu količinu vlasti da donosi ovakav zakon koji je potpuno transparentan. Upravo zbog lošeg iskustva koje smo imali u prošlosti.

Reč ima narodni poslanik Vesna Marjanović, a neka se pripremi narodna poslanica Aleksandra Đurović. Poštovani predsedavajući, ministre, kolege narodni poslanici, kao član Odbora za evrointegracije na početku želim da napomenem da se Srbija kao kandidat za članstvo u EU potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju obavezala na donošenje novih zakona kojima će se regulisati oblast javnog informisanja u skladu sa najvišim evropskim standardima. Predloge zakona koji su danas na dnevnom redu usvojićemo pre svega zbog uređenja svoje države, jer je sloboda mišljenja i izražavanja fundamentalno ljudsko pravo. Nakon završetka eksplonatornih i bilateralnih skrininga za poglavlja 2, 10 i 23 za nastavak daljeg proces pridruživanja neophodno je da uskladimo medijske propise sa evropskom regulativom. Set medijskih zakona o kojima danas raspravljamo ima za cilj regulisanje oblasti javnog informisanja u skladu sa članom 11. Povelje EU o osnovnim pravima, članom 10. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, ali i sa standardima Evropskog suda za ljudska prava. Želim da pomenem i to da su ovi predlozi zakona dobili pozitivnu ocenu Evropske komisije, što znači da je radna grupa koja je radila na njihovoj izradi dobro obavila svoj posao. Kada je u pitanju Predlog zakona o javnom informisanju i medijima najznačajnije novine su povlačenje države iz vlasništva u medijima, osim u slučaju dva javna servisa koji su regulisani posebnim predlogom zakona, zatim transparentnost vlasništva u medijima uvođenjem registra medija u kome će se jasno videti vlasnička struktura, definisanje transparentnog sistema finansiranja iz budžeta sa različitih nivoa vlasti kroz preduzetni sistem projektnog finansiranja medija i na taj način uspostavljanje kontrole trošenja sredstava. Po završetku procesa privatizacije u medijima moći će da se kod države aplicira za finansijsku podršku onim sadržajima koji predstavljaju javni interes u oblasti informisanja. Zatim, regulisanje statusa položaja i predstavnika stranih medija takođe je predviđeno ovim zakonom, a posebno bih naglasila deo ovog zakona koji garantuje posebna prava pojedinim kategorijama lica, a koji se odnosi na pravo na informisanje lica sa invaliditetom, naravno primenom odgovarajuće tehnologije. Što se tiče Predloga zakona o elektronskim medijima, jasno je da nova tehnološka dostignuća zahtevaju stalno unapređenje pravne regulative, jer sve članice EU u obavezi su da do kraja 2015. godine pređu sa analogno na digitalno emitovanje programa, a sve to zahteva izmenu i dopunu pravnih akata kojima se reguliše ova oblast.

Biće ukinuta TV pretplata i država će do kraja januara 2016. godine finansirati oba javna servisa, a nakon toga taksa će postati jedini način za finansiranje. Ovakvim načinom finansiranja bi se obezbedila suštinska nezavisnost ovih medija, što se u praksi evropskih zemalja pokazalo kao uspešan metod. Na kraju, odlika svakog demokratskog društva je da garantuje slobodu javnog informisanja, da omogući svojim građanima, bez diskriminacije, najšire zadovoljavanje potreba za blagovremenim informacijama iz svih oblasti života. Pravo javnosti da bude informisana se ostvaruje putem medija, a to je moguće ostvariti slobodnim razvojem nezavisnih profesionalnih medija. Srpska napredna stranka će podržati ove predloge zakona. Pozivam kolege iz drugih stranaka da to učine. Molim Službu Narodne skupštine da preuzme kartice narodnih poslanika koje se nalaze u elektronskom sistemu, a poslanici se ne nalaze trenutno u sali. Reč ima narodni poslanik Aleksandra Đurović, a neka se pripremi narodni poslanik Vladica Dimitrov. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, koleginice i kolege narodni poslanici danas je pred nama dugo očekivani set medijskih zakona, Predlog zakona o javnom informisanju i medijima, Predlog zakona o elektronskim medijima i Predlog zakona o javnim medijskim servisima. Želim da izrazim i moje lično zadovoljstvo što možemo da razgovaramo danas o ovim zakonima i da ih usvojimo u toku ove nedelje. Ovi zakoni predstavljaju okvir za kvalitetnije informisanje građana Srbije u skladu sa standardima i vrednostima koje postoje u zemljama članicama EU. Jasno je da je Vlada Republike Srbije predlažući ovaj set medijskih zakona prvenstveno želela da zaštiti interese građana Srbije, pre svega u odnosu na pitanje izlaska države iz vlasništva u medijima, odnosno privatizacije medija, takođe prelaska sa budžetskog na projektno finansiranje medija i ono što je jako važno, to je pitanje transparentnosti vlasništva u medijima. Izuzetno je važno to što se uvodi medijski registar u kome će biti javno dostupni podaci o svakom ko ima više od 5% vlasništva u nekom mediju, kao informacija o državnoj pomoći koju neki mediji primaju. Država neće moći da favorizuje određene medije kako bi oni povoljno izveštavali, a svaki građanin će moći da se informiše o tome koliko je neki medij dobio novca od države, lokalne samouprave, javnih preduzeća. Povlačenje države iz medija je bilo čak predviđeno i ranije, ali to nikada nije sprovedeno. Proces privatizacije u medijima mora da bude završen do jula 2015. godine, a nakon toga mediji će moći da apliciraju kod države za finansijsku podršku onim sadržajima koji predstavljaju javni interes u oblasti informisanja. Ono što je važno istaći je da su predloženi zakoni u potpunosti usaglašeni sa Evropskom komisijom. Ovde smo mogli da slušamo zamerke vezane za hitnost postupka i nikako ne mogu da se složim sa tim, posebno imajući u vidu da su medijski zakoni već dugi niz godina analizirani, da su nastavak medijske strategije, koja je usvojena još 2011. godine. Takođe, svaki od ovih zakona imao je i nekoliko javnih slušanja, tako da mi poslanici kada smo dobili ove predloge zakona ni u kom slučaju nismo bili iznenađeni onim što smo mogli da pročitamo u njima. Pitanje transparentnosti vlasništva u medijima je problem koji je kod nas postojao jako dugo i koji je najčešće bio zloupotrebljavan. Nije iznenađujuće što je to pitanje bilo često pokretano od međunarodnih institucija, Evropske komisije, OEBS-a, Saveta Evrope. U prošlosti je bilo moguće čak i da neki lideri političkih stranaka budu vlasnici medija, a da o tome građani ništa ne znaju. Sada to više ne može da se desi, jer će svaki medij morati da objavi ko je vlasnik medija, ko je učestvovao sa bilo kakvim novčanim prilozima u određenim medijima, tako da ćemo na taj način biti kvalitetnije informisani i biće nam jasnije zašto se određeni sadržaji plasiraju kroz određene medije. Takođe je važno da i naši građani obrate pažnju na te podatke, kako bi imali kritičko mišljenje na onaj sadržaj koji se plasira u datim medijima. U Zakonu o javnom informisanju je navedeno načelo koje se tiče omogućavanja dostupnosti javnosti podataka o medijima radi formiranja sopstvenog mišljenja o verodostojnosti i pouzdanosti informacija, stavova i mišljenja objavljenih u medijima, kao i sagledavanja mogućeg uticaja na javno mnjenje i zaštite medijskog pluralizma. Zakonskim odredbama je takođe predviđeno da su nosioci javnih, odnosno političkih funkcija dužni da trpe iznošenje kritičkih mišljenja koja se odnose na rezultate njihovog rada i politike koju vode. Kritika nikada nije ni bila problem, zdrava kritika često može da bude dobar podstrek za bolje rezultate rada. Ono što je jako važno i na šta smo uvek apelovali, to je istinitost informacija. Mediji često mogu i da unište život nekome plasirajući neke informacije koje se nekada predstavljaju kao informacije iz dobro obaveštenih izvora. Često tendenciozno predstavljanje u medijima, a da se pre toga i ne proveri verodostojnost takvih informacija. Mediji sami stvaraju svoj kredibilitet kroz sadržaj koji plasiraju, tako da kada i sami građani vide da neki medij više puta objavi informaciju koja se posle ispostavi kao netačna informacija, samim tim će imati mnogo više kritike prema svim sadržajima koje takav medij plasira. Zakonom je garantovana sloboda javnog informisanja i zabrana cenzure, diskriminacija novinara, vršenje pritiska, pretnje ili ucenjivanja novinara, urednika i izvora informacija. U Srbiji ni danas nema cenzura i vlada potpuna sloboda javnog informisanja, a najbolji pokazatelj toga je vrlo jednostavan, dovoljno je otići na kiosk i kupiti sve dnevne i nedeljne novine, tako da ćemo moći da vidimo dosta kritika upućenih na rad članova Vlade, prvenstveno na rad premijera gospodina Vučića, a to u zemljama gde postoji cenzura je apsolutno nemoguće. Takođe, možemo da vidimo da jedne dnevne novine svakodnevno objavljuju apsolutno, ne samo kritičke poglede, nego potpuno neistinite informacije vezane za rad predsednika Republike, gospodina Tomislava Nikolića. Ako se setimo perioda pre 2012. godine, apsolutno nije bilo moguće da se pročita i jedan negativan tekst o tadašnjem predsedniku Srbije. Izvesna Džesi iz predsedništva je kontrolisala ceo postupak kako ne bi došlo do toga da neka informacija bude plasirana, a za koju nisu želeli da se zna.

Ako ste neupućeni, Džesi je Jasmina Stojanov i mi smo kao SNS, tada opoziciona stranka, vrlo često govorili o tome, jer smo jako dobro znali koliko se sve moguće aktivnosti SNS ne mogu pustiti ni u jednom mediju, a posebno u medijima koji su bili finansirani od strane građana Srbije. Iskreno se nadam da će ovaj set medijskih zakona, koji novinarima daje dosta slobode, uticati na to da dosta zaboravljeno istraživačko novinarstvo ponovo bude aktivnije, jer, iako u nekom početnom periodu izgleda možda da nije dovoljno isplativo, mislim da je na duže staze najisplativije. Vrlo je važno što se ovi zakoni usvajaju u trenutku kada su skrininzi vezani za poglavlja koja se tiču medija završeni i što smo dobili, takođe, već sada brojne pohvale od strane visokih zvaničnika EU na zakone koje usvajamo. Takođe, u Skupštini Saveta Evrope je u toku izrada monitoring izveštaja o Srbiji i samo se čekalo na set medijskih zakona kako bi taj segment ušao u izveštaj. Ovaj set medijskih zakona uređuje sferu medija u skladu sa evropskim standardima, tako da ću sa velikim zadovoljstvom glasati za sva tri predloga zakona. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Vladica Dimitrov, a neka se pripremi narodni poslanik Vladimir Đukanović. Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, što se tiče seta medijskih zakona, dosta toga smo čuli od samog ministra i prethodnih govornika. Dugo je Zakon o medijima bio na javnoj raspravi i stručna i opšta javnost je dala pozitivno mišljenje i novinarska udruženja, tako da bih posebnu pažnju posvetio upravo delu zakona koji se odnosi na elektronske medije u lokalnim samoupravama, a pogotovo tamo gde žive pripadnici nacionalnih manjina. Naime, zakon predviđa privatizaciju medija do jula 2015. godine, kojima su osnivači lokalne samouprave, i u slučaju da sam mediji ne nađe svog kupca na tržištu, paket akcija prelazi u ruke zaposlenih. S druge strane, zakon takođe predviđa da kupac medija, koji emituje program na jeziku nacionalnih manjina, mora zadržati programsku šemu u narednih pet godina. U sredinama sa većim brojem stanovnika, gde su mediji uglavnom tržišno orijentisani i gde mogu naći svog kupca, ovim zakonom omogućeno je pripadnicima nacionalnih manjina da imaju informisanje na svom maternjem jeziku. Ali, moram da kažem da nacionalne manjine sa manjim brojem pripadnika u malim sredinama u kojima sam medij ne posluje tržišno, dakle, nije tržišno orijentisan, koji skoro sigurno neće naći svog kupca do 2015. godine, a koji nema neku perspektivu da može da ostane i nakon 2015. godine, tu će se možda javiti problem. Naime, zakon je predvideo da nacionalni saveti mogu biti osnivači medija, u smislu osnivači javnih ustanova, privrednih društava ili fondacija. Takođe, zakon je predvideo da lokalne samouprave u sredinama sa većinskim stanovništvom manjinske pripadnosti mogu da sufinansiraju program medija do 80% vrednosti medijske produkcije. Međutim, ovi odnosi nisu striktno definisani i ja nisam hteo u formi amandmana da probam da menjam ovaj zakon, obzirom da znam da postoji dobra namera predlagača da budu sagledane nacionalne manjine, pogotovo u tim malim sredinama. Tačno je da ćemo mi doći do jednog specifičnog odnosa da u nekim normalnim okolnostima gde osnivač, a to bi bio u ovom slučaju nacionalni savet, i finansijer, a u tom slučaju bi to bila lokalna samouprava, ukoliko imaju normalne i dobre odnose, ne bi bilo problema za finansiranje tih lokalnih medija koji emituju program na jeziku nacionalne manjine. Međutim, predložio bih da samo Ministarstvo kulture i Ministarstvo lokalne samouprave na kraju, kod koga i pripadaju prava manjina, probaju na neki način podzakonskim aktom ili uredbom Vlade da bliže definišu upravo načine finansiranja i sredstva koja su neophodna, upravo da bi mediji u tim malim sredinama, sa nacionalno mešovitim stanovništvom, mogli da opstanu i posle 2015. godine. Tako da se nadam da u skladu sa tim pozitivnim propisima i željom da se, naravno, čuju i mediji koji emituju program na jeziku nacionalnih manjina, nadam se da će ovo biti u nekom narednom periodu prihvaćeno i naravno da ću, ne samo zbog toga, nego apsolutno zbog toga što se radi o jednom reformskom zakonu, glasati za ovaj set medijskih zakona. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović, a neka se pripremi narodna poslanica Biljana Ilić Tošić. Izvolite. Uvaženi predsedavajući, uvaženi gospodine ministre, svoje izlaganje ću započeti jednim pozivom, zato što mi stalno ovde slušamo kako postoji navodno nekakva auto cenzura, mada je to jedan besmislen termin, jer očigledno neko time vređa novinare, pa valjda pokušava da kaže kako novinari žele da se trude da napišu tekst, a onda ga sami povuku. Zaista ne razumem koji novinar to radi, ali očigledno se to ovde zapatilo u našem društvu, takav jedan besmislen termin. Zaista bih sada pozvao sve kolege novinare, pošto sam dugo godina s njima delio taj hleb i znam kako je teško danas živeti kao novinar, gotovo je nemoguće živeti danas kao novinar, pa ih ja pozivam da svi pišu veoma slobodno, da obavezno kritikuju vlast, da obavezno kritikuju rad premijera, da obavezno kritikuju rad ministara, da obavezno kritikuju sve nas poslanike, zato što je to potrebno ovom društvu. Nema razloga ničega da se plaše. Slobodno neka iznesu, jer mi nismo bogom dani ovde da nismo podložni kritici, već naprotiv. Ako nekog od nas uhvate u kriminalu, neka pišu o tome. Javnost je dužna da zna da li je neko od nas, ne daj bože, imao ruke u pekmezu i treba to da pišu. Pa čak i ako izmisle nešto, nemamo pravo da se ljutimo na njih, mi smo javne ličnosti i dužni smo tako nešto da istrpimo. Jedino ih molimo da nam omoguće da imamo demant, ali nemamo pravo da se ljutimo na novinare. Slobodno neka pišu, ovo je jedna slobodna država, samo što ćemo sada konačno znati ko stoji iza nekog teksta ili ko je u nekom elektronskom mediju ili radiju pustio određeni tekst, jer znaćemo konačno vlasničku strukturu. Mislim da je to nešto što je najvažnije, jer mnogi su do sada koristili medije i zloupotrebljavali, tako što niko nije imao pojma ko je vlasnik medija, pa se na kraju ipak ispostavi da je neki bivši predsednik jedne partije sa svojom marketinškom agencijom suvlasnik sa jednim tajkunom jednog medija, preko kojeg plasira određene informacije. Sada ste čak dužni da kompletnu vlasničku strukturu prijavite po Zakonu o informisanju, pa čak i ako imate 5% svega suvlasničkog udela, sve vaše ćerke firme ste dužni da prijavite koje su tu, tako da ćemo znati ko stoji iza kog teksta i koji mu je bio motiv. Što se tiče samih kolega novinara, ja ih molim da budu što slobodniji i što više kritike da daju na račun vlasti, zato što je to dobro za vlast i zato što ni jedna vlast nije dobra ako nema dobru kritiku. Što se tiče sva ova tri zakona, očigledno jedini protivnici su oni koji izgleda da su promenili kurs pa od onoga bez malo božanskog prema EU sada su otišli na neku potpuno drugu stranu. Njima su ovakvi zakoni izgleda ne dopadaju, a ove zakone je baš EU pohvalila i rekla je da su izvanredni. Inače, se zahvaljujem kolegama iz NDS zato što su bili jako korektni i na Odboru i njihova predstavnica gospođa Branka Karavidić je bila veoma konstruktivna i rekla da su odlični zakoni. Tako da joj se zaista na ovome zahvaljujem. Prva stvar koja se meni strašno ovde dopala gospodine ministre vezana je bila za definiciju šta su to mediji. Pošto smo ovde stalno pričali kako postoji cenzura na internetu, jel tako? Ovim zakonom se internetne definiše, država nema nikakav uticaj na internet. Prema tome, ljudi, pišite slobodno na internetu šta god želite osim, naravno ako to ne ulazi u domen neke krivično-pravne odgovornosti, ako neko ne poziva na rušenje ustavnog uređenja ili, ne znam, na neke terorističke akcije ali to je već problem za policiju, a ne naravno za državu. Ljudi pišite slobodno na internetu. Veliki sam pristalica i toga da sve javne ličnosti imaju neki svoj profil, da li na „tviteru“, da li na „fejsbuku“ na tim društvenim mrežama, zato što ste dužni da odgovorite narodu šta ljudi misle o vama, pa čak i ako je to nekada veoma ružno. Jedino, naravno nisam pristalica ako nekog uhvati pa vas baš psuje ali ima i takvih ljudi. Što se tiče same kritike i odgovora, polemike, narodni poslanik i bilo koja javna ličnost je dužna da, naravno odgovori narodu, odnosno građanima ono što ga pitaju preko društvenih mreža i ja sam jedan od velikih fanova i pristalica toga i učesnik sam svih debata na društvenim mrežama. Druga stvar, naravno već sam pomenu vlasničku strukturu. Godinama smo vapili za tim. Mi smo ovde imali situacije da recimo neko otvori neki mediji, a onda pošto ne plaća porez, ne plaća ništa ugasi te iste novine pa otvori drugu firmu. I onda je ponovo vlasnik tog istog medija samo promeni. Ubuduće ćemo morati da znamo svaku promenu u vlasničkom udelu u nekom mediju, što je veoma pohvalno i konačno ćemo znati ko zapravo stoji iza određenih tekstova ili, naravno iza određenih priloga. Takođe, moram da naglasim, ovde stalno neko priča o nekakvom medijskom linču, o uticaju na novinare. Ne može niko da utiče na novinara da objavi neki tekst ako on to neće. Za tako nešto možete da snosite sankciju, ne postoji mogućnost ni direktnog, ni indirektnog uticaja. Ovde smo očigledno bili podeljeni u dve kategorije novinara. Na one prema kojima ste mogli da vršite represiju kakvu god ste hteli, zato što nisu bili podobni vlastima i o njima kada ih neko ugnjetava, reč niko nije smeo da napiše. Imamo, i danas se to, recimo događa ali od ove druge strane, na primer za neke svoje novinare će i te kako uzeti u zaštitu, mada sam naravno pristalica, svaki novinar mora da se uzme u zaštitu. Recimo, imali smo redovno situaciju prebijanja jednog novinara, konkretno govorim o svom kolegi Dejanu Anđusu, koji je prebijen ispred svog radnog mesta. Jedan dan se o tome pričalo, iako je on jedan od najvećih kritičara SNS, zaista jedan od najvećih kritičara, ali vidimo da danas već neki mediji koji su pod kontrolom, jel tako, na neki način, opozicije više o tome ni slovo ne žele da kažu. Zato što kolega Anđus nije pristao baš da bude na njihovoj strani. Onda imamo tu dve kategorije, jedni su povlašćeni, drugi nisu. To je zaista ružna praksa. Lično sam doživljavao, pošto sam bio na drugoj strani tokom režima koji je predvodio gospodin Tadić, lično sam doživljavao koliko hoćete puta razne vrste pretnji, ali znate, to je sastavni deo tog posla. Međutim, kada bi se negde požalio nikada u životu niko nije hteo jednu jedinu reč o tome da napiše. Zato što je to tada, baš tada nije odgovaralo. Drago mi je što ovim zakonom se sprečava uticaj marketinških agencija na neki način na medije, jer smo imali jednu zaista neverovatnu situaciju da ovde jedan marketinški mag, u stvari njih dvojica, ali pre svega ovaj jedan što je posle bio predsednik partije, je upravo preko reklama uticao kako će neki mediji da izveštavaju. Onda ste imali neverovatnu situaciju da recimo od 2008. godine do 2012. godine o njegovom radu, o radu dok je bio na mestu gradonačelnika Beograda niste smeli nijedno jedino slovo kritički da napišete, jer ako napišete ugasiće vam se mediji, zato što vam neće dati reklamu od njegove marketinške agencije. Znamo svi da mediji žive odreklame. Kad ne dobijete reklamu možete slobodno da ugasite medije. To se zaista tako dešavalo i to je jako ružno što se tako nešto zbivalo i sada kada neko posle toliko godina cenzure i ne znam čega odlučio da nešto i napiše o njemu, onda je to katastrofa, onda je to sada zaista strašno i vodi se kampanja. Pri tome je zloupotrebljavao jednu gradsku televiziju koju svi plaćamo, govorim o „Studiju B“

Molim vas, da se takve stvari više nikad ne dogode. Slušam ovde kritike vezano za RRA, pa ja mogu da kažem o njima koliko god hoćete kritika i to se definiše ovim zakonom o elektronskim medijima.

Izvinite, o kojoj cenzuri neko uopšte može da govori kada nijedan jedini novinar nije pomeren sa te televizije, kada nijedan jedini urednik tamo nije pomeren, kada apsolutno svi članovi RRA su ostali na svojim radnim mestima i niko im ništa nije rekao i oni i dalje rade svoj posao. To pričaju ljudi koji su birali tu RRA. Da li je vladika Portfirije ogrezao u korupciji? Moram da vas pohvalim za još jednu stvar vezanu za Zakon o elektronskim medijima, to je ovo za prekogranične kanale. Zaista smo imali jednu neverovatnu situaciju da strani program koji se ovde emituje uzima reklame, iznosi novaca iz Srbije i ne plaća nikome nikakav porez. Štetu imaju naši mediji, štetu ima i država. Ne možete naravno da puštate reklame kad vam padne na pamet posebno ako ste neki strani program i da pri tom ne plaćate državi apsolutno ništa što je zaista neverovatno. Mislim, da je to dobro što se regulisalo. Moram da kažem vezano za televizijsku pretplatu. Postoje tri načina funkcionisanja javnih servisa. Prvi način je ili ta pretplata ili taksa da bi taj mediji živeo. Videli smo da što se tiče same pretplate jako je to loše išlo. Drugi način je da to bude na državnom budžetu, ali ljudi moraju da znaju da se država povlači iz svih medija. Pozdravljam što se država povlači iz svih medija i veliki sam pristalica privatnih medija zato što smatram da je konkurencija i tržište nešto što donosi dobar program. Treća stvar je da ugasite javni servis, a verujem da to nikome nije u interesu i da je potpuno suludo i besmisleno, tako da vam ostaju ove dve opcije. Jedna je da joj nađete način kako da se finansira. Mislim da je taksa veoma dobro rešenje ako ste već rekli da će biti do 500 dinara gledajte da bude što niže, nemojte da bude baš 500 dinara. Zato što to jeste teret za naše građane. U svakom slučaju ovo su odlično zakoni. Izvanredno se reguliše medijski prostor. Izvanredno se reguliše tržište medija. Izvanredno se reguliše način postupanja vlasnika medija i šta moraju naravno da urade. Štite se novinari dobijaju zaista dobru zaštitu. Uostalom, sva novinarska udruženja su pohvalila ove zakone.

Poštovani predsedavajući, kolege poslanici, medijski zakoni čije predloge danas imamo pred sobom trebalo bi da posluže kao institucionalna osnova i temelj za početak uređenja prilika, a naročito neprilika koje se poslednjih par decenija nagomilavale u sferi javnog informisanja. Medijska tranzicija bivala je i do sada praćena sa više pokušaja sistemskog uređivanja, ali svedoci smo, davala je efekte koji nisu pogodovali ni kvalitetnijem javnom informisanju niti podizanju stepena medijskih sloboda, shodno svim temeljnim uzansama novinarske profesije. Ne želim ovom prilikom da ponavljam sve one u javnosti već mnogo puta pominjane razloge zbog kojih bi ovi zakoni morali biti što skorije doneti, kao što su transparentnost vlasništva i finansiranje medija u celini, uvođenje mehanizama za kvalitetno finansiranje medija koji imaju status javnih servisa. Pri svemu tome, u međuvremenu dobili smo nekoliko međusobno protivrečnih stavova. Sa jedne strane imamo građane koji imaju pravo na blagovremeno potpuno i istinito informisanje, ali i pravo na mogućnost izbora što kvalitetnije ponude na medijskom tržištu koje ne bi smelo biti monopolisano. Na drugoj strani imamo zaposlene u medijima koji se pribojavaju za budućnost svog profesionalnog angažmana, pogotovo ako su angažovani u javnim servisima ili lokalnim medijima. Treću samo uslovno rečeno interesnu stranu čini država koja želi i mora da se oslobodi bilo kakvog, u skladu sa evropskim standardima, direktnijeg upliva u medijsku sferu. I na kraju, imamo lokalne samouprave koje pored prava da osnivaju lokalne medije, imaju sve teže ostvarivu obavezu da ih adekvatno i finansiraju. U tom konglomeratu, po prirodi stvari, dosta suprotstavljenih i međusobno isključujućih interesa, moraćemo da odaberemo pravu meru, pri čemu bi nam glavna vodilja trebalo da budu ciljevi koji ovi zakoni moraju da počnu da ostvaruju i standardi koje pri tome, moraju da ispune. Naša dosadašnja praksa nedvosmisleno pokazuje da to neće i ne može biti lak posao i brz proces, ali se sa raščišćavanjem početi mora. Na to nas obavezuje stanje koje na medijskoj sceni već dugo ukazuje na neodrživost dosadašnje prakse, a ona je takva da generiše brojne probleme koji prete da potpuno uruše upravo ono čime se medijski medijski poslenici najviše diče, a to je pravo da svoj posao rade u skladu sa kodeksom profesije i svim onim svetlim načelima na kojima je novinarstvo bar teoretski utemeljeno. Medijske kuće u celini, a glavni urednici i novinari pogotovo, ne smeju biti šalteri za plaćene oglase, da bi obezbedili dalji opstanak svojih redakcija i svoje radno mesto, na kraju krajeva. Oni neretko bivaju prinuđeni da rade po narudžbini jer im egzistencija zavisi od oglašivača. Odakle god ti oglašivači dolazili, iz privatnog kapitala, formalnih ili neformalnih centara moći, pa čak iz kriminalizovanog i koruptivnog miljea. Ima li veće degradacije novinarske profesije od toga i sme li se dozvoliti da se g rađanima kroz medije protura iskrivljena, naručena i ciljana informacija, koja, hteli mi to ili ne, uveliko kreira javno mnjenje, i utiče na svest i volju građana. Druga priča je kvalitet lokalnih medija, posebno opštinskih i gradskih televizija. Oni su u najvećoj većini prava transmisija lokalnih političkih moćnika koji drže šapu na kasi iz koje se ti isti lokalni mediji finansiraju, koliko god ona oskudna i skoro prazna. Pored urušava ugleda i dostojanstva novinarske profesije, tu naročito stradaju standardi te iste profesije, novinari i tako sve više postaju forumski izveštači prateći u stopu ono što pretpostavljaju da nosioci lokalne vlasti žele, u čemu se počesto sa svim preigraju u količini preterivanja, pa postaju degutantni ne samo građanima, već i onima kojima poltronišu. Pri tome ne urušavaju samo svoj lični indignitet, već i ugled celokupne profesije u koju su očigledno sasvim zalutali. U takvim okolnostima, naravno, najviše stradaju najkvalitetniji novinari, jer oni uglavnom nemaju stomak da igraju po zadatom taktu, i zato se onda neretko povlače u novinarski prosek ili podprosek, padajući sve više u rezignaciju i prepuštajući svoje redakcije za servilnost spremnim poluinteligentima. Uostalom, urednički koš je nepremostiva barijera a istinoljublje tako postaje precenjena kategorija. Pored ličnih drama koje su nesporne, tu ipak najviše stradaju građani koji ne dobijaju ono što im je potrebno, a što su uostalom već iz svog džepa debelo platili. Sa druge strane, imamo tzv. komercijalne medije koji su svoju tržišnu poziciju ipak prekomotno shvatili, u trci za gledanost, prodati tiraž, ili oglašivače, a svedoci smo urušavanja svih mogućih standarda, ne samo profesije, nego i strmoglavog spuštanja granice dobrog ukusa. Bili komercijalni ili ne, mediji pored obaveze da budu profitabilni i da imaju održivo poslovanje, imaju u suštini najvažniju društvenu ulogu koja se može nazvati edukativnom ili prosvetiteljskom, ako hoćete tako. Nemaju pravo da uprostačuju, da ne kažem zagađuju javni prostor, utrkujući se u količini banalnosti i vulgarnosti u borbi za što više konzumenata. Uostalom, oni tako samo šalju poruku šta misle o građanima i njihovom dobrom ukusu, tačnije neukusu. Posebna je priča samostalnost medija u odnosu na njihove finansijere. Nije to drumska kafana u kojoj važi prosto pravilo – čije pare, toga i muzika. Stvari su mnogo komplikovanije prirode i teško da ih je moguće u dogledno vreme razrešiti na opštu dobrobit. Uostalom, to nije uspelo ni mnogo razvijenijim društvima, nego što je naše. Neki standardi ipak moraju da se postave. Naši građani, opterećeni materijalnom oskudicom, strahuju od predloženog modela finansiranja javnog servisa koji će sa sistema pretplate biti preveden na nivo takse sa višim stepenom obaveznosti.

Do tada, pored rasta standarda u čije ostvarivanje duboko verujem, mora da se deci racionalizacija i u samim javnim servisima. Nije pitanje trebaju li nam oni ili ne, pravo je pitanje, kakvi nam javni servisi trebaju. Drugo, koliko njih i na kom nivou organizacije, a treće, možda i najvažnije, šta smo od toga u stanju da dugoročno i održivo finansiramo, uz obaveznost ulaganja u tehničko-tehnološka i druga kvalitativna unapređenja, a ne samo u zarade zaposlenih. Medijski poslenici u svemu tome i u još ponečemu moraju ovog puta da pokažu da su istinski na nivou profesije za koju su se odlučili, da budu dosledni saveznici građana i društva, koje ne sme da bude talac njihovog uhlebljenja po svaku cenu. Uostalom, u novinarstvo se ne ide da bi se obogatilo. Novinari su kao i vlast, u stvari, sluge građana i promoteri i nosioci društvenog progresa u celini, a i u detaljima, ma kako to nekom naivno ili utopističko zvučalo. Zbog ogromne uloge koju mediji imaju u svakom društvu, a koje teži da se razvija i napreduje, podržaću predložene zakonske tekstove, što će uraditi moja SNS i pozivam sve kolege da to isto učine. Reč ima narodna poslanica Irena Aleksić, a neka se pripremi narodna poslanica Olena Papuga. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, danas raspravljamo o izuzetno važnom setu medijskih zakona koji za cilj imaju, pre svega, jačanje transparentnosti i nezavisnosti u medijima, ali isto tako i unapređenje profesionalizma u ovoj oblasti. Isto tako predloženi set zakona doneće nešto što je bilo preko potrebno, a to je jasnoća, kada je u pitanju vlasništvo u medijima, što je bilo potrebno, s obzirom na postojanje vrlo kompleksnih i jako složenih odnosa koji postoje između politike, biznisa i medija. Ono na šta bih se ja u svom izlaganju posebno osvrnula jeste to da ovim setom predloženih zakona, jeste da se posebno insistira na zaštiti i na bezbednosti novinara, što mislim da je jako dobro, ali isto tako na zaštiti dostojanstva ličnosti, što će nadam se prekinuti dosadašnju neku praksu da je u medijima, a maltene moglo da se objavi bilo šta, različite neistine, zatim poluistine koje ponekada umeju da budu i mnogo opasnije od potpunih neistina i da se na taj način ponekad čak i trajno uništi nečija reputacija, a da za to gotovo niko ne snosi odgovornost. Ovim predlogom zakona vrlo precizno, tačno je određeno u kojim to situacijama je dozvoljeno i opravdano iznositi informacije iz nečijeg privatnog života, a takođe vrlo detaljno i precizno date su i sankcije ukoliko se ova zakonska odredba prekrši. Ono što je novina prvi put se javlja u zakonu, ono što bih ja naročito pohvalila jeste da prvi put je zaštićeno pravo žrtve nasilja, to je precizno određeno članom 79. Mislim da je to bilo i te kako potrebno zato što je to jedini način da se zaštiti dostojanstvo žrtve nasilja, a isto tako i da se spreče različiti vidovi senzacionalizma koji na žalost i više nego prisutan u našim medijima. Ovako pored toga što se štiti dostojanstvo žrtve, pomaže joj se praktično zato što žrtva nasilja pored toga što je pretrpela jednu traumu sada praktično mora da se suočava i sa drugom traumom, a to je da se u medijima iznose različiti detalji nepotrebne pojedinosti koju i te kako pogoršavaju i onako nezavidan položaj žrtve. Još jedna novina jeste odredba kojom se reguliše objavljivanje informacija koje se tiču krivičnog postupka koji je u toku. Sada će objavljivanje tih informacija biti dozvoljeno, ali tek pošto su te iste informacije objavljene na samom glavnom pretresu. Ovo je praktično jedini način da se okrivljenoj osobi omoguće jedno fer i nepristrasno suđenje, a ne da se neko okrivi ili da se stvara bilo kakva slika, bilo pozitivna ili negativna koja nije utemeljena na nekim realnim dokazima. Takođe, zakonskim klauzalama određene i zaštita maloletnih osoba, zatim zabrana govora mržnje. Tačno je to određeno članom 75. gde se vrlo detaljno, precizno određuje šta se to tačno podrazumeva pod govorom mržnje. Kada je kaznena politika u pitanju, koja je pre svega, da naglasim, preventivnog karaktera, ovo što je novo jeste da sada lice iz čijeg privatnog života je objavljena neka informacija, a tom informacijom je povređeno njegovo lično dostojanstvo, sada ima pravo da tuži izdavača i da traži praktično deo dobiti koja je postignuta objavljivanjem te iste informacije. Zatim, još nešto što se tiče prava novinara, postoje zakonske odredbe kojima se daje pravo o novinarskoj tajni, da novinar ne mora da otkrije izvor informacija, naravno ukoliko se ta informacija i ti podaci ne odnose na neko krivično delo, odnosno izvršioca krivičnog dela. Zatim, novinari imaju naravno slobodu osnivanja novinarskih udruženja. Takođe, imaju pravo da odbiju određena izvršenja određenog naloga, ukoliko procene da taj nalog nije u skladu sa novinarskom etikom. Zatim, kada je položaj inostranih medija u našoj zemlji u pitanju, naravno da je bilo i te kako potrebno urediti ovu oblast, prava i obaveze inostranih medija u našoj zemlji, ovim setom zakona, znači dati su im ista prava, iste obaveze kakve imajudomaći mediji. Naravno, kažem još jednom da je bilo potrebno to uraditi zato što neke zakonske odredbe koje su se odnosile na ovu oblast su i te kako zastarele, jednostavno nisu u toku sa nekim novonastalim situacijama, tako da je ovu oblast bilo i te kako potrebno urediti. Na samom kraju, ono što bih istakla, jeste da ovaj set zakona insistira na jednom slobodnom, na jednom profesionalnom novinarstvu i ono što bi posebno istakla, da u državi Srbiji nema i neće biti cenzure i zato će u danu za glasanje ovaj set zakona dobiti podršku Srpske napredne stranke. Zahvaljujem.

Danas govorim nekako, ministre, u nekom dvojakom svojstvu, obzirom da sam ja mnogo duže konzument medija, nego što sam narodni poslanik i zaista imam u tom smislu daleko sećanje. Pamtim da nisam volela one medije koji su vršili pritisak na mene na bilo koji način ili novinari na bilo koji način, da prihvatim ideju, sugestiju, misao, predlog, šta god, volela sam da mi ostave prostor da o tome mogu da razmišljam, da mogu da zaključujem i da donosim i svoje odluke. U tom smislu sam ove zakonske predloge i razumela i iz tog razloga što sam ih tako razumela, ja ću naravno glasati za njih zato što verujem da su najbolje u ovom trenutku u Srbiji, u vremenu koje će doći, kada će se svakako i ovi zakoni ili pojedini članovi menjati, a koji će uspeti da doprinesu ukupnom razvoju društva, jer uloga medija je u tome, uloga da li će ovi zakoni biti apsolutno dobri onako kako želimo i kako se nadamo ili nešto manje, vreme će pokazati, ali najviše od svega što ćemo videti, to je koliko u ovom društvu ima osnovnih principa na kojima počivaju sva ljudska prava, a jedno od onih koje bih ja ovom prilikom spomenula su pravo na slobodno izražavanje i mišljenje. Naravno da slobodno izražavanje i mišljenja nisu, da kažem, ne moraju biti u znaku jednakosti, ali ja želim da verujem da Srbija ide tim putem i ja ću se naravno kao poslanik, kao i moja poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije u apsolutno u tom pravcu zalagati. Vek u kome živimo, 21. vek je vek informatičke revolucije. Ne znam šta je brže, rekla bih ubrzao se način, odnosno na vrlo brz način dolazimo do informacija, dnevno se informacije umnožavaju, nismo uvek spremni da ih jasno razlučimo, da ih analiziramo, da kritički njima pristupimo zbog čega smo ne često u dilemama kakve odluke da donesemo i kada pričamo o našoj sadašnjosti, ponekad smo u dilemi da li imamo dovoljno vremena da razumemo poruke iz ovog parlamenta, ili izvan parlamenta od šire javnosti, sa željom naravno da ih na najbolji način razumejući podržimo ili jednim angažovanim pristupom i kritičkim osvrtom unapredimo u cilju dobrobiti, opet, samo naše zajednice. Ono što mene posebno interesuje kada govorimo o ovim medijskim zakonima, to je nešto što se tiče medijskog obrazovanja, odnosno medijske pismenosti, medijskom strategijom država je sebi dala taj zadatak, kao što je i javno „Politiku“ u ovom smislu definisala u borbi za razvoj i unapređenje medija i uopšte svih sredstava komunikacije. Mislim da, vi gospodine ministre, imate, rekla bih, lični kredibilitet, mislim da vas javnost percipira kao čoveka koji je avangardan, brz, pronicljiv, verujem da bi jako dobro razumete zašto je važno da ovo društvo postane, osim društva znanja i društvo medijskog obrazovanja. Verujem da ćete zajedno sa Ministarstvom prosvete dati svoj puni doprinos da učinimo pomak u tom smislu. Naravno da postoje različita tumačenje dileme na koji način možemo ostvariti ovaj cilj. Ne želim nikoga da plašim, pogotovo ne moje kolege profesore, odnosno đake koji su na raspustu, a ni njihove roditelje, da kažem, treba uvesti novi predmet, uopšte nije bitno da li je to predmet izborni, da li je to neki novi, da kažemo huk da koji će naše obrazovanje ostvariti do realizacije strategije ciljeva planiranih do 2020. godine. Ono što je neophodno, to je izoštriti čula mladih, da na jedna kritički, svestan i aktivan način primaju informacije kojima su sa svih strana okruženi. Čini mi se da ih više i napadaju. Oni su mladi, neselektivno ih primaju i vrlo često na raskrsnici između škole i porodice ostavljeni sami u rešavanju brojnih dilema i otuda brojni izazovi i problemi koji se mogu i dogoditi. U tom smislu apelujem da jedan od važnih zadataka koji će uslediti nakon sigurno usvajanja ovog seta zakona, zaista, ministre, učinite sve i učinimo sve da pomognemo da ovo društvo dobije kvalitetno medijsko obrazovanje da bi moglo angažovano i kritički da učestvuju u demokratskim procesima, jer se procesi tiču svih nas. Sve ovo o čemu danas pričamo, način na koji analiziramo, način na koji kritikujemo je deo i našeg ličnost iskustva. Verujete mi, dok sam bila na čelu jedne prosvetne institucije, najviše sam se plašila medijskog skandala, jer znam da u bilo kakvoj kriznoj situaciji niko mi ne bi dao šansu da iznesem argumente, već bi uglavnom bilo etiketiranje i zbog toga mi je drago što vidim da u ovom zakonu pričamo o zaštiti dostojanstva ličnosti. Želim da se ta načela apsolutno ostvare. Meni je jako drago i podržavam što govorimo o zaštiti ličnosti mladih ljudi, o dostojanstvu mladih ljudi, ali ponovo, ministre, podsećam, hajde prvo da im pomognemo da ih naučimo šta su njihova prava i na koji način se štiti i kako da prepoznaju kada im neko lični integritet ugrožava. Taj zadatak nije lak, ali svakako će doprineti jednoj duhovnoj i moralnoj obnovi našeg društva, nakon čega sam sigurna da ćemo kada sledeći neki put budemo govorili o medijskim zakonima biti možda manje kritični, manje zabrinuti, a više sigurni da će naši predlozi i naša rešenja biti kvalitetni i da će dalje unapređivati, ponovo se vraća na ono što sam htela da kažem, a to je na unapređenje ljudskih sloboda, na slobodu mišljenja i javnog izražavanja. Izvolite. Radeći na Nacrtu ovog zakona, mi smo na neki način anticipirali sve ono što nam ide u drugom i trećem koraku, a to je, naravno, pored izrade podzakonskih akata, i jačanje medijske pismenosti. Ono što moram da vam kažem u okviru projekta jačanja medijskih sloboda, koje Ministarstvo kulture i informisanja sprovodi zajedno sa Delegacijom EU ovde u Beogradu, taj tim evropskih stručnjaka čak ima i svoje kancelarije u Ministarstvu kulture i informisanja. Mi smo već dosta razgovarali o ovim sledećim koracima upravo vezanih za medijsku pismenost. U tom smislu, pored konsultacija sa njima, imali smo čitav niz sastanaka sa Ministarstvo prosvete, a takođe smo uključili i predstavnike medijskih udruženja, tako da u potpunosti se slažem sa vama koliko su to važni sledeći koraci. Opet kažem, svaki put kreće uređenja bilo koje sfere od onog prvog koraka, a to je donošenje zakona koji su jasni, transparentni i usklađeni sa onim što su najbolje evropske tradicije.

Poštovani ministre, poštovani predsedavajući, kolege narodni poslanici, predlaže se donošenje ovog seta medijskih zakona, i to Zakon o javnom informisanju i medijima, Zakon o elektronskim medijima i Zakon o javnim medijskim servisima po hitnom postupku zbog potrebe usaglašavanja medijske regulative Republike Srbije sa propisima EU. Skrininzi za poglavlja II, X i XXIII su završeni i za nastavljanje daljeg procesa pridruživanja nužno je imati usklađene medijske propise sa evropskom regulativom. Pristup fondovima EU u okviru projekta „Kreativna Evropa“ uslovljen je donošenjem nove medijske regulative. Predlog za donošenje ovih medijskih zakona u potpunosti ispunjava obaveze koje proizilaze iz odredbe sporazuma i prelaznog sporazuma koji se odnosi na normativnu sadržinu propisa. Takođe, u potpunosti se poštuje predviđen rok za usvajanje pomenutih zakona i to je treći kvartal tekuće 2014. godine. Ovi zakoni su usklađeni sa sledećim propisima EU: Ugovor o osnivanju EU, Povelja EU o osnovnim pravima, Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Ugovor o funkcionisanju EU, Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta koordinacije odredaba predviđenih zakonima i drugim propisima u državama članica o pružanju audio-vizuelnih medijskih usluga. Potpuna usklađenost jedino nije postignuta u pogledu odredaba koje su takve prirode da ih može implementirati samo država koja je članica EU. Donošenjem krovnog zakona o uslugama od strane nadležnog ministarstva u oblasti trgovine, kao i donošenjem planiranih zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti javnog informisanja, izvršiće se potpuna harmonizacija sa svim propisima EU. Stručnu analizu predloga zakona uradio je ekspert Evropske komisije. Sve primedbe, predlozi i sugestije ugrađeni su u tekst predloga zakona. Za razvoj demokratskih odnosa u društvu sistem javnog informisanja ima poseban značaj i reguliše se zakonom. Ustav Republike Srbije garantuje slobodu mišljenja, izražavanja i slobodu medija. Zakonom se obezbeđuje i štiti sloboda iznošenja, primena i razmena informacija, stavova i mišljenja putem medija i štiti se pravo građanina na istinito i blagovremeno informisanje. Ogroman uticaj imaju različita tehničko-tehnološka dostignuća. Do sada važeći Zakon o javnom informisanju donet je 2003. godine i u najvećoj meri je tada pratio međunarodne standarde, ali standardi su se u međuvremenu menjali, unapređivali. U sprovođenju se pokazali određeni nedostaci i nedorečenosti i pojedine oblasti javnog informisanja bile su regulisane drugim zakonima i nastala je potreba da se postojeći zakon promeni, odnosno da bude zamenjen novim. Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine usvojena je septembra meseca 2011. godine. Donošenje Strategije bio je jedan od ključnih uslova da Republika Srbija tada, 1. marta 2012. godine, stekne status kandidata za članstvo u EU. Pri koncipiranju zakona pošlo se od potrebnih ciljeva, od kojih ja izdvajam: povlačenje države iz medija, posebno u određenim slučajevima, neophodnost jasnog definisanja javnog interesa, transparentnost vlasništva u medijima. Elektronski mediji imaju značajnu ulogu u sistemu javnog informisanja. Nova tehnička dostignuća podrazumevaju da se sve članice EU moraju da do 2015. godine pređu sa analognog na digitalni način emitovanja programa, da se u digitalnom prostoru pružaoci programskih sadržaja posmatraju kao pružaoci audio-vizuelnih medijskih usluga, a ne kao do sada, kao emiteri, da se uvode nove audio-vizuelne medijske usluge. Da sada važeći Zakon o radio-difuziji donet je 2002. godine. Praksa je pokazala određene nedostatke u tim zakonskim rešenjima. Prelazak na digitalni signal i pitanje audio-vizuelnih medijskih usluga doveli su do neophodnosti da se ide na novi zakon i da postojeći bude zamenjen novim, koji bi uhvatio korak sa novim vremenom i trendovima u oblasti elektronskih medija. U Akcionom planu za sprovođenje Strategije za čije izvršenje je bio predviđen rok od 18 meseci, predviđeno je utvrđivanje predloga zakona kojim se reguliše oblast elektronskih medija. Od ciljeva koje je potrebno ostvariti ovim zakonom, ja izdvajam: neophodnost normativnog regulisanja rada, nadležnost i poslove regulatornog tela u oblasti elektronskih medija, potrebe definisanja i određivanja vrste audio-vizuelnih medijskih usluga u skladu sa direktivom EU. Javni medijski servisi u Republici Srbiji osnovani su 2002. godine. Zakonom o radiodifuziji, i to kao radiodifuzna ustanova Srbije i kao radiodifuzna ustanova Vojvodine. Ova dva javna medijska servisa počela su sa radom 2006. godine. Javni medijski servis mora da ostvaruje javni interes zadovoljavanjem informativnih i komunikacionih potreba pojedinaca i svih građana Republike Srbije. Nepristrasnost i nezavisnost informacija i raznovrsnost sadržaja programa moraju biti u skladu sa najvišim etičkim i međunarodnim standardima. Zakonom se stvaraju mogućnosti da se javni medijski servisi razvijaju u novom tehnološkom okruženju i da njihovi programi budu dostupni na različitim platformama. Zakon mora obezbediti nezavisnost medijskog servisa, odgovarajući stabilan sistem finansiranja javnog servisa, pristup javnog servisa svim odgovarajućim elektronskim komunikacionim mrežama - zemaljske, satelitske, kablovske, internet i drugih, kako bi njegov programski sadržaj bio dostupan najvećem broju građana. Znam za težnju mnogih lokalnih zajednica da postoje i regionalni javni servisi i o tome nam je i ministar u ime Vlade objasnio o čemu se radi, a pokušali su i mnoge kolege poslanici da dotaknu tu temu. Konkretno, dolazim iz Niša i znam da je tamo bilo velike podrške pravljenju tzv. regionalnih javnih servisa. Naime, 35 hiljada građana Niša je svojim potpisom za 21 dan podržalo transformaciju Niške televizije u regionalni javni servis. Tri puta se o tome izjašnjavala i Skupština grada, čak se pominjao i referendum. Podršku tome je dao Niški univerzitet, dekani fakulteta, akademici iz Niša, većina poslanika iz Niša, regionalna privredna komora, klaster jugoistočne Srbije, udruženje poslodavaca, javne ličnosti, sportisti, glumci, muzičari, naučnici, profesori univerziteta, intelektualci, ustanove kulture, sindikati. Znam i primio sam kao poslanik i stav nama dole na jugoistoku najbliže nacionalne manjine Bugarske, koja nije zadovoljna načinom finansiranja medijskih nacionalnih manjina jer, kako kaže, isti ne garantuju opstanak manjinskih medija. Smatraju da novi predlog zakona i dalje produbljuje podele nacionalnih manjina i kažu da se time stvaraju nejednake mogućnosti i stvara nerealan razvoj manjinskih zajednica.

Primio sam i koliko primaju pojedinci u 2012. godini, koliko su primali u RTV, piše – 244 hiljade dinara, a za to vreme u Niškoj televiziji prosek je 26 hiljada dinara. Primio sam i očekivane predloge izmena pojedinih članova, koji traže da se pre svega javni servisi osnivaju na republičkom, pokrajinskom, regionalnom i lokalnom nivou, koji predlažu čak i sistem finansiranja, da se 2% izdvaja iz lokalne zajednice na ime javnog informisanja i da se kasnije ta sredstva dele, 60% finansiranju regionalnih javnih servisa a 40% projektnom finansiranju komercijalnih sadržaja. Ima još mnogo drugih dopisa, gomila papira je ispred mene i gomilu papira sam po tom osnovu pročitao. Ali, ja verujem Vladi Republike Srbije, verujem ministru koji je obrazložio zakon i koji je rekao da jeste sedište javnog servisa u Beogradu, ali da je on javni servis Republike Srbije, da je on javni servis svih građana koji žive na teritoriji Republike Srbije. Prema tome, kako onih u Beogradu, tako i onih u Nišu, tako i u svim drugim krajevima Srbije odakle smo čuli inicijative za postojanje regionalnih servisa. Verujem da će za predviđenu taksu, koja će po novom zakonu biti umesto pretplate, Javni servis Republike Srbije zastupati interese svih nas koji živimo u Srbiji i dati informacije svima nama i da ne stoje primedbe da će građani na jugu ili istoku slušati samo o tome u kojoj ulici u Beogradu se izvode radovi. Verujem da će se naći sistem i da će se pratiti nadalje eventualno, znam da ništa nije savršeno, sada su sa ovim predlogom zakonskih rešenja napravljene velike uštede i napraviće, ali, da će se naći sistem tako da svi građani Srbije budu podjednako zastupljeni i podjednako informisani. Još jednom, verujem Vladi Republike Srbije, verujem predloženom zakonu koji je izneo prisutni ministar, tako da ću ja i moja poslanička grupa u Danu za glasanje dati potpunu podršku ovim zakonskim rešenjima. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodna poslanica Mirjana Andrić, a neka se pripremi narodni poslanik Nebojša Tatomir.

Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, danas je pred nama set medijskih zakona koji uređuju srpsku medijsku scenu na jedan nov, kvalitetniji i transparentniji način. Reč je o tri zakona – Zakonu o javnom informisanju i medijima, Zakonu o javnim medijskim servisima i Zakonu o elektronskim medijima. Svi ovi zakoni su rezultat jedne veoma široke debate, koja se vodila dve godine, a koju su podržavali i OEBS i zemlje članice EU. Šef delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport je izjavio da će usvajanje seta medijskih zakona biti veliki pomak u usaglašavanju sa evropskim standardima i najavio da će uskoro biti poznat i izveštaj Komisije o skriningu Poglavlja 10, koji se odnosi na medijsku sferu. Zakon o javnom informisanju i medijima definiše izlazak države iz medija. Privatizacija medija treba da bude završena do 1. jula 2015. godine. U Agenciji za privredne registre registrovano je 1320 glasila. Od tog broja treba da se privatizuje 81 medij. Činjenice ukazuju na to da je na tržištu prisutno mnogo više privatnih medija, koji se trude opstanu, pa će novi zakon dati šansu svima da startuju sa iste pozicije. Ukoliko se ovi mediji ne privatizuju do datog roka, zakon predviđa da se kapital izdavača privatizuje prenosom akcija zaposlenih bez nadoknade. Ako zaposleni ne prihvate prenos besplatnih akcija, medij se gasi i briše iz Registra. Do sada je vlasnička struktura medija bila strogo čuvana tajna, pa su vlasnici medija bili i političari i biznismeni, pa i ljudi iz kriminalnih struktura, a preko vlasništva u medijima prao se novac sumnjivog porekla sa raznih egzotičnih ostrva. Da bi se to sprečilo, novi zakon uvodi registar medija koji se vodi u APR-u, a svi podaci o medijima dostupni su svim zainteresovanim subjektima. Radi ostvarivanja medijskog pluralizma i transparentnosti vlasničke strukture, u registar medija upisuju se podaci o pravnim i fizičkim licima koja neposredno ili posredno imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu izdavača, kao i sve podatke o njihovim povezanim licima. Zakon o javnim medijskim servisima ukida TV pretplatu, ali uvodi taksu. Novi model finansiranja, taksa, uvodi se da bi se prevazišli nedostaci prethodnog načina finansiranja, jer je procenat naplate TV pretplate pao ispod 30% Za razliku od pretplate, taksa je zakonska obaveza koja predstavlja praksu u svim zemljama Evrope. Taksa koja će se plaćati od januara 2016. godine iznosiće 500 dinara, a njen rast usklađivaće se sa rastom indeksa cena na malo. Uplatnice za takse slaće javni servisi direktno korisnicima. Radio televizija Srbije i Radio televizija Vojvodine moraće da naprave bazu korisnika, jer obavezu da plaćaju taksu imaju svi korisnici ED brojeva, kojih je u Srbiji oko tri miliona i 200 hiljada. Podatke o osobama koje treba da plaćaju taksu prikupljaće od MUP-a, Poreske Uprave i EPS, a Vlada će u roku od 90 dana doneti akt kojim će preciznije urediti ovu oblast. Od plaćanja takse za gledanje TV programa biće izuzete škole, bolnice, udruženja osoba sa invaliditetom, ustanove za smeštaj socijalno ugroženih, vlasnici objekata koji se ne koriste, a koji na drugoj adresi plaćaju taksu. Zakon predviđa još jedan način finansiranja medija – konkurisanje projektima za budžetska sredstva, a tim načinom mediji mogu da obezbede čak 80% neophodnih sredstava za rad. Novine koje donose predloženi zakoni, a o kojima mi danas raspravljamo, unose red u medijsku scenu naše zemlje i zato će SNS u danu za glasanje dati podršku predloženom setu medijskih zakona. Reč ima narodni poslanik narodni poslanik Nebojša Tatomir, a neka se pripremi narodni poslanik Jovica Jevtić. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, drage kolege i koleginice poslanici. Mi danas pred sobom imamo set medijskih zakona. Moram odmah na početku da kažem da je Ministarstvo kulture uradilo zaista dobar posao i da predloženi zakoni ispunjavaju sve standarde jednog modernog društva i da su kao takvi usaglašeni sa direktivama EU i Treba naglasiti da je audio-vizuelna politika jedna od značajnijih politika EU i da je EU Direktivom Evropskog parlamenta i Saveta o pružanju audio-vizuelnih medijskih usluga utvrdila novi regulativni okvir u vezi sa pružanjem tih usluga. S obzirom da je Republika Srbija dobila status kandidata za članstvo u EU, ova direktiva je jednostavno nametnula potrebu usaglašavanja zakonodavstva Republike Srbije sa standardima koji su utvrđeni u njoj. Time možemo objasniti usvajanje ovih zakona u hitnom postupku, kao i zbog pristupa evropskim fondovima. Mi danas pred sobom imamo Predlog zakona o javnom informisanju i medijima koji je mnogo bolji nego dosadašnji. Pred sobom imamo predloge zakona koji stvaraju uslove za slobodan razvoj nezavisnih profesionalnih medija i medijskog sistema koji treba da omogući najšire zadovoljavanje potreba građana, bez diskriminacije, sa informacijama i sadržajima iz svih oblasti društvenog života. Jedna od vrlo bitnih novina koju donosi Predlog zakona o javnom informisanju i medijima je transparentnost kod uvida u vlasničku strukturu medija, jer zakon predviđa formiranje registra medija koji će sadržati podatke o pravnim i fizičkim licima koja neposredno ili posredno imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu izdavača, podatke o njihovim povezanim licima, kao i podatke o drugim izdavačima u kojima ta lica imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu. Pored toga, biće javni i podaci o iznosu novčanih sredstava dodeljenih medijima na ime državne pomoći, odnosno o iznosu novčanih sredstava dobijenih od organa vlasti pod kojima se podrazumevaju državni organi iorgani teritorijalne autonomije, organi jedinica lokalne samouprave, organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja. Sve ovo će omogućiti građanima Srbije da imaju bolji uvid u to ko je vlasnik medija i koliki je njihov uticaj na medijsku sliku u državi, a organima vlasti da ne dozvole postojanje monopola u medijima. Zakon definiše i javni interes u oblasti javnog informisanja, što je takođe vrlo bitno i mislim da do sada to nismo imali, a to je istinitost, nepristrasnost, pravovremeno i potpuno informisanje svih građana, kao i pripadnika nacionalnih manjina, informisanje na srpskom jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive van teritorije Republike Srbije, očuvanje kulturnog identiteta srpskog narod i nacionalnih manjina, informisanje osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa, podrška proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije, unapređivanje pravne i socijalne države, slobodnog razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih. Predloženim zakonom predviđen je i prelazak sa direktnog budžetskog finansiranja pojedinih medija na sistem projektnog, odnosno konkursnog sufinansiranja i to za sve medije i izdavače medija koji su upisani u registar medija za preduzetnike koji su registrovani za proizvodnju medijskih sadržaja, kao i za druga pravna lica. Projektno sufinansiranje otvoreno je i za nezavisne produkcije, udruženja građana, kao i druge subjekte koji nisu osnivači medija. To na kraju predstavlja i povlačenje države iz medija, jer Predlog zakona definiše i transparentni sistem finansiranja u oblasti javnog informisanja iz budžeta sa različitih nivoa javnih vlasti. Jedan deo medijskih kuća, uglavnom onih koje finansiraju lokalne samouprave i koje nisu promenile vlasnika u prvom talasu privatizacije medija koji se desio pre nekoliko godina, po ovom predlogu zakona moraće da se privatizuju do 1. jula 2015. godine. Zakonom je predviđeno da ukoliko do tog perioda ne bude prodat kapital ovih medija, postupak prodaje kapitala se obustavlja, a kapital izdavača se privatizuje prenosom akcija zaposlenima bez naknade, što znači da će zaposleni postati vlasnici svojih medija i moći će sami da upravljaju svojim preduzećem i naravno da kao takvi konkurišu za finansijska sredstva koja će se usmeravati kroz sistem projektnog, odnosno konkursnog sufinansiranja medija. To u praksi znači da će, npr, lokalne televizije moći da konkurišu u lokalnim samoupravama koje su i osnivači tih lokalnih medija za, npr, proizvodnju informativnog programa. Naravno, lokalne samouprave će onda utvrditi da li je njima potreban informativni program ili ne, što je onda pružiti šansu za proizvodnju nekog drugog programa. U svakom slučaju, zaposleni u lokalnim medijima mogu da postanu, ako ne dođe do privatizacije, i vlasnici svojih kuća. Predlogom zakona o elektronskim medijima je predviđeno obavezno učešće programa domaće proizvodnje, kroz obavezu udela evropskih audio vizuelnih dela, u kome se kaže da pružalac usluge televizijskog emitovanja dužan da obezbedi da evropska audio vizuelna dela učestvuju sa više od 50% u ukupnom godišnje objavljenom programu. Ovo je nov izraz koji je ubačen u ovaj zakon, najviše zbog usaglašavanja sa evropskim zakonima, što će u svakom slučaju sigurno omogućiti lakše pristupanje evropskim fondovima koji nisu mali, a određeni su za svrhe audio vizuelnih dela. Ovde bih samo predložio gospodinu ministru, da možda nekim podzakonskim aktom se odredi od ovih 50% koje su televizije dužne da emituju evropska audio vizuelna dela, da na primer 70% budu samo emisije domaće produkcije. U zakonu stoji da se pod emitovanje ovog programa podrazumevaju premijere i samo prve reprize, tako da ne ulaze reprize. Predlogom zakona o javnim medijskim servisima je predviđeno uvođenje finansiranja javnog servisa putem takse, koju će plaćati građani Srbije i to od 1. januara 2016. godine. S obzirom da sam čovek iz medija, osvrnuću se i na potrebu finansiranja javnog servisa. Jednostavno svaki narod, država koji drže do sebe, moraju da u ovim modernim vremenima imaju jak javni servis i državni medij. Pored očuvanja kulture, tradicije nacionalnog identiteta, kao i informisanja nacionalnih i kulturnih vrednosti, kroz proizvodnju domaćeg dokumentarnog, igranog, školskog, naučnog, kulturnog i zabavnog programa, javni servis služi i kao brana od poplave kiča, nekulture, jakog uticaja kulturnog imperijalizma drugih država, negativnih pojava u savremenim društvima počev od razgrađivanja porodice kao osnovne ćelije svakog društva, sveopšteg pada moralnih i društvenih normi, povećanja zavisnosti prema narkotičkim sredstvima kod mladih, pa sve do negativnih pojava u višim duhovnim nivoima. Zato ću uvek biti za postojanje jakog javnog servisa, a on može biti jak samo ako finansijski bude nezavistan u tržišnoj, odnosno komercijalnoj trci. Moram da dodam da osnovni problem našeg javnog servisa nije pitanje pretplate ili takse, već loše organizacije, sistematizacije i zastarele tehnologije, kao i poremećenih društvenih odnosa u državi u poslednjih 20 godina, a tome već treba da brine i menadžment ove kuće. Na kraju, nova zakonska rešenja se tiču i nas poslanika. Tako u članu 8. Predloga zakona o javnom informisanju i medijima kaže – izabran, postavljen, odnosno imenovan nosilac javne i političke funkcije je dužan da trpi iznošenje kritičkih mišljenja koja se odnose na rezultate njegovog rada, odnosno politiku koju sprovodi, a u vezi sa obavljanjem njegove funkcije, bez obzira na to da li se oseća lično povređen iznošenjem tih mišljenja. Zato drage kolege, koristim priliku da vas pozovem da podržite nove zakonske odredbe i bilo bi dobro da jednoglasno donesemo odluku o usvajanju seta medijskih zakona. Reč ima narodni poslanik Jovica Jevtić, a neka se pripremi narodna poslanica Milanka Jevtović Vukojičić.

Poštovani predsedavajući, uvaženi gospodine ministre, uvaženi narodni poslanici, set predloga tri zakona, Predlog zakona o javnom informisanju i medijima, Zakona o elektronskim medijima i Zakona o javnim medijskim servisima, koje je Vlada Republike Srbije usvojila i uputila na razmatranje i usvajanje Narodnoj skupštini Republike Srbije, obezbeđuje temeljno redefinisanje i unapređenje sistema javnog informisanja, hvatanje koraka sa novim vremenom u oblasti elektronskih medija u smislu stalnog unapređivanja postojećih standarda i pravne regulative i stvaranje mogućnosti da se javni medijski servisi razvijaju u novom tehnološkom okruženju i da njihovi programi budu dostupni na različitim platformama. Predlog tri medijska zakona kao glavnu novinu donosi izlazak države iz vlasništva u medijima, zaključno sa julom 2015. godine, obezbeđenje transparentnosti i vlasničke strukture, definisanje javnog interesa i zaštitu medijskog pluralizma. Što se tiče Predloga zakona o javnom informisanju i medijima, mislim da je svima jasno da je sistem javnog informisanja u svakoj zemlji jedan od osnovnih temelja gradnje demokratskih odnosa u društvu i da se Ustavom garantuje sloboda medija u skladu sa najvišim međunarodnim standardima, te se ovim predlogom zakona uređuje način ostvarivanja prava zagarantovanih Ustavom. Do sada važeći Zakon o javnom informisanju iz 2003. godine je pokazao određene nedostatke i nedorečenosti u pogledu trenutnih medijskih međunarodnih standarda, pa se javila potreba za redefinisanje i unapređenje zakonskih odredbi vezanih za sistem javnog informisanja. Trasiranje puta odredbama ovog zakona o javnom informisanju i medijima je definisan Akcionim planom za sprovođenje strategije, razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine, koji je usvojila Vlada Republike Srbije, septembra 2011. godine. Osnovni ciljevi koji se žele postići donošenjem predloženog zakona o informisanju i medijima su sledeći – nezavisnost i profesionalnost medijskog sistema bez diskriminacije u programskim sadržajima, garancija slobodnog protoka informacija bez uticaja države i povlačenje države iz medija, osim u posebno definisanim slučajevima, transparentnost u sistemu finansiranja, transparentnost u sistemu vlasništva, uvođenje mehanizma registra medija, zaštita prava novinara, podsticanje novinara na njihovo udruživanje, jasno definisanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i na kraju obezbeđivanje uslova sudske zaštite u slučaju povrede prava na javno informisanje. Zakon o javnom informisanju kao glavnu novinu donosi izlazak države iz vlasništva u medijima zaključno sa julom 2015. godine, ali je takođe predvideo da se u periodu od pet godina po privatizaciji moraju zadržati programske strukture i sadržaji, što će pomoći tranziciji medija ka tržišnom funkcionisanju i očuvanju programske šeme, što je posebno značajno kada je reč o medijima koji izveštavaju na jezicima nacionalnih manjina. Što se tiče Predloga zakona o elektronskim medijima, verujem da je svima jasno da je zbog novih tehničko-tehnoloških dostignuća u oblasti elektronskih medija potrebno stalno unapređivanje postojećih standarda i pravne regulative koje pokrivaju ovu oblast. Predloženi Zakon o elektronskim medijima precizno definiše nadležnost Republike Srbije nad pružaocima audio-vizuelnih medijskih usluga i prelaska na digitalno emitovanje programa. Nova tehnička dostignuća podrazumevaju da sve članice Evropske unije moraju do 2015. godine preći sa analognog na digitalno emitovanje programa i da se u tom prostoru pružaoci programskih sadržaja posmatraju kao pružaoci audio-vizuelnih medijskih usluga, a ne kao emiteri. Kao sistemski zakon u oblasti elektronskih medija važi Zakon o radiodifuziji, donet 2002. godine. Ovaj zakon je pratio tadašnje međunarodne standarde koji su u međuvremenu unapređeni, pa je sprovođenje ovog zakona pokazalo određene nedostatke koji su uz prelazak na digitalni signal i definisanje pitanja audio-vizuelnih usluga glavni razlozi za donošenje novog zakona, koji će se na najbolji način uhvatiti u koštac sa novim vremenom u oblasti elektronskih medija. Naučna, tehnička i tehnološka dostignuća, prelazak na digitalni signal doveo je do toga da se pojam radio difuzije više gotovo i ne koristi, a da se nadležnosti i poslovi regulatornih tela u ovoj oblasti sve više menjaju, pre svega, u sistemu izdavanja dozvole. U ovom predlogu zakona bliže je definisan pravni status regulatora, delokrug rada, finansiranje, javnost rada i sudska kontrola akata koje donosi regulator. Za obavljanje poslova regulator je odgovoran Narodnoj skupštini Republike Srbije, organi regulatora su savet i predsednik saveta. Članove saveta, kojih ima devet, bira i razrešava Narodna skupština Republike Srbije, po unapred utvrđenoj proceduri, čime su otklonjeni nedostaci prilikom izbora članova Saveta dosadašnje RRA, a koje su dovodile do velikih problema u sprovođenju Zakona o radiodifuziji. Što se tiče Predloga zakona o javnim medijskim servisima, suština je da se kao i u predlozima druga dva medijska zakona određene odredbe moraju prilagoditi novim tehničko-tehnološkim standardima i međunarodnim propisima. Trenutno postojeći Zakon o radiodifuziji se pokazao kao loše rešenje za funkcionisanje javnog servisa, prevashodno lošim načinu definisanja njegovog finansiranja, što za posledicu ima stalan nedostatak neophodnih sredstava za normalno funkcionisanje javnog medijskog servisa. Ako se tome pridoda ekonomska kriza, smanjenja platežna sposobnost stanovništva, zakonom ograničenje komercijalnih prihoda, dolazimo do razloga ugroženosti svih društvenih funkcija javnog medijskog servisa i kvaliteta programskih sadržaja. Ovim predlogom zakona se pokušavaju rešiti prethodno nabrojani problemi, obezbediti potrebni uslovi za kvalitetan rad i stabilan i dovoljan izvor finansiranja, uz istovremeno očuvanje nezavisnosti i samostalnosti javnog medijskog servisa. Predlogom zakona se osnivaju dve ustanove javno medijskog servisa kao nezavisni i samostalni pravni subjekti i to javna medijska ustanova Radio televizija Srbije, sa sedištem u Beogradu, i javna ustanova Radio televizija Vojvodine, sa sedištem u Novom Sadu. S obzirom na sve prethodno navedeno, osnovni razlozi za donošenje ovog zakona su sledeći – usklađivanje domaćeg regulatornog okvira sa regulatornim okvirom Evropske unije, definisanje javnog interesa kao osnovne delatnosti javnog medijskog servisa, definisanje organa javnog medijskog servisa, definisanje odgovornosti javnog medijskog servisa prema javnosti. Zbog svega navedenog može se reći da je usvajanje ova tri predloga medijskih zakona svakako korak unapred u usaglašavanju sa trenutno tehničko-tehnološkim dostignućima iz oblasti elektronskih komunikacija, korak unapred u stvaranju savremenih javnih medijskih servisa prilagođenih trenutnom tehnološkom okruženju i, na kraju, korak napred u definisanju jednog sistema odgovornosti u medijskoj sferi. Hvala. Reč ima narodna poslanica Milanka Jevtović Vukojičić, a neka se pripremi narodni poslanik Boban Birmančević. Izvolite. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani i građanke Srbije, pred nama se nalazi set medijskih zakona koji je reformski, koji na jedan sistematičan, precizan i valjan način uređuje medije, koji je značajan sa aspekta dalje demokratizacije našeg društva, koji je značajan sa aspekta poštovanja ustavnih odredaba Republike Srbije, koji je značajan sa aspekta primene novih tehnologija u medijskoj sferi i koji je značajan takođe i sa aspekta približavanja standardima Evropske unije. Prošlo je više od jedne decenije, od 2003. godine imali smo zadnji zakon, i sada se nalazi pred nama set zakona koji na jedan sistematičan, jasan i precizan način treba da uredi oblast medija. Sem približavanja standardima Evropske unije, sem debate koja je organizovana po pitanju medijskih zakona, sem uključenosti svih relevantnih novinarskih udruženja, novinara i profesije, važno je napomenuti da su medijski zakoni dobili sve pohvale i od Evropske unije.

Ovaj zakon, naravno, ima polazište i u Strategiji razvoja javnog informisanja do 2016. godine, a u čijem je akcionom planu kao jedan od prioritetnih zadataka predviđeno donošenje zakona koji su usklađeni sa zakonima EU. Fokusiraću se na Zakon o javnom informisanju i medijima, jer ga inače smatram krovnim zakonom, i to samo na neke odredbe, da se ne bi ponavljala sa svojim kolegama koji su dosta rekli o ovim medijskim zakonima. Fokusiraću se na član 12. zakona, a on se odnosi na osobe sa invaliditetom. Naime, osobama sa invaliditetom predloženim zakonskim rešenjem data je mogućnost da Republika Srbija, lokalne samouprave i AP obezbede informisanost na znakovnom jeziku, odnosno na Brajevom pismu. Ovo je jako značajno za blagovremeno, tačno i potpuno informisanje osoba sa invaliditetom. Takođe, ono što želim da naglasim, to je precizirano članom 13, a u pitanju su javni servisi, odnosno obaveštavanje, informisanje predstavnika nacionalnih manjina. To je tačno i precizno regulisano u članu 13. Ono što, naravno, želim posebno da pohvalim, a čini mi se da se sa tim sada prvi put srećemo u ovom reformskom zakonu, je to što je jednostavno i prosto u ovom zakonu rečeno šta je medij, tačno je precizirano, a šta nije medij. Prema tome, oko toga više nema nikakve dileme. Zakon je u tom smislu precizan i jasan. Ono što takođe želim da pohvalim, a tiče se ovog zakona, to je zaštita posebno ranjive i osetljive grupe, zaštita maloletnika. Naime, u informacijama u medijima koje se objavljuju, a koje se tiču maloletnika, sa posebnom pažnjom mora da se prilazi psihičkom, fizičkom, emotivnom i socijalnom razvoju maloletnika, da ni na koji način to njihovo pravo ne bude ugroženo. Naravno, maloletnici preko svojih staratelja, odnosno roditelja, imaju pravo i na zakonsku zaštitu koja je takođe preciziran ovim zakonom u slučaju da je povređeno njihovo pravo, ali ono što želim da istaknem, to je da je kod grupacije maloletnika i zaštite njihovog prava aktivna legitimacija za pokretanje tužbe data i pravnim licima, odnosno organima u čijoj je nadležnosti zaštita ljudskih prava i sloboda. Takođe, ono što želim da pohvalim, a odnosi se takođe na maloletnike, jer mediji imaju veliki uticaj kako na razvijanje svesti javnog mnjenja, tako zadnjih godina veliki uticaj i na vaspitanje i odrastanje maloletnih lica, odnosno imaju veliki uticaj na ličnost maloletnika, precizirano je da su štampani mediji sa pornografskim sadržajem dužni da na vidnom mestu imaju upozorenje da su u pitanju pornografski sadržaji, da njihova prednja i zadnja strana ne sme da sadrži pornografiju, kao i da imaju vidnu oznaku da nije namenjeno maloletnicima. Sa aspekta transparentnosti, takođe, ovaj zakon je korak napred. Transparentnost, vidljivost je značajna za sve subjekte jednog društva, a pre svega za građane. Ta transparentnost biće postignuta kroz uspostavljanje registra za medije. Koliko sam videla u ovom zakonu, registar će biti uspostavljen u roku od šest meseci. Zašto je to važno? Zato što će građani imati jasan i potpun uvid kako u vlasničku strukturu medija, tako i u ukupne prihode koje mediji po bilo kom osnovu dobijaju. Naravno, značajno sa aspekta građana je i to što će moći na osnovu dobijenih informacija formirati svoje mišljenje i donositi zaključke o pojedinim medijima. Ono što takođe želim da naglasim, a tiče se ovog zakona, jeste to što je urađen pravni okvir i što je tačno preciziran način projektnog sufinansiranja, odnosno preciziran je način koji će biti dominantan način finansiranja od 1. jula 2015. godine. Naime, precizirano je da Republika Srbija, odnosno ministarstvo, nadležni organ AP ili nadležni organ lokalne samouprave upućuju javni poziv, na javni poziv se odazivaju svi koji imaju projekat i koji su zainteresovani za učešće na konkurs, a nakon što se formira komisija i nakon što se jasno i precizno kažu uslovi konkursa, donosi se odluka o raspodeli sredstava. Odluka se donosi u vidu rešenja. Rešenja o raspodeli sredstava je konačno, ali, naravno, ima sudsku zaštitu, jer oni koji budu nezadovoljni protiv tog rešenja mogu da pokrenu upravni spor. Da ne bi više oduzimala vreme svojim kolegama, ponovo moram da naglasim da ovo jesu sistemski zakoni, reformski zakoni, da su ovo zakoni u skladu sa standardima EU i, nema nikakve dileme, poslanička grupa SNS glasaće za ovaj set medijskih zakona.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, poštovane kolege, poštovani građani Srbije, ovaj set zakona o medijima moramo nazvati reformskim, jer zakoni su zaista i reformski, koji će posle dugog niza godina konačno urediti jednu jako bitnu oblast delovanja jedne države i delovanja i postojanja jednog naroda, a to je oblast medija. Zaista je to od izuzetnog značaja i za državu i za Skupštinu i za poslanike, s jedne strane, a naravno i za građane i učesnike u toj medijskoj sceni, pre svega novinare, urednike i sve druge zaposlene u tim medijima. Isključuje se politički uticaj države. Isključuje se politički uticaj kako na državnom nivou, tako i na lokalnim nivoima, što je možda i bitnije u određenim trenucima, imajući u vidu da je 56 privatizacija medija pokušano, a od toga većina raskinuta, ali uglavnom su neuspešne i lokalni mediji su na ivici egzistencije, neki opstaju, neki ne opstaju, a neki su i ugašeni. Ono što je problem kod lokalnih medija, to je da su to male plate i da su to novinari koji rade na ivici egzistencije i samim tim su direktno pod uticajem lokalnih medija. Jedan od drastičnih primera je i u Šapcu, gde, verujte, u vreme kada je bila vanredna situacija, navešću kratak primer, od 15. do 30. ti novinari su izveštavali, i državni i lokalni, zaista u teškim uslovima i rizikovali su i svoje živote, jer su opasnosti bile zaista prisutne, da bi od početka juna, kad im je neko od lokalnih vlasti rekao – ej, vi lokalni novinari, to nije tako, ti isti novinari morali da od 1. juna pa na dalje postavljaju pitanje da li je uopšte i postojala opasnost. Toliko o tome koliko lokalni mediji mogu da potpadnu pod uticaj tih lokalnih vlasti i kolika je tu u pitanju zloupotreba, a to će upravo ovaj zakon sprečiti. Zaboravio sam reći da ti isti koji blokiraju rad tih lokalnih medija u isto vreme pišu o EPS-u i optužuju novinare iz državnih medija koji informišu u skladu sa zaista objektivnom i realnom situacijom. Treba pogledati istini u oči, a istina je da je ovaj set zakona u odnosu na sve dosadašnje zakone koji su uređivali ovu oblast zaista mnogo bolji i da je u ovom trenutku najbolji mogući. Ne postoji savršen zakon, ali zaista je ovo najbolji mogući zakon, koji će s jedne strane garantovati i novinarima i zaposlenima u medijima i građanima i političarima ravnopravno, slobodno i pre svega istinito informisanje. Za građane koji verovatno nemaju mogućnost, a i za neke političare kojih ima naravno jako puno u ovoj našoj državi, pročitaću član 8. koji definiše položaj nosilaca javnih i političkih funkcija. Mislim da je to jako bitno da građani čuju, citiram - izabran, postavljen, odnosno imenovan nosilac javne i političke funkcije dužan je da trpi iznošenje kritičkih mišljenja koja se odnose na rezultat njegovog rada, odnosno politiku koju sprovodi, a u vezi je sa obavljanjem njegove funkcije bez obzira na to da li se oseća lično povređenim iznošenjem tih mišljenja. Dobro zapamtite ovo kolege političari. Sa druge strane, postoji naravno, ovaj zakon je zaista uredio sve, i pravo na odgovor ukoliko je nečije pravo na istinu povređeno. Ukoliko je bilo koji građanin povređen ili smatra da je ugrožena njegova sloboda i pravo na istinu ima pravo da od urednika medija koji ga je povredio, ili smatra da je povredio, ima pravo da traži, da dobije prostor da adekvatno odgovori na tu optužbu. Građani imaju pravo, ali i potrebu, za donošenjem ovakvog seta zakona i samim tim je Vlada i, zaista, u ovom slučaju Ministarstvo kulture odradilo jedan veliki i odličan posao. Ovo nisu izmene i dopune, ovo su novi zakoni i zaista svaka pohvala Vladi, a pre svega Ministarstvu kulture. Neću više dužiti, ono što je jako bitno reći to je da ovaj zakon garantuje, ponoviću možda, da će sa jedne strane zaštiti ličnosti i građane, a sa druge strane zaštititi novinare i novinarsku etiku i novinarsku profesiju i da će stvoriti uslove za slobodu javnog informisanja, a sve to naravno u skladu sa članom 4. ovog zakona koji je vrlo kratak i jasan i njega ću pročitati. Citiram - javno informisanje je slobodno i ne podleže cenzuri. Javni interes, samim tim, je u skladu sa tim i zakon koji se odnosi na deo Zakona o javnim i medijskim servisima. Samo kratko, da se ne bi ponavljali, rečeno je jako dosta, ali kad su javni i medijski servisi u pitanju i finansiranje, naravno da sam prefiks javni medijski servisi zahteva od građana, zahteva od nas, zahteva od Vlade da sa tim prefiksom javni obezbedimo i finansiranje tih servisa. Ako kažemo javni medijski servis to je medijski servis svih građana ove Srbije, kao što je Zavod za javno zdravlje javni za sve, tako je i medijski servis javni za sve građane. Samim tim svi građani imaju i pravo, a bogami i obavezu, da učestvuju u finansiranju, naravno u što manjem obimu, imajući u vidu da je izuzetno teška situacija.

Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? Izvolite. Hvala gospodine predsedavajući.

Meni je drago da sam čuo od više kolega poslanika vladajuće većine kako citiraju član 8. Zakona o informisanju i nadam se da će se on dosledno primenjivati, da se neće dešavati, kao što se dešavalo u poslednjih godinu dana, da kada se na nekim medijima pojave sadržaji koji kritikuju rad najviših državnih funkcionera te emisije volešebno posle nekih promena šema, na medijima gde su se emitovale nestaju iz etra, pa se pojave ili ne pojave posle izvesnog vremena. Nadam se da će se zakon primenjivati na sve, kao što su kolege rekle, na sve političare bez obzira da li su na vlasti ili u opoziciji. Verujem da ćemo se oko toga složiti. On što je jedna od loših strana, recimo, o čemu sam govorio na početku, jeste činjenica da su ovi zakoni došli po hitnom postupku i da nismo imali mnogo vremena. Danas u toku dana sam imao neki sastanak sa ljudima koji su mi skrenuli pažnju na član 45. koji govori o zaštiti medijskog pluralizma. Pošto smo taj razgovor vodili kada je već istekao rok za podnošenje amandmana, mi tu sada nismo mogli amandmanski da reagujem. Radi se o tome da kod izdavača koji pružaju audio-vizuelne medijske usluge, čiji je zbirni udeo u slušanosti, odnosno u gledanosti iznosi ukupno iznad 35% od ukupne gledanosti odnosno slušanosti. Znači, to je nedozvoljeno da se bude vlasnik dva ili više medija koji ukupno ostvaruju tu gledanost ili slušanost. Skrenuta mi je pažnja da merenje slušanosti ili gledanosti jeste jedna statistička kategorija. Radi se to svakodnevno i medijske kuće to koriste kako bi pravile i menjale svoju programsku šemu, kako bi određivale cene svojih da kažem, sekundi reklamnih blokova. Ali, je činjenica da je to statistički deo. Znači, vi ne merite i ne možete da izmerite šta svi građani Srbije gledaju u nekom trenutku, radite to na nekom uzorku. Taj uzorak u zavisnosti od toga kakav je uzorak moguće su i greške. Svako to merenje podrazumeva jednu statističku grešku unutar sebe i ona postoji, i na kraju se kaže kolika je greška. Postavlja se pitanje šta će se desiti ako se recimo izmeri da vlasnik dve televizije ima 35,6% ukupne gledanosti ili slušanosti sa greškom plus, minus 2% Šta onda radimo i kao da utvrdimo to. Mislim da bi možda bolje rešenje bilo, ali nažalost sada nemamo mogućnosti da reagujemo amandmanski da se recimo, taj udeo u meri ne na osnovu gledanosti, odnosno slušanosti, odnosno da se meri kroz ukupno ostvarenom procentu od prihoda oglašavanja u toj vrsti medija. Zna se, izađe na kraju svake godine koliko je potrošeno medijskog oglašavanja u Srbiji. Nažalost taj budžet je svake godine sve manji i manji.

To su javni podaci, oni su egzaktni kao što je egzaktno prethodno merenje o štampanim medijima gde se govori o 50% prodatog tiraža. Znači, u broj primeraka se svaki dan zna koliko je koja novina ostvarila tiraž, a mislim da je ovo merenje slušanosti i gledanosti jedna kategorija koja može da dovede u problem regulatora kako da utvrdi tačnost, statistički da li je ostvaren ovaj procenta i grešku. Takođe, vrlo važna stvar koje se niko nije dotakao u diskusiji to je da se usvoje ovi zakoni biće izbrisana obaveza od izdvajanja 1,5% kako sada postoji u zakonu, od ukupne pretplate za Filmski centar Srbije, za razvoj i podsticaje filmskog stvaralaštva. Činjenica jeste da se ta sredstva nisu uplaćivala do sada i filmsko stvaralaštvo je ugroženo i dalji razvoj, zato što se i to nije ostvarivalo, a kada se usvoji ovaj zakon bez tih 1,5%, bolje bi bilo da je zadržano i da se vodilo računa i da se u budućnosti stvarno prebacuje u Filmski centar Srbije i ostaće čisto finansiranje kroz budžet. Verujem da nas čekaju teški dani, to slušamo i od premijera i od ministra zaduženog za ekonomiju, da para u budžetu nema dovoljno, a bojim se da će u tom slučaju budžeti za kulturu i za konkretno, kinematografiju biti prvi na udaru i da će se reći, dobro, ne moramo ove godine da snimamo ni jedan film, odnosno pomognemo snimanje jednog filma i da time ugrozimo, ne samo umetničko stvaralaštvo u Srbiji, nego i egzistenciju ljudi koji rade u filmskoj industriji. Takođe, govorilo se ovde, i mi smo to pohvalili, o novom registru koji će jasno definisati vlasnike. Međutim, mislimo da je jako loše, taj rok je praktično godinu dana. Znači po zakonu šest meseci će biti potrebno da se napravi taj registar po novom zakonu, znači taj rok je ostavljen šest meseci, a onda još šest meseci da se izvrši upis sa svim podacima. Znači, tek za godinu dana u najboljem slučaju mi ćemo znati ko su vlasnici svih medija, i mislimo da je to loše rešenje, da su ti rokovi mogli da budu kraći, makar u ovom delu pripreme ministarstva, odnosno regulatora koje treba da vodi taj registar, da nema potrebe da šest meseci se priprema za to. To je jedan posao koji verovatno može da se završi dva ili najviše tri meseca, a verovatno može i ceo upis svih ovih podataka da se obavi u roku kraćem od ovih šest meseci, i mislimo da je to loše. To je jeste jedna dobra strana ovih zakona i šteta što je predviđeno toliko vremena da se ostvari ova ideja iz zakona. Na kraju nešto što se ovde spominjalo i u raspravi, mi smo tu podneli jedan amandman. Dosta se govorilo i u medijima o tome, šta sa ljudima koji su, i posle najava da će biti ukinuta pretplata plaćali tu pretplatu. Da li će oni sada biti dovedeni u neravnopravan položaj, jer su oni praktično ispunjavali zakonsku obavezu, neki drugi nisu. Oni ako čuju da se ukida pretplata da će se ukinuti, oni misle da se to i desilo i prestali su da plaćaju. Mi smo dali jedan amandman, koji predviđa da se pretplata koja je plaćana od juna prošle godine do danas onim ljudima koji su to radili računa i da se oni u narednih 14 meseci, kada krene naplata takse, da oni ne plaćaju tu taksu, da na taj način budu, neću da koristim neke reči koje je jedan kolega koristio, znači da jednostavno ne napravi jedna nepravda prema onima koji su tu svoju zakonsku obavezu do današnjeg dana, do dana dokle važi ovaj zakon ispunjavali.

Mislim da svi delimo zabrinutost. Ja moram da vam prekinem. Opomenuo sam vas, pustio još 30 sekundi. Ovaj član 45. koji ste spomenuli vezano za zaštitu medijskog pluralizma, moram da kažem da je on bio i na javnoj raspravi i bio je poslat i u Brisel, tako da jednostavno verovatno sticaje okolnosti je bio da niste ranije na njega obratili pažnju. Moram da kažem, ovo što ste spomenuli, ovaj 1,5% koji je bio u ranijem zakonu predviđen da se izdvaja za kinematografiju a nije. Mislim da je to upravo razlika između nekih prethodnih zakona i ovog zakona koji se sada donosi. Znači, donosimo jedan zakon koji je i sa ekonomske strane održiv. Ništa nam ne vredi da napišemo u zakonu listu lepih želja vezanih za filmski centar Srbije. Međutim, zašto su ovi zakoni bitni? Kao što znate Srbija je prva zemlja van EU koja je potpisala pristup Programu kreativna Evropa. Usvajanjem ovog seta medijskih zakona stiču se preduslovi da Srbija pristupi i podprogramu vezanim za audiovizuelne medije. Ukupan fond kreativne Evrope je skoro milijardu i 500 miliona evra, tako da će Srbija moći bez obzira što je još uvek zemlja članica da punopravno aplicira za te programe. Znači, naše institucije, naši umetnici, naš civilni sektor moći će da aplicira za te programe. Tako da, ukoliko uporedimo sa jedne strane ovo što nije bilo održivo i sa druge strane ovo što nam se pruža kao mogućnost, ja mislim da glasanjem ovaj zakon jednostavno biramo onaj put koji mislim da je dobar, ne samo za medijsku zajednicu, nego i daleko šire, jer definisanje javnih interesa i ono što će se finansirati kroz projektno sufinansiranje, mi time podržavamo i kulturu i manjinska prava i sve ono što je definisano kao javni interes. Samo ako mogu voleo bih da se u ime Ministarstva kulture i informisanja zahvalim svim poslanicima danas koji su uzeli učešće u raspravi i takođe svima onima koji su učestvovali u radnim grupama koji su radili nacrte ovih zakona, međunarodnim ekspertima, novinarskim udruženjima, medijskim udruženjima, celokupnoj javnosti koja je pratila javne rasprave, svi službama stručnim i u Vladi Srbije i u Skupštini Srbije, svim kolegama iz drugih ministarstava, jer da bi doneli jedan zakon koji je održiv i primenjiv on mora da bude deo sinergije kompletne Vlade Srbije, a posle toga da parlament to prepozna. Zahvaljujem gospodine ministre. Zaključujem zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 4, 5. i 6. dnevnog reda. Obaveštavam narodne poslanike i članove Odbora za kulturu i informisanje da će se sednica Odbora održati sutra, 31. jula 2014. godine nakon pribavljanja mišljenja Vlade Republike Srbije, koje se očekuje posle 16,00 časova. O preciznom terminu bićete naknadno obavešteni. Sada završavamo sa današnjim radom i nastavljamo sutra u